stanku od 10 minuta, razgovarao bih o tom Povjerenstvu za suočavanje s prošlošću. Tražim stanku od 5 minuta za temu utjecaja na okoliš plana gospodarenja otpadom u Zagrebu, odnosno na djelovanja gradske vlasti i vladajuće većine u gradskoj skupštini. Hvala lijepa. Molim stanku od 10 minuta u ime Kluba GLAS-a i HSU-a, aktualna politička situacija. Tražim stanku od 10 minuta u ime kluba Živog zida i SNAGA-e kako bih govorio o LNG terminalu.

Poštovane kolege, tu se zadnjih mjeseci govorilo o pravnom okviru za investicije bez kojih nitko neće doći ovdje govorilo o sređivanju katastra, kao sa katastarskih zemljišnih knjiga, to nikog ne zanima, medije najmanje. Predao sam zahtjev za lustracijski okvir koji mora početi u pravosuđu, to nikog ne zanima. Nikog ne zanima uključivanje dijaspore u ekonomski i razvij države i šta imamo danas, danas je rasprava o povjerenstvu za suočavanje sa prošlošću, a šta imamo u diplomatskim krugovima?

Evo šta još imamo ovdje? Tu se razgovaralo o rezoluciji 1481 suočavanje s prošlošću EU, 1206 skidanja simbola, govorio sam o komisijama npr. komisije za istinu i pomirbu od južne Afrike do Baltika su formirali zemlje da se riješe tereta svoje prošlosti.

Genocid, klasni aristocid, a najgore memoricid. Ovo je samo nastavak tog memoricida, brisanje kolektivne memorije. Hrvatska je kao čovjek koji se probudi svako jutro sa novim napadom amnezije. Mi ništa ne znam o sebi, nit klinci znaju išta, itd. Evo primjer jedan. Nakon '45., govorim o komunističkim zločinima, a što je od '41. do 45. Tko treba to istraživati?

Ubili su 3 ruska monarha ruske pravoslavne crkve u samostanu, ti su starci morali kopati svoj grob onda su ih skinuli do gola i dotukli motikama. To je ruska pravoslavna crkva, oni su pobjegli iz boljševičke revolucije 1917. godine i ovi su ih dokrajčili u Hercegovini. Oni pojma nemaju o tome. Oni sakrivaju to kao zmija noge.

Jel' to znači da treba ukinuti i povijest, političke nauke, antropologije, forenziku, totalne gluposti. Kad vam netko to kaže, od ovih nepismenih medija, svaka čast pojedincima, a onda samo se okrenite u drugom smjeru i prekrižite se. Danas ćemo govoriti o još jednoj, to nije tema sada, o pljački, mi uopće nemamo bazu podataka o konfisciranoj imovini, nacionalizaciji, koliko milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta je uzeto, ništa ne znamo. Ljudi umiru i tu su kršena još i druga ljudska prava, to je pravo na privatno vlasništvo, to je temelj svake demokratske države i taj su zakon produžili još 10 godina. o tome će se danas razgovarati.

Idemo dalje, drugi je na redu Klub zastupnika SDP-a i poštovani Gordan Maras, izvolite. Kolegice i kolege zastupnici, odlučili smo progovoriti sa ove govornice o jednoj situaciju, drami koja se dešava u gradu Zagrebu, koju gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić želi potiho odraditi, ali mi mu to nećemo dozvoliti, građani grada Zagreba mu neće dozvoliti. U tijeku je rasprava oko studije utjecaja na okoliš, plana za gospodarenje otpadom grada Zagreba. Znači gospodin Bandić najjednostavnije rečeno, želi na konto biznisa velikih firmi ugroziti zdravlje građana grada Zagreba. To mu ne smijemo dozvoliti i ja ću ovdje simbolički reći šta mislim o planu za gospodarenje otpadom grada Zagreba i o studiji koju je naručio grad Zagreb po tom planu i stavit ću je odmah i recikliranje i odložiti jer to građani grada Zagreba ne zaslužuju. Biznis, investitori kojima gore spalionice i odlagališta u Zagrebu svake godine barem jednom koji na konto toga vjerojatno imaju određene i koristi, ne smiju biti preći Bandiću i gradu Zagrebu od građana grada Zagreba. Milan Bandić je predvidio u Resniku veliki centar za gospodarenje otpadom, 200 tisuća tona. Predvidio je u Brezovici, u jednom od najljepših dijelova grada Zagreba, netaknutoj prirodi, najveću kompostanu u RH koja će godišnje raditi 50 tisuća tona. Da vam kažem što to znači? U Brezovici gdje nema osnovne infrastrukture ni cestovne, svakih 20 minuta će proći jedan kamion sa smećem. To Bandiću neće proći i ne smijemo mu to dozvoliti. I treće, gotovo nevjerojatno, u centar grada, podno Medvednice ima namjeru napraviti najveće reciklažno dvorište građevinskog materijala ovdje možda 5 km zračnih od ove sabornice, u Podsused Vrapču, u staroj cementari pogledajte čije je vlasništvo zemlja oko te stare cementare i sve će vam biti jasno kome Bandić ide u prilog. Ali onaj problem koji se tu javlja, čestice, prašina će ići u krug 10 km. Bit će obuhvaćena Medvednica, bit će obuhvaćen cijeli grad Zagreb i to je ono što nam gradska uprava sa Milanom Bandićem želi poručiti i želi napraviti. Sa ovoga mjesta, u ime više od 10 tisuća u ovom trenutku prikupljenih potpisa u Podsusedu-Vrapče, mjesnim četvrtima u gradu Zagrebu, u Brezovici i u Resniku u Sesvetama, govorim vam, neće Bandiću ovo što radiši proći. Podržavamo te ljude i ako treba sa njima ćemo spriječiti i fizički ovo što je Bandić naumio. U Brezovici ne smijemo uništiti jednu od najljepših gradskih četvrti sa velikim infrastrukturno nedoraslim projektima, gdje se, kažem, svakih 20 minuta bi se vozio otpad, odnosno jedan kamion bi prošao tamo. Molim vas, kao svi zastupnici u ovom sabornici, ali molim i zastupnike u Gradskoj skupštini HDZ-a koji drže većinu Milanu Bandiću da reagiraju i da to ne dopuste. U ovom trenutku nekoliko udruga u Brezovici, u Podsused-Vrapču i u Sesvetama su skupili više od 10 tisuća potpisa i mogu najaviti sa ove govornice da će SDP čvrsto stati iza njih i da ću ja kao zastupnik iz grada Zagreba, Gordan Maras i osobno imenom i prezimenom stati iza njih i da ne ćemo dozvoliti da Bandić od nas u Zagrebu radi grad koji će vrtiti biznis nekolicini tvrtki na smeću, a ugrožavati će zdravlje naših sugrađana i budućnost i okoliš našeg grada koji nevjerojatno, jedan je od rijetkih gradova koji ima praktično sve. I planinu i rijeku i jezera. I sada zbog nekoliko kapitalnih projekata koje je Bandić zamislio sa svojim partnerima iz privatnog sektora želi sve to uništiti. E, nećeš Bandiću! Nećeš Bandiću! Idemo dalje. Treći je Klub zastupnika GLAS-a i HUS-a, poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi kolegice i kolege. Nakon ovakve žestoke diskusije kolege Marasa vezano uz otpad, ja ću ipak malo o jednoj drugoj temi i koristim zapravo ovu priliku za stanku jer možda je ovo zadnja prilika da imate stanku u ovom vremenskom periodu, obzirom da je danas 3. točka dnevnog rada Izmjena i dopuna Poslovnika. Ali, vratiti ću se na temu. Dakle, Povjerenstvo za suočavanje s prošlošću je nakon godinu dana ipak jučer donijelo jednu odluku. Ja neću koristiti ovu govornicu, ali to vam je otprilike slijedeće: mi u zakonu kažemo da se automobil može voziti, a ograničenje alkohola u krvi je 0,5 promila. I sad u zakonu kažemo, postoje iznimke. Pa recimo, za Martinje se može voziti i sa više. Ili recimo postoje dijelovi zemlje u kojoj se tradicionalno uzgaja vinova loza i tradicionalno proizvodi vino, pa i tamo se od prilike do prilike, kad se uhvati netko s autom, može imati i veći postotak alkohola u krvi.

I to smo vidjeli. Zaista ne vidimo razloga da ne kažemo da je nešto protuzakonito ili zakonito osim iznimno. To tako jednostavno nije dobro. Nije dobro u smislu poruke, nije dobro u smislu uopće stava prema tome, a najmanje je dobro. Dakle, Povjerenstvo radi godinu dana. Godinu dana daje razno-različite alibije. U konačnici premijeru. Postoje vrijednosti koje su u ovoj zemlji bile neupitne. Ako krenemo preispitivati sve vrijednosti, dokle ćemo doći? Dakle, Povjerenstvo je reklo:, u odnosu na nas, pa u zakonu se može nešto promijeniti ili se ne može promijeniti. Ova zemlja ima vrijednosti, te vrijednosti ne trebaju biti upitne. Mi trebamo ići korak naprijed, a ne cijelo vrijeme korak ili dva nazad i ja zaista ne vidim razloga zašto ne bi i neke druge zakone promijenili pa rekli iznimno. Napravimo jedno povjerenstvo pa će ono odlučivati da li je tome tako ili nije tako. Apsolutno kriva poruka koju šaljemo, apsolutno kriva odluka i apsolutno nedopustivo. Hvala. Četvrti na redu je Ivan Vilibor Sinčić i Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e. Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora. Uzeo sam ovu stanku da govorim o LNG terminalu na Krku, mnogo toga tek treba reći, odnosno, veoma je važna tema, pa ću ovih 5 minuta pokušati otvoriti odnosno, postaviti neke osnovne crte. LNG terminal, plutajući LNG terminal je ekonomska tehnološka tehnička i ekološka katastrofa. Hrvatski narod mora ustati protiv takvog projekta, on je za nas štetan, on nam u startu nudi i skuplji plin 30-50% i također nudi nam zagađenje okoliša. Za usporedbu sa ovim što se pokušava napraviti na Krku, uzeti ću jedan primjer iz Litve, naime u Litvi, u luci Klaipeda, svojedobno je 2015. g. došlo do izgradnje plutajućeg LNG terminala odnosno, do njegovog unajmljivanja. Ideja je bila da se napravi za 4 milijarde metar kubičnog plina, on danas radi samo na 1 milijardi metara kubičnih plina, ne treba niti reći da radi sa velikim gubitkom i da se sam Vilnius, glavnog grada Litve o energetskoj neovisnosti pretvorio u noćnu moru, naime ideja je bila da se plin prodaje Latviji, Finskoj, Estoniji i drugim susjedima, ali taj plin je jednostavno preskup i nitko ga ne želi. To će se isto dogoditi Hrvatskoj, ako mi imamo ovog časa potrošnju negdje oko 3 milijuna metara kubičnih plina, što će nam još na tih 3 novih 7, 8 milijuna metara kubičnih plina. Imamo li ga gdje skladištiti, nemamo, skladište Okolo ima svagdje nekih 500 milijuna metara kubnih prostora. Imamo li ga gdje potrošiti? Nemamo, imamo li ga kome izvesti? Nemamo, zato što je cijena plina previsoka. Tko profitira? Profitira Amerika, koja će izvoziti svoj plin, skupi plin dobiven hidrauličkim fakturiranjem iz naftnih škriljevaca, iz naftnih pijesaka, zaraditi će također oni sa svojim partnerima, vjerojatno u Norveškoj, koji će nam prodati brod za pretovar plina.

do kraja rasprava nakon stanke, pa prelazimo sada na dnevni red. Prva točka - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji, prvo čitanje, P.Z. br. 286. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Ovdje je sa nama poštovani Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Izvolite. Cijenjene dame i gospodo, predsjedniče Sabora. Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji prvi puta je donesen 2001. godine i to je jedan od onih zakona koje bi trebalo s vremena na vrijeme usklađivati sa stanjem u gospodarstvu i tržištem nekretnina u našoj državi. Tako je nekoliko puta do sada već izmijenjen.

Kasnije se modificirao na način da je uveden i program POS plus s kojim se moglo kupovati i stanove izgrađene već na tržištu kroz modalitete društveno poticajne stanogradnje. I zadnja promjena koja je bila 2013. godine kada se je promijenio i uveo u društveno poticajnu stanogradnju modalitet najma stanova. Ovim sada izmjenama koje su predložene nekoliko elemenata se usklađuje sa drugim zakonima, između ostalog sa Zakonom o gradnji gdje se pojmovno usklađuje građenje i gradnja, odnosno pojam etalona i etalonske cijene građenja iz kojeg su isključeni oni elementi koji ne pripadaju tom opisu pojma. Nadalje što se tiče usklađenja sa gospodarstvom i kretanjem na tržištu nekretnina, 2015. godine stupio je na snagu Zakon o porezu na dodanu vrijednost koji se počeo obračunavati i na promet zemljišta. Na taj način s obzirom da je fiksna cijena, maksimalna cijena u stanovima POS-a a jedna od utjecajnih varijabli je i zemljište, trebalo je dakle korigirati taj utjecaj. I ovim prijedlogom zakona se omogućava povećanje maksimalnog udjela cijene zemljišta sa 20 na 25% u strukturi cijene stana, te zbog kretanja na tržištu rada i materijala dopušteno je dodatno povećanje maksimalne cijene za 5% što ukupno znači da bi se od vrijednosti koja se iskazuje sa etalonom građenja od 6000 kuna, cijena prodajna maksimalna u društveno poticajnoj stanogradnji popela sa 140 na 150% etalonske cijene. Znači kroz to se uračunavaju i svi dodatni dopunski i popratni radovi u gradnji. To ne znači da će ona biti i korištena što sve ovisi o ulaznim troškovima. Također jasnije se definira izvor javnih sredstava i obveznika njihovog osiguranja, između ostalog što je Zakonom o društveno poticajnoj stanogradnji u jednoj njegovoj izmjeni omogućeno da postoje i lokalne agencije za društveno poticajnu stanogradnju. Tako ih imamo u Varaždinu, Koprivnici, Dubrovniku i Rijeci i odnosi između države agencije i lokalne nisu bili precizirani u dosadašnjim verzijama zakona već se to sada dodatno obrazlaže i uređuje. U tim odnosima između lokalnih agencija i Državne agencije APN-a bilo je potrebno između ostaloga i regulirati tzv. rezervni fond što znači da lokalne agencije ako planiraju neke projekte moraju računati i na neke rizike koji se mogu pojaviti u realizaciji tih projekata i imati osnovan svoj rezervni fond kako bi ti projekti uspješno se završili i da onda s tog stanovišta se ozbiljnije prihvate projektiranja i planiranje projekta. Dakle donošenjem predloženog zakona osigurat će se usklađenje sa zakonodavnim okvirom i jasnije definiranje korištenih pojmova, usklađenje najviših cijena sa realnim stanjem u graditeljstvu, jasnije definiranje prava i obaveza neprofitnih pravnih osoba koje su osnivači jedinice lokalne samouprave, omogućavanje bržeg pokretanja novog programa za stambeno zbrinjavanje koji bi u konačnici omogućio višestruke koristi za RH, a to znači da osim osiguranja sredstava za gradnju stanova za potrebe MUP-a i MORH-a otvara se mogućnost i osiguranja sredstava iz državnog proračuna za gradnju stanova kroz društveno poticajnu stanogradnju i za javne službenike. A u javne službenike spada kompletno zdravstvo, školstvo, znanost i kultura. Ideja je u nastavku da se napravi program kojim bi se omogućilo za ta deficitarna zanimanja u javnim službama pod povoljnim, iznimno povoljnim uvjetima u slabije razvijenim sredinama osiguranje stanova za potrebe deficitarnih kadrova. Provedba predloženih izmjena i dopuna Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji ne iziskuje osiguranje dodatnih sredstava s obzirom da se iz planiranih sredstava u proračunu namjerava realizirati navedene programe. Eto zahvaljujem.

Izvolite. Hvala lijepa. Kolegice i kolege. Kada govorimo o ovom problemu moramo sagledati cjelokupnu situaciju jer nije mijenjanje zakona i povećanje cijene za određeni iznos rješenje za sve gradove. U potpunosti sam siguran da ta cijena neće biti dovoljna i da nećemo imati takvih stanova u nekim sredinama u RH i to velikih gradova, pogotovo u Dalmaciji i Primorju dok će u Zagrebu biti nešto, ali na rubnim dijelovima grada šta ako se infrastruktura posloži i ne mora biti loše. Znači mi moramo imati strukturu i analizu zbog čega i za koje gradove smo namijenili ovo povećanje da vidimo da li će od toga imati efekta. Dizati cijenu samo radi dizanja cijene, ja mislim da nema nikakvog smisla i da neće imati velikog utjecaja na izgradnju odnosno na izgradnju novih stanova neće imati nekog velikog utjecaja ova izmjena zakona. Ali ono šta mene više brine je nevjerojatna lakoća ignorancije sada 300 obitelji ovdje ispred Hrvatskog sabora da im se nitko nije obratio ispred ministarstva, evo ovdje je gospodin Uhlir vezano za zaštićene najmoprimce. Izađite ispred tih ljudi i kažite im dvije, tri riječi gospodine Uhlir, nemojte ih ignorirati bez obzira šta ste sa druge strane, šta ste vi taj koji gurate zakon da bi ti ljudi za pet godina otišli na cestu. Izađite i objasnite im šta im imate za reći, 300 ljudi se ovdje smrzava, a vi se niste udostojali niti dvije minute ljudima dve rečenice reći i objasniti im šta radite.

Mogu odgovoriti na ovaj konstruktivni dio vezan uz temu i zakon koji je sada na dnevnom redu, a radi se o tome da su analize rađene praćenjem tržišta nekretnina i tržišta rada. Ako je PDV na zemljište 25%, a utjecaj zemljišta na cijenu je 20 onda je 5% povećanja jasno izračunato. Što se tiče adekvatne cijene po svim gradovima, naravno da nije moguće u najskupljem našem gradu Dubrovniku realizirati društveno poticajnu stanogradnju jer onda bi to izlazilo iz okvira opće ideje društveno poticajne stanogradnje, ali lokalna uprava može doprinijeti svojim dijelom odricanjem od naknade za zemljišta za komunalne poslove koja mogu njihova komunalna društva izgraditi i na taj način se može cijena zadržati u okvirima ovih koje su maksimalno propisane. Znate da ja se dosta striktno pridržavam pravila i ne bi reagirao da ste vi reagirali, povrijeđen je članak 238. gospodin Uhlir je okvalificirao moju raspravu konstruktivnom odnosno drugi dio vjerojatno njemu nekonstruktivan i destruktivan, ali to pokazuje samo njegov odnos prema građanima. Ja sam spomenuo da 300 ljudi gospodine Uhlir se sada smrzava ispred sabornice, vama je teško tim ljudima izaći na oči i reći im nekoliko rečenica, zbog toga što ste osobno zainteresirani da ovaj zakon prođe s obzirom da se radi o velikom vrlo vjerojatno velikom materijalnom interesu koji je svima dostupan javno, ali ukoliko pročitaju određene medije. Nemojte govoriti meni da sam konstruktivan odnosno ne konstruktivan, to nije u redu, to nije u skladu sa Poslovnikom, izađite pred ljude i pogledajte mu u oči ukoliko to imate snage. Hvala lijepo. Kolega Maras nije došlo do povrede Poslovnika, neću vam izriči opomenu ali mislim da nije bilo lijepo ovo što ste napravili. Izvolite. Ovo je preozbiljna tema i žao mi je šta ministar nikako se ne, izražavam žaljenje i protivim se što ministar nikako Štromar ne dolazi na ovako bitne teme jer i ovaj zakon je antidemografski jer trenutačna cijena ukupna je, po ovome zakonu važećem 1125 eura a ovim izmjenama je 1026 što znači da se povećava za 80,34 eura. Povećanje cijena stanova POS-a doći će do težeg pristupa stanovanju upravo onim najugroženijim skupinama. A poglavito ovim zakonom se ne rješavaju ključna pitanja kao što je npr. evo moramo spomenuti Slavoniju a možemo Dalmatinsku zagoru, Gorski Kotar, apsolutno gdje su demografske mjere poticajne najbitnije i najpotrebitije.

To je ogroman broj, 23 tisuće stanovnika manje u Dalmatinskoj zagori u odnosu, trenutno u odnosu na 2011. A ovakvim, ovim zakonom i ovim izmjenama u biti ćete još iseliti u sljedećim godinama još veći broj nego ovo što ste do sada napravili. Molim vas pozovite ministra Štromara da objasni što će biti sa nerazvijenim područjima i zbog čega ova antidemografska mjera u ovim trenucima kada se Hrvatska iseljava i izumire. Društveno poticajna stanogradnja i zakon koji je pisan od svog početka nije socijalni zakon. Dakle on ima jednu sasvim drugu konotaciju, provedba njegova je u duhu njegovog teksta i ovaj drugi dio o kojemu danas upravo raspravljamo a to je otvaranje mogućnosti upravo za deficitarna zanimanja u slabije razvijenim krajevima rješava i ovo pitanje koje ste vi dotaknuli, ne za sve nego za deficitarna zanimanja. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani zamjeniče Uhlir, osobno ću pozdraviti ovaj zakon i to uz konstataciju da uz samo radno mjesto, odnosno samozaposlenje, smatram da i rješenje stambenoga pitanja jedna od najvažnijih, možemo reći demografskih mjera. Ovim zakonom naravno nećemo uspjeti riješiti sve probleme ali ukoliko napravimo barem jedan korak prema rješavanju tih problema opet smo napravili dosta toga. Ono što jedan grad, jednu općinu čini gradom ili općinom u punom smislu riječi su upravo njegove institucije i njegove ustanove. Ovim zakonskim prijedlogom vidjeli smo da se omogućava osiguranje stanova i javnim službenicima odnosno namještenicima u svrhu, odnosno u smislu davanja tih stanova u najam. Osobito bih tu podcrtao osobe koje su zaposlene u školstvu, odnosno u prosvjeti i zdravstvu. Međutim ono što me zanima jest to hoće li se ovim zakonskim prijedlogom obuhvatiti samo one osobe koje stupaju u sustav, znači nakon stupanja na snagu ovoga zakona, ili će odredbe ovoga zakona odnosno novoproširene osim MUP-a i MORH-a znači javne službe, zdravstveni djelatnici i prosvjeta moći koristiti i oni zaposlenici koji se već nalaze u sustavu više godina odnosno koji se nalaze u sustavu i prije donošenja ovoga zakona. Ovim zakonom dakle samo otvaramo mogućnost, u njemu se ne propisuju detalji, slijedi program koji će se donijeti na temelju ovog zakona kada se usvoji prijedlog, ali svakako razmišlja se o kategoriji deficitarnih zanimanja koje se nastoji privući u neku sredinu i onih kojih se nastoji zadržati u nekoj sredini. Znači postojećih koje se nastoji zadržati i novih koje se nastoji privući. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskoga sabora. Ja imam jedno pitanje vezano konkretno uz odredbu članka 30.b ovog prijedloga zakona kojim je rečeno da će biti pravilnik koji će definirati najam stanova kada je riječ o zbrinjavanju potreba vojnih osoba, policijskih službenika te drugih državnih i javnih službenika i namještenika. Nije do kraja jasno da li je riječ o novom pravilniku ili o već postojećem pravilniku koji je iz 2015. koji govori o najmu stanova će se dodati pojedine odredbe. Dakle novi pravilnik, novi pravilnik je sasvim drugačiji princip će biti dodjeljivanja, opremanja i najamnine za te stanove. I zadnja replika, poštovani kolega Grmoja, izvolite. Ja bih isto zajedno sa kolegom Buljom izrazio nezadovoljstvo što ministar Štromar ignorira ovaj Visoki dom kod svih bitnih zakona, ja ne znam čega se taj čovjek boji i zašto ne dolazi ovdje pred saborske zastupnike. A isto tako što se tiče samog zakona i ovog što je kolega Bulj iznio državni tajnik je rekao da ovaj zakon nema nekakvu socijalnu komponentu a mislim da je to pogrešno ako se radi o društveno poticajnoj stanogradnji, ona ima i određenu socijalnu komponentu ali trebala bi imati i demografsku komponentu a očito je da s ovim izmjenama ponovno, ne samo da kako je rekao jedan kolega ovdje da je to jedan korak u dobrom smjeru iako mali, ne radi se čak o tome, radi se o čistoj antidemografskoj mjeri jer dolazi do povećanja cijena u težeg pristupa stanovanja upravo skupinama kojima bi ovaj zakon treba osigurati stanovanje. A najbolje je ovim demografskim mjerama ove Vlade rekao upravo državni tajnik ove Vlade, i to nije bila poruka kao što su neki željeli poslati poruka ministrici, to je bila poruka Vladi jer se to dogodilo nakon sastanka Vijeća za demografsku revitalizaciju. Državni tajnik je poslao poruku ovoj Vladi, premijeru Plenkoviću, svim ministrima da sve što radite je zapravo jedan veliki folklor i PR ada zapravo ne radite ništa i da mjere koje predlažete su zapravo antidemografske. Dakle, mogu samo ponoviti da ovim izmjenama i dopunama se upravo otvara mogućnost za javne službenike da im se besplatno dodjeljuju stanovi. Ima li bolje mjere nego besplatno? Znači, uz nikakvu naknadu, nikakvo povećanje, besplatno. Znači otvara se mogućnost, to naglašavam za deficitarna zanimanja u slabije razvijenim krajevima, dakle ne može bolje. Hvala vam. Gotovi smo s replikama. Želi li netko od predstavnika odbora uzeti riječ? Budući da ne, prelazimo na raspravu, prvi je na redu u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Davor Lončar, izvolite.

Hvala predsjedniče Sabora, državnici tajnici, kolege i kolegice saborski zastupnici. Kako se radi o Zakonu o poticajnoj stanogradnji, cilj ovoga zakona je prepoznati sva područja u RH kroz organizirane programe u koje su uključene lokalne i regularne uprave bile one u urbanim ili ruralnim područjima radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka i zadovoljenja stabilnih potreba i kvalitete stanovanja što šireg kruga naših sugrađana. Što se tiče osnovnih pitanja koja treba pokrenuti za bržu i učinkovitu provedbu, isti su naglašeni u ovome prijedlogu. Ali nedostaje jedna bitna stvar a to je demografska obnova i stambene zone pa predlažem da se to doda kroz ovaj prijedlog zakona s kojim se ostvaruje korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova stambenog zbrinjavanja izgradnjom stanova i kuća. Nadalje, da bi se ovo provodilo nužne su potrebite predradnje od strane općina i gradova koje moraju u prostornoj planskoj dokumentaciji osigurati građevinska zemljišta gdje je dozvoljena gradnja.

Ono što moramo svi učiniti, odnosi se na bržu učinkovitost između općina i gradova i određenih ministarstava zaduženih u ovom procesu kad su u pitanju zemljišta u vlasništvu RH jer dosadašnjim rješenjima ne možemo biti zadovoljni. Procedure traju predugo iako je dostavljena potrebna dokumentacija za rješenja namijenjenog građevinskog zemljišta za stambene zone i ostala zemljišta pogodna po prostornim planovima za gradnju. Dosta je nepotrebne i suvišne papirologije koju jako je teško skupiti što dodatno usporava naš program. Jedna sugestija koja se odnosi na cijene u metru kvadratnog stana ili zemljišta a treba u odnosu na prijedlog biti razrađena zavisno od područja do područja jer stanje tako zahtijeva, različitosti u segmentima izgrađenosti komunalne infrastrukture su evidentne a one su osnove za procjene koliko to sve skupa treba koštati a poglavito kad općine i gradovi sudjeluju u određenim zahvatima ulažući u svoja sredstva. Također predlažem da općine i gradovi obvezatno moraju dostaviti resornom ministarstvu plan u kojem se ističe zainteresiranost za stambenu poticajnu stanogradnju zaključno do rujna mjeseca tekuće godine sve radi pripreme novog plana ministarstva za slijedeću gdje će se utvrditi prioritet u koje područje treba promptno ulagati što zavisi od broja zainteresiranih. Što se tiče poticajnih mjera, RH osigurava financijska sredstva kroz proračun što je veliki doprinos za pružanje realizacije izgradnje potrebnih kuća i stanova za naše sugrađane. Nadalje, bilo bi dobo da razmilite o mogućnosti dodatnih mjera a odnose se na smanjenje PDV-a, za nabavku materijala, za izvođenje radova i usluga, za oslobođenje od komunalnog i vodnog doprinosa ili umanjenje, za gradnju tipskih kuća, za priključke objekata na komunalnu infrastrukturu da se plaćaju tijekom potrošnje u period od 5 godina, za povoljne kredite s niskom kamatom i dužim rokom otplate. Sve ovo dodatno bi moglo smanjenju troškova same izgradnje i većeg broja zainteresiranih i svih onih koji nemaju riješeno stambeno pitanje te bi doprinijeli natalitetnoj politici i razvoju lokalnog graditeljstva. Svakako ponude moraju biti za sve, uvažavajući sve naše struke. Razlog je zadržati što veći broj korisnika na svakom našem području.

Moram naglasiti da će se ovim prijedlogom poboljšati dosadašnje stanje, da se će ponuditi veći broj stambenih jedinica a time i veći postotak korisnika što dovodi do povećanja broja žitelja i njihovih potreba bile one iz društvene, socijalne ili druge infrastrukture. Još jedna bitna činjenica je što će se razvojem stambenog zbrinjavanja otvarati radna mjesta u strukturi uslužnih drugih djelatnosti bez kojih nije moguće u stvarnosti djelovati u prostoru gdje se stvorili uvjeti za svakodnevno življenje. Potporu u ovom prijedlogu dala je udruga općina uz manje dopune, poglavito u vidu osnovnim prepoznatljivih rješenja koja su dosad bila zapreka kako ubrzati provedbu izgradnje zbrinjavanja naših sugrađana. Jedna je replika, poštovani kolega Bulj, izvolite. Kolega, suglasan sam u ovome dijelu gdje ste rekli da cijene ne mogu logički biti iste u krajevima i središtima gdje je napućeno stanovništvo, gdje je bolji BDP i tu smo suglasni i očito je ovo zakon anti, znači, demografski i antisocijalni, ali to je samo priznao i tajnik. Žao mi je što ovdje nije ministar. Međutim, fizikalni kapaciteti u brdsko-planinskim područjima jer mi nemamo novi zakon, Od 2002. do 2014. nije se mijenjao. Pitanje lokalnih samouprava, osim prostornih plava gdje mogu odrediti zone, gdje se slažem s vama, u biti pitanje je da mi nemamo demografskih mjera koje bi trebale biti na tim područjima, a iole antidemografska mjera, kao što ste rekli, vi i predlažete da u svim područjima ne bude ista cijena jer je nemoguće ljudi u Dalmatinskoj zagori, u vašim krajevima, zaleđu zadarskom, da bude ista cijena kao u Zagrebu. Jer nije toliki interes niti imamo komunalnu infrastrukturu i sve ostalo što bi trebali imati kao u Zagrebu. Prema tome, ovaj zakon, to je činjenica, povećava cijenu u odnosu na dosadašnji, u odnosu na ... [[Govornik se ne razumije]] antidemografski i nije regionalno raspoređen kako treba prema nerazvijenim krajevima. I smatram da vi ste govorili u ime Kluba zastupnika HDZ-a bi trebali uputiti, jer ste većina, možemo i mi uputiti amandmana tj. u ovoj raspravi možete doći do zaključka da jednostavno ovaj Zakon je antidemografski u odnosu na dosadašnji.

Kolega Bulj, ne mogu se složiti u dijelu u kojem kažete da je to anti. Sve zavisi od općina, gradova i njihove zainteresiranosti i fiskalne mogućnosti koliko mogu sudjelovati u izgradnji ovakvih programa. Međutim, ono što je jako važno. Ja sam u svome izlaganju istakao određene probleme koji su evidentni i koje treba riješiti i uvjeren sam da će ministarstvo prepoznati ove probleme, utvrditi činjenice i iza toga možemo ići u izgradnju svih područja RH. Idemo dalje. Izvolite.

Uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Pred nama je izmjena i dopuna Zakona o poticajnoj stanogradnji. Ovaj Zakon je relativno jednostavno napravljen i ima niz odredbi koje se zapravo odnose samo na usklađivanje i gdje mijenjate APN agencija i sve ostala. Ono što ovaj zakon izaziva kod svih nas kad raspravljamo, izaziva dvije teme. Dakle, nemamo strategiju stanovanja na način da znamo što hoćemo, kako hoćemo, gdje treba biti i kako treba biti, pa će u kontekstu toga danas biti i slijedeća točka dnevnog reda. A druga tema je zapravo da često kroz ovaj Zakon se čita socijalna komponenta. E, sad tu trebamo vidjeti kako je uopće tema POS-a nastala. Tema POS-a nastala je na način da je bila ideja da općine i gradovi zajedno sa državom na svom teritoriju pročitaju potrebe koje imaju i probaju riješiti potrebe svojih sugrađana za stanovanjem. Uz uvjet da su općine i gradovi osiguravali zemljišta, komunalno opremanje, a država je gradila i tako je krenuo POS. Onda se POS naravno, pretvorio u nešto drugo. Danas imamo tri POS-a. Imamo klasičan POS, imamo POS plus koji omogućuje da se kupuju određeni stanovi koji su na tržištu i imamo POS najam koji je pokazao veliku zainteresiranost između naših sugrađana jer uđete u najam stanova i onda se odlučite kroz 3 godine da li ćete taj stan otkupiti ili nećete otkupiti i to što vam je bilo u najmu možete onda smanjiti vrijednost nekretnine, odnosno vrijednost toga što trebate otkupiti. I to je bila zapravo ta ideja koja je i ona je kao takva, pogotovo ovaj najam je bio dosta interesantan. Nikad tu nije bila zapravo, u tom dijelu, osim ako se tako pojedine općine i gradovi nisu odlučili, bila ova socijalna komponenta davanja. Dakle, grad je uvijek mogao kupiti stan za nekog. No međutim, to vam je kroz vrijeme bilo za različite načine definirano. Ja se uvijek sjećam i uvijek pamtim i to ću govoriti uvijek kao odličan primjer u Zagrebu POS… bila su dva POS i ona su izazvala veliku buru, tamo negdje 2004-2005. odnosno 2003-2004. Jedno je bilo Špansko, koje je napravljeno, funkcioniralo kao POS, radio grad zajedno s državom, a drugo vam je bilo na istočnom dijelu grada, jedno novo naselje na mjestu bivše svinjogojske farme, pa je oko toga bila velika rasprava. I tada gradonačelnik, koji je i tada i sada bio se jako protivio tome jer je rekao da je to ekološki neprihvatljivo. Apsolutno je opstruirao sve što je mogao opstruirati i taj se POS nije realizirao kao POS. POS državni, da tako kažem, prema ovom zakonu i tada je iskalkulirana cijena stana, ja mislim bila 790 eura po kvadratu, 800. I nakon toga prođe neko vrijeme, gradonačelnik Bandić ode do tadašnje ministrice, otkupi projekte državne za taj POS od ministrice i po modelu zagrebačkog POS-a krene graditi, napravi se naselje, cijena stana tamo je bila nešto ispod 1300 eura po kvadratu, i gradonačelnik dođe i kaže da je to jeftinije nego što je bilo ono što je trebao biti državni POS. Da uopće probamo ostaviti posao u kontekstu koji je. U kontekstu u kojem je, ove izmjene zakona imaju dio koji su zapravo tehničkog usklađenja, imaju dio koji je vezano uz etalonsku cijenu, imaju jednu novinu koja je u ovom zakonu, a to je najam stanova za djelatnike i vojnih osoba, policijskih službenika i javnih službenika i to se čita kao demografska mjera. To nije demografska mjera, to vam je ono, nešto gore, a vi imate jedan lončić vode, pa evo tu. To za te službenike i za pojedine sredine je dobra. Iako u posljednje vrijeme, kada se uvijek gradi o negdje ili se gradi zajedno sa općinom ili gradom, vidjelo se kolika je zainteresiranost i u Gradu Zagrebu je recimo, imate posao 300 stanova u nekoj općini, recimo Funtana koja je u Istri, jer su bili dvije zgrade, u jednoj je bilo 4 stana i u drugoj 3. I to je apsolutno bilo dogovoreno sa općinom i gradom i dakle, u posao možete graditi i malo možete graditi i puno, možete graditi onoliko koliko su potrebe. To je jedna od mjera koju mi imamo, ali to ajmo biti pošteno, pa nije to, to vam je samo jedan način na koji to možete nešto malo pomoći. Ali, to nije nešto što će nekog potaknuti da s jednog kraja zemlje ide na drugi kraj zemlje, to že omogućiti da možda zadržite nekog liječnika. No međutim, cijeli sustav demografskih mjera, vi morate dati čovjeku mogućnost da radi, morate mu dati sigurnost, a onda uz to ako ima ovo, to apsolutno je dobro došlo. To se vraća na ono bivše priče u kojem ste uvijek za učitelja, za doktora za veterinara sud osiguravali stan, da ga privučete, da on dođe i da tu bude dakle, u nekom drugom vremenu. I ja inače mislim da je dobro da pojedine opčine i gradovi imaju jedan broj stanova koji mogu raspolagati, da se to ne pretvori u ono što imamo primjer na revizijama da se bespravno useljava i ostalo da baš imaju broj stanova koji mogu raspolagati i na taj način budu privlačni za nekog drugog. E sad, tu postoji u zakonu, nešto o čemu valja do drugog čitanja razmisliti i mislim da to treba u tom smislu i vidjeti. U toj odredbi kojoj sam ja već u replici pitala državnog tajnika, dakle, donositi će se pravilnik i kaže da to može biti APN.

Kako uopće funkcionira POS? Funkcionira POS da se pojedine općine i grad, javi i kaže mi smo zainteresirani da u sustavu POS-a gradimo, imamo zemljište ili na nekakav drugi način definirati, dolazi se u agenciju koja je na državnoj razini, dogovara se i onda se vidi projekt cijena i sve ostalo. Jednako tako, za neke situacije Grad Zagreb je tu bio, zaista primjer, je da Grad Zagreb uopće nije želio sudjelovati u tom državnom POS-u i onda je ministarstvo putem svoje agencije, zapravo kupilo cijeli projekt i gradio u sustavu POS-a, sustav POS-a znači da država ne zarađuje. Dakle, točno onoliko kolike su cijene, toliko je. Ja moram reći, da je nedavno, zahvaljujući tome, imamo na dvije lokacije POS u Zagrebu i na te oba dvije lokacije je bilo i dio stanova koji su bili prodani, dio stanova je bilo u najmu. No, međutim, uvijek je priča Splita odlična priča. U Splitu se je radio na lokaciji … [[Govornik se ne razumije.]] to vam je ona lokacija koja je, kada je gorilo, tada je relativno blizu gorilo, pa su ti neboderi bili posloženi. Tamo je zaista bio ja na kraju mislim, nekakvih 500, 600 stanova koji su bili u sustavu POS-a i mi smo tad radili, odnosno, rađena je jedna analiza, odnosno, rađen je intervju sa građanima i vezano uz najam, jer tamo je sve bilo prodano i nije bilo moguće ništa staviti u najam i onda je na Splitu, ta anketa pokazala 1500 građana je zainteresirano za najam. Drugim riječima, što ja želim koristim ovaj zakon, a želim reći, želim reći, da bi država trebala, dakle, država i država i jedinice lokalne samouprave i županije, nekako zajedničko imati projekt stanovanja. Da bi u tom projektu stanovanja, zajednički koji je trebali znati, kud idemo, šta želimo dobiti i šta je konačni cilj. Da u tom projektu, odnosno, u cijelom stanovanju, trebate nuditi čitavu lepezu, netko će ići kupiti staru po sustavu POS-a, netko će koristiti POS plus, netko će ući u najam, netko će koristiti subvencije, jer može koristiti subvencije. Dakle, kad govorimo o demografskim mjerama, jedna demografska mjera je, odnosno, kad govorimo o demografskim mjerama, ono što je najvažnije, najvažniji je posao, ali s druge strane morate nuditi i sigurnost, sigurnost stanovanja, sigurnost doma, sigurnost nekog koji zna da će moći lako mijenjati posao. Znate da možete malo raditi, ne znam u Kopirnici, pa onda iza toga ići raditi u Split i da vam tu stanovanje neće biti problem. Ovim zakon je napravljen tehnički korektno, on ima taj jednu novinu koja je vezano uz najam. Ovu novinu, dakle, najam za djelatne vojne osobe, odnosno, na način koji se čita ko demografska mjera, što evo, što sam rekla, zaista ja ju tako ne čitam, vezano sve uz etalonsku cijenu i ovu druge stvari, možda moglo se i definirati i povećanjem ili smanjenjem etalonske cijene, pa nije morala biti izmjena zakona. No, međutim, izmjena zakona je već išla vezanu uz tu, taj novi najam, pa je onda posloženo i ovo sve drugo. Izvolite. Kolegica Mrak Taritaš u svom izlaganju, rekli ste Hrvatska nema strategiju stanovanja i tu se u potpunosti s vama slažem, jer da ima, onda ne bi bilo problema iseljavanja, i demografskog opustošenje Slavonije, Baranje i drugih nerazvijenih regija i moje je pitanje, prema vama, a vi sigurno znate, da li je bilo zahtjeva za izgradnjom stanova po modelu POS-a iz Pakraca, Lipika, Našica, Orahovice, Slatine i sličnih manjih gradova. Nije koliko ja znam, ali nije, sigurno nije zbog toga što oni nisu imali interesa ili što građani tih gradova nemaju potrebu za stambenim zbrinjavanjem nego je problem upravo financijskih kapaciteta tih jedinica lokalne samouprave. Jer kao što ste i sami rekli trebalo je pripremiti zemljište, komunalno ga opremiti i onda zajednički kandidirati ovakav tip izgradnje stanova i omogućiti po prihvatljivim cijenama rješavanje stambenog pitanja naših sugrađana. I mislim da i kroz ovaj zakon i sve ostale zakone koje ovdje donosimo i raspravljamo moramo imati tu socijalnu komponentu i socijalnu osjetljivost da svi u Republici Hrvatskoj imaju jednaku šansu imati više modela kako riješiti svoj stan. A vidimo kako se to rješavalo, da 20 i više godina nismo riješili problem zaštićenih najmoprimaca niti vlasnika stanova. A i sad kroz ovaj zakon poskupljenjem cijene sigurno ne idemo ka demografskoj obnovi opustošenih područja, a i spomenuli ste APN. Postoji niz objekata koje su oni, ta agencija otkupila. Vi ste tu postavili nekoliko upita, dakle nekoliko upita vezano uz različite teme. Zaista znate svaka država ili svaki grad bi trebao imati svoj nekakav projekt, odnosno nekakvu svoju strategiju vezano uz stanovanje. To se uvijek može napraviti na razini grada, ali treba napraviti i na razini države. I postoji zaista razlika između stanovanja i između ove socijalne komponente. Dakle, uvijek je bila ideja da dio stanova ili neki od stanova gradovi kupe i kupe za rješavanje nekih drugih stvari. To gradovi nisu mogli. Ali da se vratim na vaše početno pitanje. Zaista iz Slavonije mislim koliko se ja sjećam da i nije bilo upita. Dakle, ono što znamo, znamo da je Slavonija opustošena ali znamo da tamo imamo višak stambenog fonda, znamo da imamo niz problema koji je. Ali recimo jedna od zgrada POS-a koja se gradila i ja mislim da je ona već ili već useljena, dakle nisam do kraja baš pratila je bila u Gospiću. Gospić je recimo imao potrebu i bila je jedna zgrada iz POS-a koja se je gradila ja pretpostavljam da su već i da je iskorišteno i da su već podijeljeni ključevi i sve ostalo. Naravno da najviše interesa ima na području uz more. Jednako tako je recimo interes bio i iz Malog Lošinja, Dubrovnik je probao nešto i nešto radi. I namjerno sam i spominjala Split i ti interesi koji su u Splitu, razlika između cijene koja je bila u POS-u i cijene koja je bila na tržištu bila enormna. Dakle ono ljudi su zaista im je POS bio spasenje u tom dijelu. Ali ono što mi trebamo razlikovati, trebamo razlikovati ova poticajna stanogradnja od socijalne stanogradnje. I ono što se pokazuje da imamo potrebu Idemo dalje. Hvala lipa gospodine predsjedniče. Kolegice Taritaš, rekli ste to nije nešto, to nije neka mjera. Po vama što bi to bila ta, baš ta mjera? Čuli smo kroz vaše replike sad i čujemo u ovom jednom kroz vašu ovu lepezu pogleda na ovaj prijedlog u prvom čitanju. Znači koja je to baš mjera s obzirom na vaše iskustvo. Ipak ste bili ministrica, bili ste ministrica i odgovorni za pa i za ovakva pitanja. Ipak je Ministarstvo graditeljstva kroz ovu, kroz svoju agenciju dalo jedan prijedlog u prvom čitanju i pokušava dati jedan doprinos u ovoj vrlo važnoj temi. Ovaj prijedlog bi trebalo promatrati kao jedan koordinirani pristup konačno više ministarstava. Na taj način šta mislite da li ga možemo promatrati, jer iz svih ovih ministarstava ovih mjeseci čujemo demografija, demografija, demografija. Da li možemo smatrati i ovaj jedan pristup koji naravno će se još pročistiti i donijeti konkretne prijedloge do drugog čitanja zašto ne bio promatrali da mnogi gradovi i općine će možda i kroz ovakav prijedlog dobiti, kroz ono što je najtemeljitije, što je i kolega Lončar rekao, a to je da riješimo najprije kroz prostorne planove što želimo na svom području. I zašto ne bismo i ovu mjeru gledali kao pozitivan jedan, jedan mali korak, a ne mora značiti da je on najidealniji i najbolji. Evo recimo mi u Dalmatinskoj zagori znamo što bi nam trebalo i trebala bi nam ova mjera isto za nas. Ali evo mi smo prije svega zaduženi kroz prostorne planove definirati što želimo. Dakle, ja sam cijelo svoje izlaganje govorila zapravo o stambenoj politici i govorila sam o tome da je ovo samo jedna mala stvar i da treba to sagledavati puno šire. Dakle, ovo će nekom pomoći i sve što može nekom pomoći je dobro. Ali u smislu razvoja demografije i u smislu nekakvih jakih demografskih mjera to jednostavno nije to. Ali nije to u kontekstu toga što u smislu stanovanja. Važna je mobilnost, važno je da netko tko radi negdje može vrlo jednostavno dobiti kad dobije posao drugdje se preseliti i imati tamo mogućnost da riješi svoje stambeno pitanje. Dakle tu je uloga općine i gradova. Imate, ja sam dakle odrasla u vrijeme kad se čitao Mato Lovrak. I onda kad tamo čitate učiteljica je uvijek imala stan, uvijek je imao osiguran stan liječnik. U ruralnim sredinama je uvijek imao osiguran stan i veterinar. Zašto? Zato što su znali da će tako privlačniji u odnosu na nekog drugog. Dakle iz ove mjere bi trebali općine i gradovi iščitati sljedeću stvar, da oni zajedno sa državom imaju na raspolaganju te stanove i da oni znaju da u te stanove mogu nekoga dobiti i da na taj način postanu privlačni odnosno ako ovi misle između jedne općine i druge općine da bude to.

Gospođo Mrak-Taritaš. Pa mi ove mjere mi svi koji smo radili u tom poslu znamo da Zakon o poticajnoj stanogradnji se mora gledati u odnosu na Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. To veže sredstva koja su gradovi mogli i imaju 45% sredstava koje su mogli i uprihodovati i na taj način ulagati ta sredstva u infrastrukturu i slično. Ovaj zakon je itekako dobar i pokazao se dobar poticanje stanogradnje jer upravo ovo što ste zadnje napomenuli omogućava da u kriterijima koji su do sada bili vrlo rigidni pa onda prava nisu imale one osobe uopće aplicirati koje su bilo gdje imali neku nekretninu, a u ovom slučaju pogotovo službenici koji ili bilo koja druga radna snaga koja je potrebna, potrebna je mobilnost dobivaju pravo i mogućnost da mogu imati neki stan u najmu bilo gdje u RH. Dakle to je itekako važno i otvara mogućnost da se na taj način puno jednostavnije i puno lakše rješavaju stambeni problemi, a onda iz svega i demografija koja je ovdje u drugom planu.

Hvala lijepo. To je na tragu toga da ovisno koliko je i grad spreman uložiti zemljište ili neke druge stvari i ovisi i konačna cijena stana. Dakle ovo je nešto što država ne može raditi sama odnosno pokazatelj je da i može u određenim slučajevima kada grad to ignorira, namjerno govorim slučaj grada Zagreba, ali prvenstveno je to zajednički projekt države i grada i to tako treba gledati. No međutim, ja zaista vrlo rijetko govorim i nastojim ne govoriti što je bilo prije, što je bilo sad, što je ko što napravio tako da mi je izuzetno drago da vi diskutirate na taj način iz kojeg razloga? POS je pokrenula tamo vlada gospodina Račana i tada su još bili neki ostaci POS-a i zadnje se još radilo 2004., 2005. onda je za dva mandata vlade koji je bio HDZ-a se na POS posve zaboravilo, radilo se vrlo malo i to se je reklo da je to nešto što se uopće ne želi baviti. I vlada u kojoj sam ja bila smo ponovno pokrenuli POS, otvorili POS Plus, POS Najam i dobro je da se otvara i ovo i dobro je da sad se pokaže da svi mislimo da taj POS treba nastaviti i dalje i da država zajedno sa općinama i gradovima treba graditi određene stanove.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice Mrak-TAritaš. Dakle ne samo o stambenoj politici vi ste spomenuli riječ strategija, da toga nema vidjeli smo da se ovako slikovito izrazim kako je ministar Marić zauzeo niski start kada je krenuo sa porezom na nekretnine u RH, to je pokazatelj da se ne razumije stanje u kojem se RH nalazi, zapravo pojedine njene regije. Govorimo o regijama iako se nastoji to izbjeć ta tema u RH. U Osijeku je tamo 2014., 2015. u Vukovarskoj ulici bilo je 50 prvo anketiranih, 50 zainteresiranih, 50 su dali i ponude. Tada je išla ona vaša mjera za najam, što je ajde bilo pa su ti stanovi stavljeni u funkciju. A znate zašto? Jednostavan razlog je bio taj što se vi u centru Osijeku već mogli za 800 eura kupiti kvadrat, a budući da grad nije išao sa zemljištem cijena ovog POS-ovog je bila negdje oko tisuću eura, dakle za 200 eura više. Tu dolazimo do problema zapravo odnosa tržišta i onoga što mi želimo ovim zakonskim rješenjem postići, a prije svega želimo postići da cijena bude niže nego što to tržište diktira. I to će u Zagrebu, vjerojatno u Dalmacije ćemo uspjeti u sjedištima gradova, ali hoće li ovaj kolega Vlaović je s pravom pitao, imali u Slavoniji šanse da ovaj zakon ikad zaživi? Mi zakon ne donosimo za cijeli teritorij RH, ali očigledno da nam tu nešto onda nedostaje, posebno za ova manje razvijena područja. Kolega Žagar, dakle vi ste u vašoj replici spomenuli nekoliko stvari o kojima valja razgovarati.

Zaista u Osijeku grad nije bio spreman ući u projekt POS-a i mi smo tada postigli da je cijena po kvadratnom metru 1034 eura što je bila cijena zemljišta plus gradnje i plus sve ostalo i mi smo tada stavili stanove u najam i ta zgrada je puna i ona se koristi. Ja ne vidim razloga da na određenim prostorima se kaže gradit ćemo stanove za najam. Da taj najam bude. I na taj način što radite? Vi regulirate sivo tržište najma. Dakle, ne vidim ni jedan razlog da država kaže zajedno s nekakvom općinom i gradom ili kažem, napravit ćemo kuću, zgradu u kojem će sve u najmu. Pa ako netko odluči kupiti, će kupiti. Na taj način regulirate sivo tržište, omogućite zapravo tu mobilnost da neko kaže tako sam u najmu pa sam u najmu u Osijeku i idem sad malo raditi u Rijeku. Dakle, tu ima niz stvari koje treba iščitati. Ali, zaista različito je u Slavoniji od cijelog ovog dijela uz more. Namjerno govorim da se netko ne uvrijedi. Dakle, tad je bilo 1035 mislim da je bilo eura po kvadratu u Osijeku. Paralelno s tim je bila možda pola godine prije gotova zgrada u Puli gdje je cijena bila 690 eura po kvadratu jer je grad Pula dao zemljište koje je bilo komunalno opremljeno i mogli se, dakle ovo je bila cijela koja je bila cijena građenja i svega ostalog. Dakle, tu vam uvijek ima, ne može nitko napraviti sam. Kao što se grad Zagreb ponaša kao otok, pa misli da može sam, ne može sam, može se samo zajedno, ali na različite načine. I sad doista nastavljamo sa klubovima zastupnika, gospodin Ivan Pernar, Klub Živog zida i SNAGA-e. Izvolite gospodin Pernar. Uvažene dame i gospodo. Svjedočimo tome da država nije u stanju riješiti stambeno zbrinjavanje naših građana. Zašto? E to je enigma, odnosno to je pitanje koje ja postavljam svima vama. Pitanje stanarskog prava onih koji su bili nosioci stanarskog prava u privatnim stanovima riješeno je davanjem njima statusa zaštićenog najmoprimca. Sada se taj status zapravo ukida i priprema se deložacija 10 tisuća naših sugrađana. Zašto država to nije riješila, nitko od nas ne zna. Druga stvar koju je država pogriješila napraviti, odnosno lažno/krivo napravila je bila kad se govorilo o onim stambenim štedionicama. Tad je država rekla građanima vi ulažite novac u stambene štedionice, a od države ćete dobivati poticaje. Ljudi su zasnivali ugovore sa stambenim štedionicama da bi im na kraju država rekla e, mi smo se predomislili. Mi smo predomislili pa vam nećemo dati poticaje. Potom je država, odnosno ova Vlada, nažalost, izmjenama Zakona stavila da se plaća porez na nekretnine i na prvu nekretninu, što je mnoge mlade obitelji dovelo u situaciju da zapravo, imaju dodatni trošak od recimo 30-40 tisuća kuna. I što je najstrašnije, onog trena kad vi recimo kupite stan na kredit, vi morate to prijaviti naravno, Poreznoj upravi i vama stigne rješenje da morate platiti u roku ne znam, 8, 9, 10 dana 30-40 tisuća kuna. Od kuda mlada obitelj da to stvori? Nikako i idu zatezne kamate. Onda dolazimo do pitanja trenutne današnje rasprave vezano uz poticanu stanogradnju. Naravno da smo mi za to da se mladim ljudima omogući, i svima drugima, da kupuju stanove po stanogradnji koja je jeftinija od obične. Međutim, gdje je glavni problem? Glavni problem su neriješene zemljišne knjige, odnosno bolje rečeno ovako: glavni problem su urbanistički planovi. Znači, općine i gradovi, recimo pogotovo na moru, nisu donosile urbanističke planove koji bi omogućavali razvoj gradnje. I zbog toga je došlo do pojave bespravne gradnje s jedne strane, a drugi uzrok bespravne gradnje bio je vezan uz to što…

Gospodin Pernar pita do kad vi mislite razgovarat tamo [[Upadice se ne razumiju.]] Može ić dalje. Znači, korijen problema je bio nepostojanje urbanističkih planova s jedne strane, a s druge strane enormne komunalne naknade. Vi ako gradite kuću, ako kuća ili neki objekt, stan košta karikiram, milijun kuna, vi ćete barem 400 tisuća kuna platiti za priključke, papire itd. Država je mogla bez problema, vrlo jednostavno ukinuti potrebu za poticajnom stanogradnjom na jednostavnom politikom da omogući gradnju, što trenutno ne omogućava, što otežava ljudima život i da se smanje cijene priključaka. Mi danas ovdje ne bi morali raspravljati. Umjesto da to napravi, znači umjesto da se bavi uzrokom problema, država se bavi posljedicama, pa onda izmišlja Zakon o legalizaciji bespravne gradnje, osniva agenciju za legalizaciju bespravnih zgrada itd. Zato jer ne shvaća zakonodavac da bespravna gradnja nije uzrok problema nego posljedica. Posljedica toga što je cijena, kao što sam rekao, tih naknada kod same gradnje za priključke i komunalnu naknadu i što urbanistički planovi ne postoje, odnosno nisu u skladu sa potrebama građana, zbog toga dolazi do bespravne gradnje. Zakonodavcu je to nebitno. Umjesto toga ide se za jednom neselektivnom legalizacijom bespravne gradnje koja će djelomično uistinu pomoć ljudima, a djelomično nažalost se radi o tome da je se negdje gradilo gdje se stvarno nije smjelo graditi. Ali o čemu se radi, zašto država nije rušila bespravnu gradnju? Jer nje njoj bilo toliko da je sama ideja ta bila suluda, znači umjesto da je država rekla ovako, gledajte, na 90% mjesta se može graditi, a na 10% mjesta se ne može i tu gdje je netko išao na tih 10% gradit, srušila bespravnu gradnju a na ovih 90% omogućila ljudima neka grade tamo, mi ne bi danas imali problem bespravne gradnje ali taj problem do danas nije riješen. I ova mjera te poticajne stanogradnje je po svojoj prirodi pozitivna, ponavljam, ali ne rješava uzrok problema, uzrok problema je da će se zbog nepostojanja urbanističkih planova i zbog visokih cijena ovih svih nameta koje sam spomenuto, zbog toga su ljudima skupi stanovi i kuće, zbog toga. Zbog toga je teško graditi, treba vam milijun dozvola.

Da bi bila manja kubikaža, objekta, da bi manje platili. Kakva ludost. Zašto se ljudima ne omogući da se razvijaju? Zašto se ide za tim da ljudi žive u što manjim stanovima, u što manjim kućama? Zašto svaka obitelj ne bi mogla imati onoliko soba za svoje dijete koliko im je potrebno? Zašto ljudi ne bi mogli imati velike kuće? To je pitanje koje se postavlja. Zašto, zato jer netko tko radi na najvišoj razini ne ide za tim da olakša život hrvatskom narodu, da pojeftini cijenu gradnje, da omogući gradnju, ne, ne ide se za tim. Ide se za tim da se ljudima zagorča život, da se oteža život onemogući kako obitelji da ima normalnog prostora za svoju djecu a vidite koliko je djece sve manje. Palo je u 10 godina stanovništva za skoro 400 000 u Hrvatskoj. Broj djece u školama je pao sa 400 000 u osnovnim na 317 000. isto u desetak godina. Imamo rapidni slom demografski a mi se bavimo čime? Imamo zakone koji ograničavaju gradnju odnosno razvoj države. Pa kakvi su to zakoni? Dajte omogućite ljudima da grade, dajte donesite urbanističke planove da se može graditi. Vi ćete reći možda da mi u Hrvatskoj ima mjesta recimo gdje je zelena površina u smislu šume. Npr. u Makarskoj ili karikiram, ima općina Podstrana, blizu Splita, ima prekrasna jedna šuma u kojoj žele graditi. I ja razumijem zakonodavac da kaže gle, žao mi je, ovdje se ne može graditi, ova šuma je tu dugo godina, nije dobro da sve bude betonizirano, ok, Hrvatska ima ogromnu obalu, ima 1000 otoka, neka država planski napravi novo naselje, neka nam se pronađe pogodna lokacija uz obalu, neka se ta lokacija urbanizira, idemo napraviti ako treba grad iz ničega. Hrvatska je, ne znam jel' to znate, koliko god da Hrvatska ima marina, imat ćemo uvijek jahta koje će htjeti dolaziti. Nautički turizam to je živa lova. Samo treba marine raditi. Država to ne dozvoljava, ne dozvoljava razvoj. Ja predlažem da država umjesto da se bavi posljedicama, da se bavi uzrokom problema. Znači da odredi nove urbanističke zone za razvoj duž cijele obale i naravno da taj razvoj bude organiziran, da se kaže ok, evo 30% će biti zelena površina a ostalo će se graditi. Ali država ne ide za tim i zbog toga imamo problem urbanističkog kaos itd., znači nema vizije. Nema vizije i nude se palijativna rješenja. Kažem, uveden je porez na prvu nekretninu, nije riješeno pitanje stanarskog prava onih stanara u privatnim stanovima koji će sada izgubiti status zaštićenog najmoprimca. Uveden je porez na prvu nekretninu. To su pitanja koja se ne rješavaju ali to su ozbiljna pitanja, dame i gospodo. Zašto? Zato jer mi ovdje u Saboru postojimo i radi sebe, znači svako ovdje od nas gleda svoj interes ali i radi drugih ljudi, a dio zastupnika ovdje se ponaša kao da oni postoje isključivo zbog sebe a ne zbog drugih. To je velika zabluda. Znači mi moramo ići za tim kako da olakšamo život ljudima, kako da omogućimo ljudima veću samostalnost. Kad kažem veću samostalnost, što pod time mislim? Pa nije cilj države da svi ovise o državi, nije cilj države da svi budu ovisni o nekom mjestu u birokraciji, itd., pa cilj države je prijatelju, evo ti marina, izgradi marinu, budi bogat čovjek. Evo ti kredit. Cilj je evo ti kuća, izgradi, imaju 10 apartmana, budi bogat. Budi svoj čovjek. Imaj lijep auto, imaj sretnu obitelj, ostani ovdje u Hrvatskoj, nemoj nigdje ići, to bi trebao biti cilj države. Država ima centralnu banku, pola svih otoka na Mediteranu je u Hrvatskoj, 8% ukupne obale Mediterana je u Hrvatskoj, imamo takvu priliku za razvoj a za što ju koristimo, za ništa. Ja pitam vas gospodine Uhlir, vi ste ovdje došli iz ministarstva. Jel' vaša vizija otkupit odnosno ući u posjed stanova gdje su trenutno zaštićeni najmoprimci? Ono što je problem u Hrvatskoj je to, nije problem u bogaćenju, ja želim da se svi ljudi obogate, problem je u tome, što se u Hrvatskoj, koncept bogaćenja, vezuje uz to kako ću ja sad pokrasti sve vas. To je u Hrvatskoj koncept bogaćenja. Nije koncept bogaćenja, evo gospodine izgradite nešto, napravite nešto, pa budite bogate. Ne pitanje je kako ću ja uzeti nešto što nije moje. A zašto? Zato jer država, zašto ljudi idu u Hrvatskoj u kriminal? Pa ide da na pošten način ne možeš uspjeti u životu. Omogućite ljudima da legalno grade, pa neće biti bespravne gradnje. Omogućite ljudima da zarade, pa neće ljudi ići van u Njemačku ili ne znam gdje sve ne, ali vas nije briga. Vi nećete dati ljudima da grade marine, nećete dati ljudima da grade apartmane i kuće, nećete im smanjiti PDV, dići ćete im PDV na 25% itd. Mi smo se pretvorili u državu parazita u kojoj, nažalost, bila bi sreća da smo paraziti samo nas 151 ovdje. Problem je u tome što se jednostavno pola od ukupnog društva, odnosno, pola svih zaposlenika u Hrvatskoj je zapravo pretvoreno u parazite na grbače onih drugih polovica. I tu nema nikakve vizije, nema razvoja, nema života, ovo je samo životarenje. I ja nisam, ja nemam ništa protiv toga da ljudi budu bogati, da zarade, da izgrade. Daj Bože, znate zašto? Pa onda ćemo mi u Saboru imati veće plaće. Pa ako ljudi bolje žive, ako je društvo bogatije, pa i mi ćemo imati veću plaću. Da, hoću, ali dal ću u ovakvim uvjetima ikada veću plaću, gdje broj stanovnika pada, a broj zastupnika ostaje isti? Neću. I oni koji preostaju živjeti će sve teže, oni će reći, Pernar, kako te nije sram primati takvu plaću, kakve ja koristi imam od tebe. Ali, da vi radite svoj posao, da imate viziju, da činite dobro, ne bi nitko imao problema i da je naša plaća duplo veća, da je naša plaća 30000 kn, ne bi se ljudi bunili, da oni imaju prosječnu plaću 2000 eura. Znači nije problem u Hrvatskoj velike plaće nas u Saboru, ne. Problem je u tome što smo mi, nas 151 u Saboru, zavili 4 milijuna ljudi u crno, što je najgore uz njihovu podršku. Jer ti isti građani Hrvatske su glasali za nas i omogućili su nam da živimo na njihovoj grbači.

Nema svrhe da vam kažem da je Zakon bio o stanogradnji i da ste vi dosta proširili temu, ali to sada nije bitno, ali bitno je da pozdravimo svi zajedno učenice, s nama su učenice i učinci tehničke škole iz Rijeke, 40 njih, koji su nas došli podsjetiti i slušati nas, gospodine Pernar i sve nas ovdje, pa molim vas aplauz. … [[Pljesak.]] A gospodin Pernar će imati prilike sad govoriti dalje, jer ima replika. Pa prva replika je gospodin Branimir Bunjac. Uvaženi zastupniče Pernar, vi ste u biti rekli, jednu vrlo zanimljivu stvar, a to je da ova Vlada jedino zna raditi u biti u korist banaka. Znači, oni sve što rade, rade u njihovu korist, oni nude mladim obiteljima kredite. Znači to je rješenje, omogućimo bankama, da zarade na kamatama, a te kamate će Vlada sufinancirati. To je isto ona zamka, koja je svojedobno, bivši predsjednik HDZ-a Ivo Sanader, govorio do nekih 10-12 g. uzmite kredite, imate državne poticaje, imati ćete subvencioniranje kamata, imati ćete rast plaća, potpisivali su se kolektivni ugovori. A onda je sve to ukinuto preko noći, tečajevi, recimo franka su se promijenile, kamate su se promijenile, subvencije više nije bilo itd. a ljudi su ostali s kreditima koji traju 30 g. Praktički doživotno, cijeli radni vijek. I sada Vlada kaže, evo 4 g. ćete imati neki poticaj, a što nakon toga? Nakon toga, čovjek mora 30 g. ostati na jednom radnom mjestu, jer ne smije mjesec dana, da ne plati ratu kredita, ne daj Bože da se razboli itd. i ovoga u biti se može dogoditi da ljudi ponovno padnu u dužničko ropstvo, a vjerojatno će padati, da ponovno gledamo deložacije, da ponovno gledamo ljude koji ostaju bez jedinoga doma. Ova država, ako zaista ima dobre namjere, trebala bi mladim obiteljima i tim deficitarnim kadrovima koje spomene davati stanove i davati kuće jer Hrvatska već u ovom trenutku ima desetine i desetine tisuća praznih nekretnina.

I kreditori stišću državu, mi vam više ne želimo davati kredit u tolikoj mjeri u kojoj vi želite, bez daljnje rasprodaje državne imovine. A opet s druge strane, država ne želi prodavati recimo HEP, trenutno, ne želi autoceste privatizirati itd. I onda što se dogodilo, onda se postavilo pitanje, na koji način omogućit da novac i dalje dolazi u opticaj. Na koji način omogućiti i daljnji razvoj društva, a u ovom sustavu je on moguće jedino na kredit, a da se država ne zadužuje. To je strategija ove Vlade, dižite kredite. Ali problem u našoj Hrvatskoj nije u tome što ljudi ne dižu kredite, problem je u tome što je monetarni sustav baziran na dugu, što nema razvojne strategije, što sam objasnio itd. i ovaj zakon je parcijalno rješenje koje će, evo konkretno ću vam reći šta će napraviti. Doći će do toga da će možda 100 obitelji, 200, 300, 400 dići takav kredit. Ništa. Vi kažete država će subvencionirati kamatu. Hoće. Međutim, poanta cijele priče je u tome i da oni koji gradi te stanove ili šta već on će isto dio novaca dati državi. Ali hoću reći cilj je u suštini gurnut ljude u kredite. I cijela politika ove Vlade svodi se na guranje ljudi u kredite, čak i onim zaštićenim najmoprimcima koje sad žele deložirati i njima reći, govore uzmite i vi kredite. Ali taj sustav nije održiv. Krediti se ne mogu vratiti jer novac za otplatu kamate ne postoji.

Poštovani kolega Pernar, naveli ste da je pitanje urbanističkih planova jedno od ključnih pitanja u rješavanju brojnih problema. Ali hajmo uzeti jednu drugu stranu medalje. Vjerojatno više poznajete gradske sustave jer dolazite iz grada, ali u ovim područjima i naveli ste i Slavoniju i nerazvijene. Tamo definitivno da pitanje urbanizma nije problem. U mojoj općini, u susjednim općinama tamo imamo prostora koliko god želimo. Znači u ono vrijeme kad je Slavonija rasla prije rata, prije nego što su Vlade HDZ-a i SDP-a unazadile nas, onda smo definitivno imali potrebu za širenjem, naseljavalo se stanovništvo. Sada nam se dogodila situacija da zapravo ti urbanistički planovi su preveliki, da ih nitko ne treba. Ne samo da ne treba novo zemljište građevinsko, nego nam ne treba čak ni stambenih objekata jer ih imamo sada po par tisuća eura, a vrlo brzo će biti i besplatni. Ne samo da će biti besplatni, jedan novi trend koji je zahvatio sve nas zajedno znamo da kada netko od svojih roditelja ili bližih umre i ostane nekretnina ni ne preuzimaš tu nekretninu, jer ta nekretnina ti samo donosi trošak. Ti ostavljaš općini ili gradu u kome živiš, odričeš se i svjesno da će te opterećivati, a svoj posao, svoju egzistenciju tražiš u nekom razvijenom dijelu Hrvatske. Najčešće govorimo onda o Zagrebu iako u zadnje vrijeme više ni Zagreb nije meka nego odlaze van Hrvatske. Da li ćemo ići graditi stanove u Zagrebu ili ćemo ići rješavati probleme u ruralnim područjima koji čine preko 90% Hrvatske. Da li ćemo mi i dalje zastupati da se stanovništvo seli u velike centre ili ćemo razvijati mjesta, sela mala. To su pitanja koja raspravljamo i na tom tragu vas podržavam.

Problem je u centralnoj banci koja se nalazi u Zagrebu, koja vodi takvu tečajnu politiku koja čini uvozne proizvode jeftinijima od domaćih. I sve dok se to ne riješi proizvodnja neće biti isplativa. A čak i ona proizvodanja koja bi eventualno bila isplativa kao recimo uzgoj konoplje. Pogledajte kolika je cijena indijske konoplje? Koliko je kilogram, gram? Pa mogli bi se svi seljaci obogatiti da im se dozvoli to. Ali država zabranjuje njima u Slavoniji, znači hajmo ovako reći. Nerealnim tečajem, kamatama i otkupnom cijenom na primjer mlijeka država čini mljekarstvo isplativim. Onda ovi mogu ucjenjivati i rušit cijenu mlijeka u nedogled i onda idu muzne krave u klaonicu. Ne isplati se niti krumpir, ni mrkva, ni pšenica, ništa. Znači to je tečajna politika. A onda s druge strane ova Vlada ima drugu politiku koja se zove porezna politika, fiskalna politika gdje seljak mora godinu dana plaćati doprinose na plaću itd., a prinos odnosno prihod će ostvariti tek za godinu dana. I onda odu svi seljaci u blokadu to je drugi dio problema. A treći dio problema je što i onih par kultura poput indijske konoplje koja je, znači visokog profita, koja gdje god se legalizirala njezina proizvodnja znači u Americi u državama Koloradu, Kalifornija itd. dolazi do procvata i rastu i porezni prihodi i smanjuje se posao za sudove koji su do tad to procesuirali, više rasterećeni su, a znamo da su kod nas preopterećeni. I mnogi ljudi su se obogatili na uzgoju toga. I na kraju ima i medicinska njena primjena gdje su se ljudi izliječili zahvaljujući tome.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Pernar, vi u vašoj raspravi zbilja dovodite u zabludu mnoge ljude što nije ni čudno, pričamo o Zakonu o poticajnoj stanogradnji, a brkate pojmove iz osnovnog Zakona o komunalnom gospodarstvu. Da možda imate pojedinog načelnika ili gradonačelnika da vas nauči tim pojmovima ne bi u Saboru dovodili u zabludu ljude pa tako govorili o komunalnoj naknadi se plaća po kubiku, komunalnom doprinosu po kvadratu. Što se tiče poticajne stanogradnje i mi u Vrgorcu smo provodili poticajnu stanogradnju i prijavili se i napravili jedan program i definirali sve za dvadesetak stanova. Javilo nam se 13 ljudi, a od tih 13 ljudi pola nije kreditno sposobno zato što prosječne plaće u brdsko-planinskim ruralnim područjima nisu jednake prosječnim plaćama u Zagrebu i urbanim sredinama. Prema tome, ljudi nisu uopće kreditno sposobni da bi ulazili u te stanove. Ali pričati da 400 000 kuna plaćaju za neke priključke i ostalo ne. Mi njih oslobađamo i toga, ali nemojmo dovoditi u zabludu da ljudi moraju plaćati 400 000 kuna za priključke za gradnju obiteljskih kuća i nešto slično. Postoji razlika između komunalnog doprinosa i komunalne naknade. Komunalni doprinos ste objasnili plaća se jednokratno po kubiku, a komunalna naknada po kvadratu. Ona se trajno plaća. Međutim, poanta uopće nije u razlici ta dva pojma, nego je poanta bila negdje drugdje. Poanta je bila u načinu na koji sustav funkcionira odnosno u biti onoga što sam ja govorio. A ja sam rekao da visokim naplaćivanjem tog komunalnog odnosno naplaćivanjem kod gradnje po kubiku umjesto po kvadratu rezultira time da ljudi imaju niske stropove, da u svim novim zgradama su niski stropovi. Zašto? Zato jer se plaća po kubiku dragi prijatelju kada se gradi stan ili kuća. Pa koliko puta je svako od nas tko je ovdje govorio, a ja sam govorio satima ovdje i danima mogu reći, jednostavno ti se dogodi tehnička pogreška odnosno pogreška u govoru ali koja ne utječe na samu misao odnosno bit koju ste htjeli iznijet. A što se tiče ostalog što ste govorili, niste se osvrnuli na ono što vam ja govorim, a to je da na dalmatinskoj obali nema u opće razvijenih urbanističkih planova, da se ne planiraju nova naselja. Znači država bi trebala reći ok ako nema prostora za gradnju npr. u Splitu, ako nema prostora za gradnju u gradu Supetru na Braču napravite novi grad, napravite novo naselje, izgradite lijepo da to planski super izgleda imamo ogromnu obalu.

Žao mi je što vi niste upoznati što je uopće cilj bilo formiranja jedinica lokalnih uprava od '93. do danas. Odgovorno tvrdim niti jedna jedinica lokalne uprave u Hrvatskoj nema a da nema prostorni plan. To je bilo temeljno pitanje nakon formiranja od '97., a krajnji rok izrade tih planova bio je 2006. to je jedna stvar. Druga stvar, toliko pripremljenih urbanističkih odnosno detaljnih planova imaju jedinice lokalne uprave, a i poglavito kada je u pitanju stambeno zbrinjavanje da bih vas molio da provjerite kod svih općina i gradova koliki je taj Što se tiče komunalnih priključaka, toliko je sagrađeno kilometara vodovodnih mreža i ostale komunalne infrastrukture upravo da bi se stvorili uvjeti građanstvu da može izvršiti priključenu komunalnu infrastrukturu. I zato vas molim da određene podatke još jednom se vraćam na kolegu Pranića, provjerite prije nego što kažete. Sve ovo je samo mašta u vašoj glavi, ali nikako realna slika na terenu. Odgovor gospodin Pernar. Gospodine, ja sam pođimo od pretpostavke da sam ja glup, a vi pametni. Pa mi onda vi kao pametan čovjek objasnite, ako su cijene doprinosa komunalnih koje država traži kod gradnje, ako su cijene priključaka struje, vode čega već male odnosno povoljne i ako postoje urbanistički planovi, pa zbog čega onda ima milijun bespravnih objekata? Zbog čega onda ljudi bespravno grade? Takvi da ne možeš graditi. Druga stvar, ovo što vi govorite, ovo je velika prijevara, a reći ću vam i zašto. Vi kažete gospodine da zato jer su ljudi plaćali se mogla izgraditi infrastruktura, ok, treba platit neka plate. Je ali tko je onda vlasnik te infrastrukture? E tu je trik, to je ono gdje vi pljačkate ljude. znači ljudi plate priključak struje, plate priključak za kanalizaciju, plate ovo, plate ono, ali da li na kraju dobiju dionice? Ne. Vi građani ste budale, vi ste glupi i mi ćemo vas opljačkat na način da ćete vi platiti za izgradnju infrastrukture, a vi ih HDZ-a ćete tamo uposliti svoje uhljebe, svoje rođake, prijatelje itd. onda ćete to privatizirat i uzet ćete sebi proviziju.

Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Evo raspravljamo o Zakonu o društveno poticajnoj stanogradnji i evo spominje se često riječ poanta. Poanta je sljedeća, zakon je pisan 2001. godine, sada je 2018. i na našu sreću okolnosti na terenu su se znatno promijenile u ovih 17 godina. Ovaj zakon odnosno izmjena i dopunama zakona tehnički popravlja nekakve stvari u smislu cijene kvadrata u smislu cijene kvadrata zemljišta, ali u biti ne rješava suštinu cijeloga problema. Konkretno dolazim iz grada Daruvara koji je 2004. ili pete bio u programu poticajne stanogradnje, stanovi su prodani, danas je to nemoguće napraviti u gradu Daruvaru i vjerujem u više od pola jedinica lokalne samouprave. Tajnik iz ministarstva nije nas obavijestio recimo onu osnovnu stvar, koliko je uopće sada postupaka poticajne stanogradnje u jedinicama lokalne samouprave, naravno zato što je taj podatak poražavajući ili recimo da nas obavijesti koliko je stanova sagrađeno i prodano u proteklih dvije, tri ili četiri godine. To potvrđuje jedno da je program jednostavno zastario, da trebaju nove mjere, da su kapaciteti velike većine jedinica lokalne samouprave jako mali da evo ne znam tko je rekao, mislim kolega Vlaović, da većina jedinica lokalne samouprave čak i nema za tu svoju participaciju da komunalno opremi infrastrukturu, a pogotovo da ne ulazimo i u samu činjenicu da cijene nekretnina u veliku većinu Hrvatske jesu znatno manje od cijene POS-ovih stanova, da jednostavno ljude evo i Vrgorcu kada ih pola želi dići kredit jednostavno ga ne može dići. A zemlja centralizirana kao što je RH traži puno veći financijski utjecaj odnosno participaciju u ovom projektu. Njega nažalost nema, žao mi je što evo HDZ ima toliko gradonačelnika i načelnika u Saboru da jednostavno ne iniciraju sa nekakvim svojim prijedlozima, odnosno s pritiskom na ministarstvo i na Vladu da jednostavno i to bude jedna od mjera znači i financijskih iz državnog proračuna jer više od 90% državnog proračuna ostaje u državi, ne ostaje na terenu a pogotovo u situaciji u kojoj se zemlja nalazi ovaj program je nažalost ili uz recimo malu sreću upotrebljiv samo u onim jedinicama lokalne samouprave a to je grad Zagreb, Priobalje i razvijeniji dijelovi Hrvatske koji mogu graditi na ovaj način gdje su cijene stanova znatno veće od tisuću sto, dvjesto eura, govorim na pamet. Konkretno, mnogi i zbog tehničkih razloga, projekti POS-a stoje u gradovima koji to žele raditi, konkretno govorimo o Rijeci, Koprivnici. Oni su poslali primjedbe koje se odnose na tehničke stvari i recimo navodno da im je odgovoreno da kada govorite o programu kojim država namjerava pospješiti stambeno zbrinjavanje državnih i javnih službenika, odnosno, POS da se to ne odnosi na zaposlenike jedinica lokalne samouprave. Evo, volio bih taj odgovor da mi date. Također što se tiče agencija, njih nazivate neprofitnim pravnim osobama. Taj termin se koristi prije svega više za udruge nego za društva. Što je sa porezom? Trebate dati odgovor i na to pitanje. Također za gradove i općine je jako važno regulirati da se njihove agencije mogu zaduživati bez da to zaduženje ulazi u limit zaduženja jedinice lokalne samouprave. I to je jednostavno jako bitno zbog donošenja proračuna, postoje gradovi koji već imaju kredite i jednostavno zbog ovoga ne mogu ulaziti u taj postupak. I isto tako ne znam, nije mi jasno da li je riješeno sljedeće jer zakonom nije definirano ili je kako i zašto se doznačuju državna poticajna sredstva lokalnim agencijama, da li je to APN ili ministarstvo, godinama je to radio APN no Ministarstvo financija je tu praksu označilo nezakonitom, valja svakako regulirati jer dok ministarstvo i APN se prepucavaju projekti POS-a stoje. Mislim da evo čak i zbog ovog malog dijela jedinica lokalne samouprave koji nastoje riješiti ovaj problem treba izmisliti novu mjeru, mjeru koja će biti u funkciji demografske obnove cijele zemlje, koja će biti u funkciji revitalizacije pasivnih krajeva u Hrvatskoj. Jer podsjećam imate, donesena je nova sistematizacija po razvijenosti jedinica lokalne samouprave, 50% je formalno nerazvijeno, u naravi znamo da je to i više. Hvala.

Tako idemo dalje. Gospodin Miro Bulj, pojedinačna rasprava. Hvala lijepo predsjedavajući. Evo još jednom ću iskazati svoje nezadovoljstvo kao zastupnik zbog toga što o ovako bitnoj temi i o svim bitnim temama nikako da dođe pred nas saborske zastupnike nadležni ministar gospodin Štromar i jer ovdje ima dosta nejasnoća i upita međutim njegovo je pravo omalovažavati Parlament jer niti jednom doći, bilo koja zakonska inicijativa govori sve u odnosu prema Saboru. Mi danas govorimo o Prijedlogu zakona o Izmjenama i dopunama tj. Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji, koji donosi povećanje prodajne cijene stana i povećane najveće prodajne cijene građevinskog zemljišta te predlažem osobno i razmišljao sam, prateći sve ovo što ću navesti da se od ovih izmjena odustane bez provedbe, jer je bez detalje procjene socijalnih učinaka, demografskih učinaka. Jer mi moramo reći da je neosporno da je ovaj Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji od 2001. godine do danas, da je izgrađeno više od 8 tisuća stanova u 75 jedinica lokalnih samouprava. Da je, te investicije koje su pokrenute u POS-ovoj izgradnji je 4 milijarde i 100 milijuna kuna što je znači jedan veliki dio i bitan iskorak. Međutim, da bi, ovo trebamo sagledati i gospodarske učinke, socijalne učinke jer je ovo antidemografska mjera. Mi moramo znati da ovdje nemamo mi u nikakvome prijedlogu demografskih učinaka, nemamo ono što treba biti i ono što je kolega državni tajnik nadležan prije nekoliko dana i kazao da je ovo jedan folklor bez strategije i vizije jer moramo kazati, ja ću pripomenuti i ono što je kolega Panenić prije nekoliko trenutaka rekao da jednostavno hrvatsko selo je prazno a poglavito nerazvijeni krajevi. Tako da te nekretnine koje nasljedno dobivaju mlađi nasljednici jednostavno im postaje teret, jednostavno brojne ostanu ili donirane lokalnim samoupravama. Tako da ovim zakonom bi trebalo ići prema demografskim mjerama poglavito prema nerazvijenim ali odnos je takav da jednostavno mi evo 2 godine obećan Zakon od nadležnog Ministarstva regionalnog razvoja o brdsko-planinskim područjima da ga još nemamo, da Zakon o regionalnom razvoju brojne općine i gradovi kao što je Drniš i slični jednostavno doslovno nemamo više stanovnika, gdje doslovno mladi ljudi odlaze u sve većem broju.

Prema tome ovaj zakon zaista je, jedino što je napravio, povećanje cijene. Naravno da ovdje lokalna samouprava i regionalna samouprava i država zajednički mogu rješavati ovaj problem ali vjerujte mi da u Dalmatinskoj zagori ima više praznih sela nego pa mislim, doslovno prazan prostor, spaljena zemlja. Znači mi moramo promijeniti ovu politiku da se ta ognjišta ožive, da se čuje plač djece na tim područjima, jednostavno na ovaj način i dalje potičemo ako nemamo socijalnu komponentu, ako nemamo demografsku komponentnu, ako ne gledamo regionalni razvoj, nerazvijene krajeve, onda je ovaj zakon zaista antidemografski a svi se pozivamo na demografiju i na ta područja koja su prazna i zaista svi elementi i činjenice o tome govore. Pa tako trenutačno, evo ja ću pročitati točno, trenutačna ukupna, po ovome važećem zakonu koji je prošle godine donesen, trenutačna ukupna maksimalna cijena je 1.125,66 eura po metru kvadratnom korisne površine stana a ovim izmjenama će ukupna maksimalna cijena iznositi do 1206 eura površine stana po metru kvadratnom, što znači da će po metru kvadratnom poskupljenje biti 80,34 eura po metru kvadratnom.

Hvala lijepa. Imate dvije replika, prva replika gospodin Kirin. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani predstavnici ministarstva. Uvaženi zastupniče Bulj, društveno poticajno stanogradnja odnosno POS, provodi se izgradnja stanova koji se prodaju uz obročnu otplatu pod uvjetima koji su povoljniji nego tržišni uvjeti u pogledu kamata i u pogledu rokova otplate. Prvenstvo na kupnju stanova imaju građani koji prvi puta stječu stan u vlasništvu i to za potrebe stanovanja. Dakle, treba ubrojiti u cijenu stana zemljište, sve dozvole što ste stalno spominjali, materijal, troškove, radne snage.

Odgovor, gospodin Bulj. Hvala lijepa kolega na replici.

Ova izmjena za povećanje cijene za 80 eura po metru kvadratnom. Ovo je poticana stanogradnja. Međutim, ovdje nema socijalne komponente koja je vrlo bitna za demografsku obnovu u području gdje su ljudi slabijeg imovinskog stanja i zbog toga odlaze. Nema radnih mjesta. To su vam područja Dalmatinske zagore, Like, Gorskog Kotara, vašeg ... [[Govornik se ne razumije]] gdje vi živite, Slavonije, Zagorja. Znači ovaj Zakon je samo i kolege iz HDZ-a u ime kluba i svi kolege koji su govorili poslije se slažu da ovim Zakonom u prvome čitanje, ali ovdje jednostavno nema promjena, nemamo statističkih pokazatelja. Ovaj Zakon ne može biti kao 2001. I on je imao svoje učinke u slijedećim godinama određene.

I smatram da ovdje mi nemamo uopće pokazatelja koji je cilj izmjene ovoga Zakona i zbog toga bi bilo dobro da se povuče, a i nema ministra da ozbiljno porazgovaramo i da se ovaj Zakon doradi, a ne da bude samo folklor kao što je gospodin Strmota rekao. Gospodin Panenić, izvolite. Cijenjeni kolega Bulj, ja razumijem vašu frustriranost i nezadovoljstvo sa povećanje cijene koja će biti za mlade obitelji, a razumijem i situaciju i kao kad roditelj razmišljate prvenstveno o svom djetetu, na kraju čemu izgleda, i ja i vi kao roditelj biti sretni ako nam dijete bude u najbližem velikom gradu. Ali, kad pogledam vaš najbliži veliki grad Split, gdje divljaju cijene nekretnina i gdje rastu. Treba povećati. Pa onda kada želite pomoći svom djetetu da, pošto ne možete mu pomoći da ima posao, ostanak tamo gdje živi, da jednostavno pomognete da se negdje dalje stambeno sredi, pa naravno da vas opterećuje. I mene bi opterećivalo isto tako jer kupnja nekretnine je uvijek nešto gdje u našim uvjetima očekuje se pomoć roditelja, obitelji da se uspije riješiti taj problem. Naravno da onda dolazimo i u ovakve probleme koje definitivno da nas opterećuju. Stoga je zapravo i ključno pitanje koje se postavlja što mi želimo postići? I opet se vraćam na ono što sam i kolegi Pernaru, da li mi pomažemo toj djeci da ostanu tamo gdje nekretnine već postoje, da li mi pomažemo da oni steknu zaposlenje ili zapravo je ovo još jedno opterećenje onima koji mogu samo reći idem vam pomoći tamo gdje tražite svoju budućnost jer izgleda da budućnosti nema ni u Sinju, nema ni u Vukovaru, nema ni u brojnim drugim mjestima. Kolega Paneniću, jednostavno i ovaj Zakon, izmjena ovoga Zakona je dalje raseljavanje u velike sredine i naravno da je velik interes mladih ljudi da žive u Splitu, u Zagrebu i naravno da je velika potražnja i da će divljati cijene. Umjesto da ovaj Zakon baš zaleđe, evo govorim o Dalmatinskoj zagori, još jednom od rijeke Krke do Neretve, u odnosu na 2011. 26 tisuća stanovnika je manje po popisu. Znači, i ovaj Zakon je antidemografski.

I to je vidljivo iz raspravle klubova gdje i kolege iz HDZ-a upozoravaju na nejasnoću i na statističke pokazatelje gdje nisu evidentni i nemamo socijalne mjere. Mi ovim Zakonom jedino što povećavamo cijenu i on prati taj trend odseljavanja u veće sredine. Ja živim na selu i tu ću ostati. Šaljem poruku da je puno kvalitetniji život na selu u zaleđu, nego u samim središtima. Zbog toga trebamo ljude pozivati da se vrate na selo. I to je sad činjenica i evidentno i u poljoprivrednom smislu i u svemu što gledamo, znači i što pratimo sve trendove, jednostavno je uništavanje sela.

Izvolite. Ma potreba se pojavila da se uključim u ime predlagača, zato što rasprava ide od nekih zastupnika u potpuno krivom smjeru. Malo da se probamo koncentrirati, malo da pokušam ja doprinijet ovoj raspravi na način od onog tko je pisao, koji predlaže ovaj Zakon. Dakle, Zakon o društveno poticanoj stanogradnji, kao što mu ime govori – potiče stanogradnju. I to i radi cijelo vrijeme od 2001. godine. Trenutno je u izgradnji 350 stanova sa projektima od 950 stanova koji slijede. Znači, prvo nije istina da poticana stanogradnja zamire, da ne funkcionira, da ne ide, da nema interesa. Druga stvar, Zakon je pisan na način da aktivno sudjeluje lokalna uprava. Dakle, da aktivno sudjeluje lokalna uprava. Tamo gdje ima podataka, tamo gdje lokalna uprava želi da se gradi poticajna stanogradnja, tamo APN ide graditi stanove. Dakle, ne može se graditi stanove na nepoznato, mora postojati jasno iskazana potreba. Što se tiče demokratskih utjecaja, što se tiče demografskih utjecaja, naravno da ih ima, samo ih treba prepoznati kroz sve mogućnosti koje ovaj Zakon pruža. Maksimalna cijena, da, maksimalna jer ona vrijedi za cijelu RH, za Split, Zagreb i Dubrovnik, ali to je maksimalna dopuštena cijena. Koliko lokalna uprava sudjeluje, koliko su na tržištu nekretnina te lokalne uprave niže cijene nekretnina toliko je i niža cijena ukupnog stana. To je neprofitno poslovanje, a ne može poslovati niti sa minusom. Dakle, bitno je imati nekoliko osnovnih činjenica u vidu kada se govori o Zakonu o društveno poticajnoj stanogradnji. Što se tiče posebno ovih izmjena i dopuna, one se upravo odnose na poticanje demografske strukture. Ne može biti bolje, to sam odgovorio i u replici. Ne može biti bolje ako idemo u smjeru da za beznačajnu naknadu se kani javnim službama i deficitarnim zanimanjima pomoći da ostanu u sredinama, ali opet onima koji iskažu te potrebe. Ne može država centralno to raditi. Uvijek moraju potrebe dolaziti lokalno sa terena. Grad Metković gradi koliko sto i nešto stanova zato što je to iskazao grad potrebe, ne zato što je država, što je ministarstvo iskazivalo te potrebe. Imamo dvije replike. Prvo gospođa Komparić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa ja bih ispravila jednu vašu rečenicu koja je, ste rekli odmah uvodno a to je da poticajna stanogradnja nije stala. Prema informacijama koje ja imam, a imam dobre informacije od jeseni prošle godine, dakle državni poticaji se ne isplaćuju. A državni poticaji se ne isplaćuju iz razloga što Ministarstvo financija i APN se ne mogu dogovoriti tko to treba raditi. Dakle ni ovim zakonom vi to niste riješili. I samo mene zanima kada će početi isplaćivanje državnih poticaja? Ja imam konkretan podatak. Grad Rijeka čeka, odnosno u gradu Rijeci APOS čeka, dakle sa 2 natječaja jer se vi u državi ne možete dogovoriti.

Hvala lijepo na konkretnom pitanju. Dakle rješavamo problem, ali to nije problem koji se može riješiti preko noći.

Gospodin Bulj, izvolite. Da, ja sam dapače i rekao brojku od 2001. da je ovaj zakon imao značajne učinke. I ne možete fiskalne kapacitete financijske primjera Drniša koji je proglašen razvijenim, a nemamo stanovnika za 70% manje nego prije Domovinskog rata, ne možete to područje promatrati kroz isti zakon, na isti način. A ako potičemo nešto, vi kažete prema potrebama ljudi, znači strukovnih, deficitarnih zanimanja. Pa kako će biti na primjer evo Općinski sud u Sinju gasi, 60, 70 ljudi je tu radilo. Ide u Split. Naravno da ti ljudi će tražiti sad stan u Splitu nije to i tako brojne institucije.

Vrime se prominilo od 2001. i tih godina kada je bila stanogradnja. Prema tome, nemamo demografskih mjera ovdje, nemamo socijalnih mjera, a to su trenutno dvije najbitnije stvari. Osim šta ste digli cijenu prateći trend onoga što se događa u razvijenim dijelovima RH, u većim gradovima kao što je Split, Zagreb, Rijeka, Osijek di su veći gradovi i gdje je veći interes kupnje nekretnina.

I dalje se ne razumijemo. Dakle što može ovaj zakon još predložiti? Rekao sam, idemo ka tome da uz minimalnu naknadu čak možda ako se u Vladi dogovorimo i besplatno dajemo stanove na korištenje u deficitarnim zanimanjima u krajevima sa slabijim indeksom razvijenosti. Da li je to Drniš, da li je to Cetinska krajina? Trebaju se samo javiti. Taj mali napor treba napravit lokalna uprava, ništa više. Zakon daje okvir u suradnji sa lokalnom upravom. Hvala lijepa. I sad je na redu gospodin Branko Bačić kao pojedinačna rasprava, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom. Pa već evo cijelo jutro raspravljamo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji i koliko vidim brojni zastupnici kroz ovaj zakon pokušavaju riješiti sve ili bi pokušali svesti brigu za demografsku obnovu Hrvatske kroz jedan Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji što jednostavno nije moguće i ne želi se vidjeti niz drugih mjera koje Vlada Republike Hrvatske provodi kad je u pitanju demografska obnova, a posebno se ne vodi računa da postoje drugi zakoni koji rješavaju stambenu problematiku u Hrvatskoj. Dakle ja podržavam ovaj projekt koji je započeo prije 17 godina jer mislim da je postigao efekt, a to je da se zadrži cijena stanova koja govori o socijalnom pristupu i socijalnoj komponenti s jedne strane i druge strane govori o povoljnijim kreditnim uvjetima u odnosu na komercijalne kredite. I u tom dijelu podržavam POS, ali prije nego što još nešto kažem o POS-u želim reći da postoje i druge mjere. Dakle postoji od 2011. Zakon o državnom jamstvu i subvencioniranju stambenih kredita koji je i prošle godine nešto izmijenjen, više nije bilo državnog jamstva ali su date neke nove poboljšice. U kom kontekstu bi posebno, evo nema gospodina Bulja niti svih onih koji govore o brizi države da sa povoljnim sredstvima subvencionira rekao bih i stanogradnju tamo gdje nema velikih više stambenih cjelina, pa se u tom zakonu što se propustilo istaknuti sufinancira mogućnost izgradnje obiteljskih kuća. Dakle to je vrlo važno jer teško je za očekivati da u nekim malim jedinicama lokalne samouprave da se pristupi gradnji više stambenih cjelina i iz razloga što je tradicija i način življenja u tim malim mjestima takova da građani tih prostora više vole financirati obnove ili gradnje potpuno novih malih obiteljskih kuća i za to postoje iznimno povoljni uvjeti koji su u Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita. I treća stvar koja se ne spominje, a koja je po meni fenomenalna i u vrijeme vlade SDP-a je tadašnje Ministarstvo financija koje inače brine o Zakonu o stambenim štedionicama, što po meni nije dobro, to bi trebalo vratiti ovom ministarstvu, bilo bi dobro da se nastavi sa subvencioniranjem stambene štednje. Jer stambena štednja u kombinaciji sa ovim zakonom omogućava itekako, itekako povoljne kredite za ishođenje i rješavanje stambenog pitanja. Nema niti jednog projekta u Hrvatskoj, a ja mislim i u Srednjoj Europi, posebno u ovim državama Austrije, Češke itd., gdje je jedna mjera polučila uspjeh kao što su to projekt stambenih štedionica koje smo na određeni način 2012., 2013. godine rekao bih prilično uzeli smanjili državne subvencije čime se nije doprinijelo tom jednom vidu stambene štednje i kroz stambenu štednju preko stambenih štedionica graditi stanove. Sada kada se vraćam na ovaj Zakon o poticajnoj stanogradnji onda se ne slažem da nema ovdje analitičkih podataka.

Dakle kada vi to izračunate to je po svakom stanu 135 tisuća kuna. E sada od 17 godina 8 tisuća, to je negdje oko 500, 600 stanova godišnje se gradi na temelju POS-a, to je vrlo veliki broj stanova za što je potreban i angažman s jedne strane države odnosno njene za to nadležne agencije i potreban je angažman jedinice lokalne samouprave, a jasno sve to zajedno ide preko komercijalne banke. Zato kada smo razmišljali o poticanju stanogradnje u Hrvatskoj prišli smo drugom zakonu koji je sada i ova Vlada nastavila, to je Zakon o subvencioniranju stambenih kredita u kojima su i one privatne obiteljske kuće koje sam maloprije spomenuo, ali koji po meni brže rješava problem stanogradnje u Hrvatskoj odnosno rješavanja stambenog pitanja. Zašto? Zato što je u tom zakonu kada vidite broj prodanih stanova i uložena sredstva države onda je u tom zakonu gdje nema potrebe angažiranja odnosno vrlo mali angažman APN-a u odnosu na ovaj zakon, nema angažmana jedinice lokalne samouprave, nema getoiziranja jer POS htjeli mi to ili htjeli ne priznat ipak na određeni način vrši jedno getoiziranje gdje pojedini budući kupac tog stana možda nije zadovoljan lokacijom i ne može birati nego je jednostavno usmjeren tamo gdje jedinica lokalne samouprave određuje da se gradi taj stan u POS-u. U ovom Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita kupac sam bira lokaciju, nema angažmana jedinica lokalne samouprave, a po stanu, po jedinici je manja subvencija. Dakle do sada iskustvo koje pokazuje negdje oko 4 tisuće prodanih stanova u tom sustavu je otprilike po stanu država izdvojila 100 tisuća kuna, ovdje 135 tisuća kuna bez angažmana sredstava jedinice lokalne samouprave.

To je ova mjera dakle poticanje stanogradnje koja je dobra i koju treba nastaviti, pogotovo tamo gdje jedinica lokalne samouprave iskaže svoj interes, dakle treba nastaviti. Treba nastaviti sa Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita, to je sjajan zakon treba nastaviti s njime. On vidjeli ste polučuje iznimno veliki uspjeh i time treba nastaviti, čak po meni i povećati sredstva u njemu. I treća mjera koja je po meni također vrlo važna jasno da u tom zakonu ne smijemo nikako zaboraviti upravo zbog tih ruralnih područja Hrvatske i omogućavanje subvencioniranja obiteljskih kuća za sve one građane RH koji su za to zainteresirani i treća mjera mora biti subvencioniranje stambene štednje. Dakle niti jedan od ta tri zakona ne treba gledati odvojeno, treba ih gledati zajedno i država u tom smislu treba rješavati stambenu politiku ta tri zakona. I pri tome četvrti to je naći načina kroz najam stanova, pogotovo ukoliko primjerice kako to i znamo ima veliki broj stanova u vlasništvu RH koji možda neće ići na prodaju da se onim građanima koji ne mogu ući u kreditne linije jer nisu možda zaposleni na određeno vrijeme jer niti možda niti ne žele, ali da se i kroz najam definira onda mogućnost rješavanja stambenog pitanja dijela građana RH. Prema tome, podržavam ovaj zakon, on je nastavak provedbe politike poticanja stanogradnje u Hrvatskoj. Treba maksimalno jasno poticati jedinice lokalne samouprave koji za to imaju kapaciteta i mogućnosti da u taj zakon, da uđu u realizaciju poticajne stanogradnje.

Kolega Bačić, ja se s vama slažem da treba poticati da se dakle jedinice lokalne samouprave koje za to imaju kapacitete, gdje ima interesa da grade po sistemu POS-a. Ali s obzirom da ste i predsjednik vladajućeg kluba ja ću ponoviti ono što sam rekla državnom tajniku tako da dakle utječete da se to riješi. Dakle od jeseni 2017. godine nema isplate, poticaja za POS zato što se u državi dvije institucije, ministarstvo i APN ne mogu dogovoriti tko će to raditi. Dakle stoje natječaji u jedinicama lokalne samouprave koji ne mogu ići van, ima interesa, građani čekaju iz razloga što nam se dvije institucije ne mogu dogovoriti. To je jedna moja primjedba i apel da vi kao predsjednik, kao kluba vladajućih apelirate na resornog ministra. Drugo, dakle za ovaj zakon koji se nalazi pred nama predviđa posebni program za zbrinjavanje državnih i javnih službenika. Imamo potrebe iz jedinica lokalne samouprave da se po istom modelu omogući i da to čine jedinice lokalne samouprave za svoje službenike. Dakle da nema razlike između službenika koji je državni službenik i onog koji je na razini jedinice lokalne samouprave. Evo ja vas molim da iskoristite svoj utjecaj i da utječete dakle na resornog ministra da ovo uđe u zakon. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo već vam je državni tajnik odgovorio da se rješava pitanje zaostalih isplata državnih poticaja u projektu POS-a. Ne vidim zašto bi to trebao biti problem, ja nisam ni upoznat s time, ali sad baš kada ste to istaknuli mogu i sa jednim i sa drugim ministrom vidjeti ali pored ovdje državnog tajnika ne vjerujem da je potrebno dodatnog angažmana. Slažem se sa vama, ovaj drugi dio koji ste spomenuli, iako evo ja sam bio načelnik jedinice lokalne samouprave i 2002. godine krenuo sam u POS i na mom području kada je građen POS upravo je jedan od tih stanova koji smo radili za građane koji su bili zainteresirani bio je ostao u vlasništvu jedinice lokalne samouprave i dan je na korištenje liječniku koji je tada bio u tom domu zdravlja.

Iako govorim vam, ja ne vidim razloga i sada kada jedinica lokalne samouprave ne ide u taj projekt da dio se, da određeni broj stanova ne osigura i umjesto što će to plaćati krajnji korisnik stana te obveze ne podmire jedinice lokalne samouprave i na taj način zadrži u svom vlasništvu i onda može s njima raspolagati kada god to želi.

Jedan je potaknuti stambenu izgradnju, dakle potaknuti taj građevinski sektor i s druge strane da se omogući prije svega mladim obiteljima da lakše dođu do stana. I sjećam se svoje rasprave još od tada i sve ove godine a to je da kroz ovaj POS i kroz poticajno stambeno kreditiranje se mora izjednačiti obiteljske kuće, obiteljska kuća. Jer mi smo danas suočeni svim, sa problemom da mladi ljudi napuštaju prije svega ruralna područja gdje su obiteljske kuće. Dođeš u bilo koji grad u Hrvatskoj, ne računam Zagreb, Osijek i Rijeku pa ćete vidjeti koliko na glavnim ulicama se prodaje obiteljskih kuća. Dakle, to je nešto što naprosto treba biti uz ovo sve skupa, fokus ako želimo pomoći mladim obiteljima. Jer definitivno bez obzira šta tko govori o POS-u tamo gdje se našao interes jedinica lokalne samouprave ne lokalne uprave i države tamo su se postigli dobri rezultati. Jedinica lokalne samouprave je prepoznala problem, to je sa sredstvima sa kojima raspolaže država, jedinica lokalne samouprave raspolaže sa zemljištem, to zemljište je opremljeno sa infrastrukturom i dakle projekti idu. Međutim, ono što je vrlo bitno kod dobivanja kredita pod istim uvjetima ako mladi bračni par želi proširiti, nadograditi obiteljsku kuću da ima isti tretman što se tiče i komunalnog doprinosa i što se tiče kredita. A što se tiče poticajne stambene štednje, ja kao ministar financija imam tu jednu drugu priču, mnogi su nažalost koji su imali itekako debeli novčanik štedjeli isključivo zbog toga da bi dobili dobru kamatu, ništa drugo. Kolega Šuker, slažem se, to sam i govorio što se tiče obiteljskih kuća, to, one moraju imati status i biti izjednačenje u pristupu subvencijama i povoljnim kreditima kao što su to i stanovi.

Dakle, bilo je slučajeva kad gradnja u POS-u nije bila na razini potrebne kvalitete gradnje stambenih kuća i tu je bilo problema na niz lokacija u Hrvatskoj, da ih sada ne nabrajam, to ću možda kasnije budemo razgovarali o novom zakonu koji slijedi, o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova. Ja u tom zakonu vidim i veću ulogu ovoga zakona, to ću kasnije o tome reći a što se tiče stambene štednje, ja znam vaš pristup i pristup ministra financija i u pravu ste da je stambena štednja značila ustvari štednju radi povećanja svog iznosa na žiro računu a ne zbog ulaganja u stanove, bilo opremu, bilo gradnju stanova zbog čega je namijenjena pa sam tvrdio, to vi znate dobro, i vi ste u tom sudjelovali, da je bilo potrebno napraviti kontrolne mehanizme da se takav način štednje na određeni način apsolutno obeshrabri, da ne kažem sankcionira.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo u svojoj raspravi željela bi se osvrnuti na ono što se je tijekom cijelog dopodneva u više rasprava protezalo kako ovaj zakon nije socijalan.

Ono što bi htjela reći, ovaj zakon u sebi ima zastupljen socijalni element a također ono što želim naglasiti je da je ustvari društveno poticajna stanogradnja prije svega mjera gdje se koriste javna sredstva, oplemenjuju se državna sredstva sa sredstvima ili sa ulogom u zemljištu i komunalnoj opremi od strane jedinica lokalne samouprave kako bi se izgradili stambeni objekti koji će se pod povoljnijim uvjetima od onih koji su na tržištu i što se tiče cijene stanova i što se tiče kreditiranja, moći otkupiti od strane naših građana, prije svega mladih obitelji kako bi one na taj način došle u posjed vlastitog stana ali se također i omogućuje najam takvih stanova. U dosadašnjoj provedbi POS-a vidljivo je da su građani a pogotovo mlade obitelji, bile zainteresirane za rješavanje svog stambenog pitanja upravo putem ovog programa i da je pogotovo u Zagrebu i drugim velikim gradovima bilo velikog interesa za stanove izgrađene putem POS-a. Smatram da je uz sve ove navede izmjene u ovom prijedlogu zakona od kojih je jedan dio tehničke naravi, ali drugi dio je sadržajne naravi, smatram da je vrlo važna izmjena ona koja se tiče mogućnosti najma stanova od strane javnih službenika i namještenika što do sada nije bio slučaj. Upravo ta mjera je dobra jer smo svi mi svjesni situacije koje imamo na područjima koja su prije svega slabije nastanjena i što se tiče osiguranja liječnika i što se tiče osiguranja nastavničkog kadra, gdje je ustvari puno puta problem i u pravo rješavanje stambenog pitanja ljudi koji bi trebali doći raditi na tom području i smatram da će se na ovaj način ipak tim ljudima omogućiti da dođu, rade na tim područjima ako ne sa svojim obiteljima, a onda da, dođu i da tijekom radnog djela tjedna, imaju osigurani stambeni smještaj. Smatram isto tako da je važna novina koja se uvodi ovim zakonom, uvođenje obveze za one neprofitne pravne osobe koje osniva jedinica lokalne odnosno područne samouprave, da osnuju rezervni fond iz kojeg sredstava bi se trebala omogućiti i osigurati izgradnja do potpuno, završne faze i to u onim slučajevima ako pojedini sudionici u izgradnji nisu izvršili svoj dio obveze pa na taj način nisu osigurana sva potrebna sredstva za dovršetak stambene zgrade. To svakako je dobro jer osigurava završetak stambene izgradnje namjeravanog objekta u zadanom roku a isto tako i da se u tim rokovima objekat stavi i u funkciju što naravno doprinosi i sigurnosti onih koji trebaju ući u te stanove da će u planiranom roku useliti.

Prvi je onaj koji definira naprosto zakonsku promjenu s kojom se RH obvezala da u trenutku ulaska u EU više nema 5% na građevinsko zemljište nego je 25%, dakle plaća se PDV kao i na sve drugo i onda je bilo potrebno zbog toga dignuti limitiranu cijenu. Međutim, ono što ovaj Zakon po meni, samo otvara prostor, a to su ti, ja ću ih reći onako u stvari kao što jesu. To su ti kadrovski stanovi. Dakle, ponuditi određenom profilu stručnjaka, koji rade u javnim službama mogućnost da dođu do rješavanja stambenog pitanja na ovaj način. To je, dakle, proširenje onoga što je u stvari bila namjena POS-a. Mladim ljudima koji imaju dugi kreditni period ispred sebe i potaknu stanogradnju, u trenutku kad je u RH dolazilo do erupcije kredita, budimo iskreni. Tada u RH su se lagano otvarali prostori i mogućnost za kreditiranje i trebalo ne naprosto pokrenut s jedne strane, gospodarsku djelatnost zbog, a ništa to ne može tako generirati gospodarski rast kao građevina i s druge strane, potaknuti mlade ljude da na takav način dođu do rješavanja stambenog pitanja. Slijedeća faza je bila uključivanje, iako je to bila silna muka da se to napravi, uključivanje mogućnosti za dobivanje kredita za isti način za nadogradnju obiteljskih kuća. I ovo je sad treći proces jer definitivno mi u RH iz svih segmenata javne službe ostajemo bez stručnjaka i jedan od razloga je taj, ali isto tako treba jedinicama lokalne samouprave omogućiti da određene kadrove koje želi zadržati, koje dovući na

Da, pa zato sam rekla da smatram da je to jedna od bitnijih novina u ovom Prijedlogu izmjena zakona. Evo, ja sam dijete nastavnika koji su selili iz jedne područne škole u drugu, nekad davno prije 50-ak godina i znam što to znači. Dakle, mi danas imamo zaista tu veliki problem da na područnim školama u manjim selima teško je naći kadar koji će doći tamo i raditi. A za jednog mladog čovjeka, pogotovo nekog tko nema obitelj, to i ne bi bio takav problem ako mu osiguramo stambeni smještaj barem za onaj dio tjedna koji je radni tjedan.

Čini mi se da polako dolazimo do konsenzusa što se tiče širenja ... [[Govornik se ne razumije]] jedinica lokalne samouprave i to mi je baš drago. Znači, prepoznali problem i slažemo se da ga treba riješiti. Što se tiče onog drugo dijela kojeg ja sad ovdje ponavljam već treći put, evo s obzirom da sam razumjela da neki nisu upoznati sa situacijom koja trenutno vlada na terenu, dakle, desila vam se situacija da je varaždinska agencija ... [[Govornik se ne razumije]] nije završila neke stanove. Ostala je dužna novce i u tom trenutku je Ministarstvo izvršilo nadzor u APN-u. Nakon tog nadzora, oni su zapravo donijeli rješenje, proračunski nadzor, OK. Dakle, donijeli su rješenje da APN ni po jednoj osnovi ne može isplaćivati sredstva u agencije u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Dakle, ono što sam ja rekla ovdje državnom tajniku je bilo, apel pod hitno nađimo rješenje hoće li to biti propis koji će APN-u dati sve potrebne dozvole ili će to vršiti sada ministarstvo – potpuno svejedno. Ali neprihvatljivo je da trenutno stoje natječaji od jeseni prošle godine i da mi ne možemo pronaći rješenje. Evo, to je bio moj apel. Pa evo, poštovana kolegice, razumijem problem o kojem govorite i o kojem ste već u trećem navratu naglasili, ali mislim da se državni tajnik u pogledu toga očitovao. To je jedan pojedinačni konkretan problem i ja vjerujem da će on u skoro vrije biti riješen. Ono o čemu sam ja govorila isto tako, da smatram da je pozitivno što se ovim Prijedlogom zakona uvodi obveza za neprofitne pravne osobe koje će kao investitori sudjelovati u POS-u, da osiguraju iz sredstava jedinica lokalne samouprave taj rezervni fond iz kojeg će onda biti moguće u izuzetnim situacijama koje se mogu dogoditi osigurati u stvari, završetak financiranja završetaka u rokovima tih stambenih zgrada. Izvolite. Pa evo da ja nešto kažem o prijedlogu ovog Zakona. Mislim da smo više-manje svi zaključili da su izmjene dobre i da idu u pozitivnom smjeru. Često smo ovdje u nekom bivšem mandatu slušali da je ovo uvijek neka nova mogućnost, bilo koji prijedlog zakona, tako da i ja isto ovo doživljavam kao još jednu od mogućnosti da bi se moglo zbrinuti mlade obitelji, one koji nemaju prvu nekretninu, svoj stan, da bi utjecali na neki način demografski da se poboljšavaju te situacije, posebno u RH. Što ja ovdje vidim kao problem? Činjenica jest da jeftiniji stan, jeftiniji kredit u odnosu na tržište izgleda kao proizvod koji nije baš najbolji u smislu tržišta tj. onih koji su zainteresirani da nešto rade komercijalno tj. da ono što prodaju bude njima isplativije. I sad sigurno da je ovo jedna konkurencija upravo mnogima koji se bave stanogradnjom u privatnom sektoru i naravno da tu očito uvijek ima određenih trvljenja ili različitih tumačenja interesa. Vidjeli smo i čuli smo od kolege Bačića još mnoge druge. I sami smo prošle godine sudjelovali u raspravi o subvencioniranju stambenim kreditima što u svim onim koracima, kroz ovaj Zakon možemo još prepoznati kao nepoznanicu ili nešto što možda stvara problem. Znači, svi znamo na koji način se pokreće program POS-a od strane lokalne samouprave. Ja recimo, dolazim iz ruralnog prostora, kao načelnik općine ne mogu točno prepoznati baš što je najveća ili najmanja razina zainteresiranosti da bi se proveo program POS-a. Hoćemo li sa 3 stana ili jednom malom zgradom zadovoljiti potrebu, hoćemo li sa 2 ili to mora biti 20 ili 30 stanova? Možda bi bilo dobro da te stvari budu ipak na neki način propisane da se i sami načelnici od kojih najviše možda i ovisi, i gradonačelnici, sam program. Jer ako nisu zainteresirani, od tog programa sigurno nema ništa. Oni su ti koji na neki način pokreću cijelu situaciju gledajući situaciju na terenu koju imaju. Prva anketa može biti na neki način demotivirajuća i odmah se odustaje od cijele te priče. Možda nije problem samo u vlasništvu zemljišta kojeg imamo ili nemamo, uglavnom općine imaju određenu razinu ili količinu zemljišta, pitanje je i meni možda nejasno da mi možda kažete, znači što je sa zemljištem u vlasništvu države, da li je ono moguće se uključiti s obzirom da imamo paralelnu i raspravu o Zakonu o državnoj imovini i načinu raspolaganja državnom imovinom, da li tu postoje momenti kojim možemo doprinijeti da je ovaj zakon ali i onaj drugi doprinosi da se ovaj program razvija i dalje i bolje i jednostavnije i jeftinije možda, i da tu pokušamo motivirati možda načelnike, gradonačelnike, posebno na ruralnim prostorima, vidimo po statistikama da su uglavnom zainteresirane već urbanije sredine jer jednostavno imaju i više stanovnika i više potreba za stambeno zbrinjavanje i da vidimo da li kroz te korake možemo još negdje nešto možda bolje propisati da bi svima bilo jasnije jer kažem, bez inicijative s terena program jednostavno ne postoji. Dok ovaj drugi program subvencioniranja stambenih kredita ovisi o pojedincu koji želi, znači njemu je država dala sada na mogućnost da to riješi ili kroz obnovu urušene zgrade ili kroz kupnju stana ili kroz kupnju kuće ili što god njemu trebalo, onda će njemu dati toliko i ona će na neki način proći jeftinije nego da išao na klasično komercijalno zbrinjavanje, tj. stambeno zbrinjavanje. Mislim da u tim nekim koracima mislim da je više-manje sve razrađeno, vi ste državni tajniče bili direktor APN-a, vidimo da u ovih nekoliko koraka od ankete pa do tog pravnog interesa pa onda osiguravanja zemljišta, liste prvenstva itd., svaki taj korak možda malo nas poremeti da vidimo šta možemo možda tu još poboljšati. Jer šta nam se desi recimo na listi prvenstva? Tu dolazi do sukoba. Ako je recimo broj stanova manji od zainteresiranih ili dolazi zašto je dobio on, zašto nisam dobio ja itd., jer kad se krene, kad su svi izanketirani, pojavljuju se dodatni zahtjevi koji se pojavljuju naknadno. Kažem, nekad i neinformiranost može negativno utjecati na cijelu percepciju priče o poticajnoj stanogradnji. Sve ostalo su na neki način normalni koraci od ugovaranja, prijenosa zemljišta i svega ostaloga tako da mislim da evo možda kao jedan poticaj, nekakvo obraćanje prema lokalnim samoupravama, ne znam da li se to i dalje radi redovito ili kažem još uvijek to sve ovisi o svakom čelniku lokalne samouprave, hoće li on to nešto ili neće, ali i njima je teško razaznati kada je to na neki način isplativo ući u takav program ako imate samo 3 ili 4 zainteresirana recimo u općini u kojoj živim a 1200 stanovnika pa ćete za to dati zemljište, pa ćete napraviti silnu proceduru što smo mi s time napravili. To je jedno pitanje koje vas ili potičete i idete u tom smjeru ili vas zaustavlja i kažete evo imamo tržište ili nekakav drugi model pa se obratite tamo. Imamo dvije replike, prva gospodin Šuker. Kolega Borić, vi ste otvorili nekoliko životnih pitanja na koje naprosto ovaj zakon treba dati odgovor iz razloga što u trenutku kad se krenulo sa POS-om i današnja situacija je nebo i zemlja, tada stambeni kredit bez 7, 8, 9% kamatne stope niste mogli dobiti ni u ludilu. Zato što je bilo vrijeme visokih kamatnih stopa, Hrvatska je imala takav status kakav je, danas je vrijeme povijesno niskih kamatnih stopa i danas su kamate na stambene kredite puno manje. Jedan je POS koji se odvija u urbanim sredinama i u onim manjim urbanim sredinama, vi ste dobro postavili pitanje kao čelnik jedne takve manje lokalne jedinice samouprave, kako i na koji način prepoznati što ustvari stvarno treba. A drugi je poticajno stambeno kreditiranje koji omogućava obnovu i proširenje obiteljskih kuća. I mislim da čak možda danas zbog nekih ovako politikantskih razloga u mnogim raspravama, mi to uopće nismo potencirali a mislim da je to upravo pitanje koje bez obzira što, i mi smo to ugradili b i c ja mislim, o mogućnosti kreditiranja proširenja ovih obiteljskih kuća, ali mislim da je to naprosto tema kad govorimo i o Slavoniji i o Banovini i o Kordunu i o Lici i o dalmatinskoj zagori koja nam se naprosto nameće kao nekakva normalna stvar jer čemu graditi zgradu od 5, 6 ili 10 stanova u kolektivnoj stambenoj zgradi a istovremeno imate 15 ili 20 praznih kuća koje se sa malo novaca obnoviti i koje mogu zadovoljiti pa čak i kvalitetnije stambene potrebe mladih ljudi koji su naučeni živjeti u individualnim stambenih objektima a ne u kolektivnim stambenim objektima gdje je taj tzv. kolektivni način stanovanja, gdje ima više stambenih jedinica. Kolega Šuker, pa činjenica jest da ovo najjeftiniji kredit 3% fiksne kamate, najduža ročnost 30 godina plus godina počeka i najjeftiniji kvadrat stambeni, to je sigurno, to uopće nije sporno. I vjerojatno bi na ruralnom prostoru bila zainteresirana za to, samo kažem, pitanje nam je informiranosti jer ćemo ako pogledamo vjerojatno i zahtjeve za ovih 100 kredita koji su subvencionirani, vidjeti ćete da su oni svi više-manje, opet iz urbanih sredina. Nisu oni svi dnevno na vjerojatno jesu možda ali pitanje je kažem, kad krenu, recimo u ruralnoj sredinu imate jednu ili ni jednu banku, imate mogućnost da dobijete taj kredit u jednoj ili ni jednoj poslovnici pa morate ići već u prvu sljedeću itd. pa se pojavljuje 10-tke drugih primjera neriješenog vlasništva i svega ostaloga. I naravno da mladi ljudi onda odustaju. Po meni, možda malo još više informiranosti, možda malo bolje ovaj, pripremljene informacije da se potaknu načelnici i gradonačelnici, da možda krenu u takve programe, ali da znaju oni sami što oni nose u smislu troška dobiti i koliki su to gabariti unutar kojih mi možemo na ne znam, području kažem svoje općine od 1000 stanovnika koliku zgradu napraviti, s obzirom da ja kad ću napraviti anketu ću dobiti možda 5 zainteresiranih, ne. Ali je pitanje, kolike se isplativosti onda pojavljuju u svemu tome, s obzirom da moramo dati … [[Govornik se ne razumije.]] zemljište, moramo osigurati određene priključke i sva ostala davanja i naravno, što onda na taj način dobiva? Evo, možda jedno objašnjenje vaše, pa da se i mi kažem, i bolje educiramo pa da znamo i mi što nam je bolje činiti u odnosu na programe koje imamo. Hvala poštovani predsjedavajući. Kolega Borić, pa ja se ne mogu složiti s vama u onom dijelu, kad kažete da je stvar dobre volje jedinice lokalne samouprave, odnosno čelnika. Vi i sami ste čelnik jedinice lokalne samouprave i znate koliko se općinama i gradovima stavilo na teret razno raznih novih propisa, pravila, sve ono što mi moramo brinuti. Moramo izdvajati, da vam ne govorim sve što moramo izdvajati. Ja mislim da svaki čelnik jedinice lokalne samouprave pogotovo u ruralnim dijelovima bi želio imati poticajnu stanogradnju, da zadrži mlade ljude na svom području. Jer mladi ljudi najviše odlaze zbog toga što nemaju posla i nemaju riješeno stambeno zbrinjavanje. Jasno da se i tu puno može napraviti ovaj vezano uz posao, da oni ostaju, ali kaj se tiče ove teme stambenog zbrinjavanja, mislim da svi zajedno možemo napraviti puno više. Prije svega ovo je program poticajnog stanogradnje i mislim da je jako dobar i ima jako jako puno zainteresiranih, prije svega treba jasno, za manje sredine više donijeti pravilnika i više novaca za manje sredine, a manje za veće gradove, jer nam je trend da i ovi mladi odlaze u gradove. Ako ne odlaze u inozemstvo, da odlaze u gradove. Ali, tu trebamo napraviti možda jednu zajedničku politiku, ali je moguće da možda država u tom poslu smanji PDV? Da li može država intervenirati na način da krediti ne budu krediti sa 3, 4 ili 5% kamata, nego da budu sa 1% A vi znate i sami, da fond za zaštitu okoliša ima za energetsku učinkovitost HBOR daje 1% mislim da 1 ili 1,5% kamata. Da li u tom smislu se može nešto napraviti kako bi se pomoglo jedinicama lokalne samouprave da o konkretnim stvarima ti stanovi budu jeftiniji a onda i dostupniji mladim obiteljima. Odgovor gospodin Borić. Hvala lijepo. Kolega Prelec evo slažemo se da u svim ovim koracima, možda postoji još neki moment gdje bi nešto moglo ići na korist građana i naravno da je tu na ministru, na državnom tajniku, na Vladi da prepoznaju te momente. Samo kažem, ja ipak mislim da ovo ovisi o čelnicima lokalne samouprave i njihove zainteresiranosti. Oni koji hoće jako gurati, naravno, ovisi, da, jer oni procijeniti šta mu piše u proračunu ili što će on skupiti da bi mogao nešto raditi, ali procjenjuje ukupne troškove cijelog tog programa, da bi u to ušao ili ne bi ušao, naravno. I na taj način, mislim da možda, sa možda boljim informacijama bi se potaknulo i neke, u ruralnim prostorima, da se upuste u takve programe, ako ćemo znati što nas čeka na kraju cijele te priče. Jer osobno smatram da i kao što ste vi rekli, da je ovo dobar program, 8000 stanova, 500 stanova godišnje, nije mali broj stanova, da bi se zbrinula onima kojima je to potrebno, od samaca, od obitelji s 2 članova, 4 članova itd. s određenim pravilima, ali kažem uz mnoge druge mjere, mislim da je ovo dobar put, da se djeluje na tome, da se omogući mladima, da ostaju na prostorima na kojima živi. Idemo dalje, gospodin Domagoj Mikulić, pojedinačna rasprava. Izvolite. Zahvaljujem se potpredsjedniče Sabora. Poštovani državni tajniče Uhlir, poštovane kolegice i kolege, pred nama je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji i same odredbe ovoga zakona pozitivne su i dobrodošle, kao primjerice jasnije definiranje etalonske cijene građenja, kao pokretanje programa, kojim se doprinosi zadržavanju i privlačenju deficitarnih zanimanja poglavito u ovim nedovoljno razvijenim područjima Hrvatske, što mu daje jednu malu ali demografsku i socijalnu notu. Cilj POS stanova je da našim građanima omogući rješavanje njihovih stambenog pitanja, po povoljnijim uvjetima, od onih koji su na tržištu, ali s obzirom na dosadašnja iskustva, trebamo se i postavlja se pitanje, bude li to uvijek tako. Iz Osijeka iz kojega i dolazim, gdje mladi upravo stambeno zbrinjavanje, nameću kao jedan od razloga zbog kojega iseljavaju, dogodilo se upravo suprotno. Naime, u sklopu društveno potencijalne stanogradnje, izgrađen je objekat u Vukovarskoj ulici danas se njega i spominjalo sa 38 stanova. Cijena kvadrata je bila nešto manja od 1100 eura, što definitivno nije bila cijena koja je niža od tržišne cijene … [[Govornik se ne razumije.]] na već upravo suprotno, bila je veća i dan danas možete na oglasnicima pronaći stanove koji su daleko ispod te cijene. Sve to je rezultiralo da su se u biti prodala samo 14 stanova, a ovi ostali su dati u najam, a taj isti najam je opet bio u najmanju ruku jednak najmu stanova koji se mogu pronaći u gradu Osijeku. I samim time doveli smo se do jedne apsurdne situacije ako ponovimo onaj osnovni cilj POS stanova a to je omogućavanje rješavanja stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih. Naravno da tu kritika ne ide u konačnici, u najvećem dijelu ministarstvu već ide i gradu Osijeku koji je izašao iz samog projekta i nije bio voljan ustupiti adekvatno zemljište što je automatski povećalo cijenu. Nije se htio ni odreći eventualno komunalnog dijela, komunalne naknade ili komunalnog doprinosa ili komunalno prirediti sami teren za izgradnju što bi uvelike i snizilo tu cijenu i ispunilo bi što i POS stanovi imaju za cilj da cijena bude daleko niža od one tržišne. Upravo zato smatram da se treba još više proraditi na tom partnerskom odnosu između ministarstva i jedinicama lokalne samouprave. Trebalo bi se poticati njihovo aktivnije sudjelovanje, u osiguravanje povoljnijeg stambenog rješenja za sugrađane upravo kroz znači davanje ili dodjelu zemljišta i oslobođenje komunalnih doprinosa, smanjenje naknada jer siguran sam da je njima u cilju da građani ne odseljavaju poglavito iz naše Slavonije.

Baš ste i sami rekli suštinu onoga o čemu sam ja govorio i zbog čega mi nećemo podržati promjene izmjena ovoga zakona.

Idemo dalje sa raspravama, gospodin Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kada govorimo o ovom zakonu moramo pogledati u biti šta je to bilo nekada zamišljeno da POS-ovi stanovi budu, odnosno da zakon osigura šta smo napravili u proteklih 15, 16 godina, znači to je projekt koji je krenuo 2001. godine, znači 17 čak godina, gdje smo danas i u kojem smjeru idemo. Moje razočaranje, pogotovo u protekle 2 godine sa ovim projektom ide za time da primjerice u 2017. godini su useljena samo 2 stotine 62 stana a da ih je trenutno u izgradnji ili pri kraju izgradnje narednih nekih između 300 i 400. Koliko je to malo i koliko malo gradova jedinica lokalne uprave i samouprave to koristi govori da zakon nije dobar i da ga treba mijenjati na način da bude od veće koristi i za jedinice lokalne samouprave i za naše građane. Useljeni stanovi su bili primjerice prošle godine u Splitu, Gospiću, Umagu i Malom Lošinju. Znači 4 jedinice lokalne samouprave. A grade se još u Fažani, Metkoviću, Puntu, Šibeniku, Koprivnici i Varaždinu. Još 6. Znači ukupno zahvaćeno 10 jedinica a planirana je gradnja još u narednih 10-ak. Znači 20 jedinica od ukupno 5 stotina koje imamo u RH. E sada vi meni recite da li je to OK, da li je zakon dobar, da li će ove izmjene koje idu za time da se prilagođava cijena, odnosno omogućuje viša cijena kvadrata, znači negdje na 1200 eura mjesečno, pomoći da više jedinica krene u izgradnju toga i da naših više građana na kraju osjeti neki benefit. Jer kakav je smisao sada toga zakona ukoliko će cijena primjerice, evo tu je rekao kolega iz Osijeka biti 1000 i nešto eura a na tržištu ćeš moći kupiti stan za 800, 900 eura u tom istom gradu. Znači izgubio se u potpunosti smisao a to se i u jednom većem dijelu Hrvatske, ne govorim tu možda jedino gdje to još ima nekog efekta su gradovi u Dalmaciji koji zbog visoke cijene zemljišta i skučenosti prostora odnosno nemogućnosti veće izgradnje primjerice Split ili Dubrovnik ili Šibenik gdje bi se eventualno moglo još nešto izgraditi. U Osijeku smo vidjeli da su čak i jeftiniji nego POS-ovi. Znači traži se rješenje od države i od ministarstva ne da sada gurne još 100 eura nekome za cijenu zemljišta po kvadratu nego da nađe rješenje kako da naši ljudi dobivaju 800, 900 eura kvadrat maksimalno a ne 1200, odnosno oni koji su u tim kriterijima koje zadovoljavaju prilikom natječaja. I još jedna stvar, ne postoji nikakva kontrola šta se dešava u nekim situacijama kada ljudi u tim sredinama gdje se traže takvi stanovi, rekao sam koji su to gradovi, primjerice u Splitu, kada ljudi koji su u teškoj situaciji, socijalni slučajevi ili branitelji koji imaju određene potrebe za stambenim zbrinjavanje ili ljudi koji nemaju posao i nemaju svoj stan i kada postoji velika navala, dešava se ne rijetko, evo to je recimo u slučaju Splita primjer, da ljudi kupe stan i prodaju ga i zarade na njemu 50 tisuća eura ako se radi ne znam, o stanu od 70-80 kvadrata. To nisu stanovi koji su zamišljeni da netko na njima profitira, nego da ljudi riješe svoje stambeno pitanje. I onda se postavlja pitanje zbog čega nema kontrole, zbog čega se to onemogući i zbog čega na taj način ne pokušamo malo uvesti reda na to cijelo tržište. Znači, ono što samo u startu govorio, a i sada na tome inzistiram, da se ide ne u to da bude cijena stana veća nego, zbog čega ne bi odredili da se, primjerice na te stanove možemo napraviti da se ne plaća PDV ili nešto. Znači, može se napraviti neki prijedlog koji će dovesti do toga ne da cijena bude 1200 eura, nego da bude 800 ili 900 eura. I onda nećemo imati, evo primjerice, do sada ne znam, 8500 stanova je napravljeno, a prošlu godinu 254 ili 260. Vidi se da je duplo manje nego što je bilo prije, a siguran sam da nije razlog u tome što su se sad najednom ljudi svi zbrinuli i imaju gdje živjeti i nema podstanara. Znači, sa te strane, uspjeh Zakona ne jamči ovo što je ovdje predloženo i mislim da se treba ići upravo u suprotnom smjeru i trebali bi u Vladi razmišljati umjesto da tutnu nekome još 100 eura više po kvadratu zbog cijene zemljišta, da pokušaju osigurati ljudima da imaju jeftiniji kvadrat i da ga jeftinije mogu kupiti i da onda to vidimo u slijedećoj godini u nekoj analizi da se gradi više, da se ljudi više useljava i da se na taj način poboljšava standard naših sugrađana. Što se tiče ovog dijela vezanih za deficitarna zanimanja, pogotovo u manjim sredinama, to podržavam i mislim da smo mi, što se tiče održivosti i pojedinih gradova, županija i pojedinih velikih već dijelova RH tu zbilja u podbačaju i ne razmišljamo previše o tome kao država i tu se treba više uložiti i sa te strane mislim da to nije loš pristup jer recimo, kad vidimo Liku koja je opustošena, gdje ljudi odlaze nažalost, veliki i lijepi dio naše zemlje, ali onda se to sve svede na kraju da li Darko Milinović utrpa nekog u Plitvice ili ne. Znači, to nije ta demografska politika koju bi trebala država voditi i onda se najveći problem… Zamislite taj paradoks, gospodine Bačiću.

I volio bih da se i to promijeni. Ajmo umjesto o Darku Milinoviću raspravljati više o ovim ljudima kojima je pomoć potrebna. Kaže, veliki uspjeh gospićkog HDZ-a – stavili su svog čovjeka u Upravu HEP-a. Jel to demografska politika, je li to nešto o čemu bi javnost uopće trebala raspravljati na taj način i dali je to za pohvaliti se? Gospićki HDZ misli da je to za pohvaliti se. Da su uspjeli uvaliti svog čovjeka u upravu HEP-a i kaže, nisu ga uspjeli uvaliti zbog toga što je Plenković uvalio svog otočanina. Znači, tu je ta varijanta koja dominira unutar HDZ-a umjesto da se razmišlja kako da se ljudima iz područja koja se opustošuju, u RH odlaze van Hrvatske, osigura posao i dom, oni razmišljaju da li će biti otočanin od Plenkovića ili Ličanin od Milinovića u HEP-u. To sam sad rekao i malo sam skrenuo s teme, ali vi ćete razumjeti, gospodine potpredsjedniče da u biti, to su teme zbog kojih nažalost, ljudi i odlaze i RH i morao sam to malo proširiti kako bi još jednom osnažio i kako bi upravo potencirao probleme koji nažalost, naši ljudi u Vladi ne rješavaju, nego se bave sporednim stvarima, odnosno sitnim lobiranjima koja na kraju rezultiraju samo ostavkom Milinovića u Lici, što vjerujte mi, nikog pretjerano ne zanima jel on predsjednik HDZ-a u Lici ili nije, a ovdje se radi o desecima tisuća ljudi u RH koji nemaju svoj dom i odlaze iz RH i to su teme koje bi tu trebale dominirati. Meni je žao što to naši ljudi u Vladi ne razumije. Prva, gospodin Domagoj Mikulić. Zahvaljujem se, potpredsjedniče Sabora. Kolega Maras, pa ne možemo oštricu uputiti isključivo prema ovom ministarstvu i prema ovom prijedlogu zakona, dio odgovornosti svakako ide i prema lokalnim čelnicima koji su u ovom slučaju Osijeka kojeg ste i vi spomenuli naprasno povukli se iz samoga projekta što je diglo cijenu stana za nekoliko stotina eura, a evo igrom slučaja taj projekt se odvijao u trenutku kad ste vi bili na vlasti u državi, a u Osijeku je bio također vaš gradonačelnik na vlasti. Nije to oštrica, to je pomoć. Ja želim pomoći. Kolega, nemojte sve oporbene prijedloge i sugestije gledati kao oštricu. Vi ste tu sad relativno friški, ali evo, kolega Šuker koji je tu prekaljeni lav dosta dugo sjedi u ovom Saboru, zna da ja pogotovo volim dati konstruktivni prijedlog i sa te strane ovo nije bila oštrica. Znači, složiti ćemo se, a matematika je jedna od najegzaktnijih znanosti i ona ne laže. Ako kaže 260 u jednoj godini a 8000 to je duplo više od prosjeka, znači nešto nije u redu. Kada je taj zakon zamišljen 2000.-2003., 2004. kada je u opoziciji bio SDP to je bila tada hit mjera, ljudi su to kupovali, pogotovo do onog trenutka, dok je nije došla kriza na tržištu nekretninama, tada su cijene stanova bile velike. Mi moramo nešto napraviti da to bude konkurentnije i to je intencija mog prijedloga. I još jednom kažem, pa nije bitno da li je član uprave, odnosno, bitno je, ali konkretno demografije, nije bitno da li je član uprave iz ličkog HDZ-a ili iz HDZ-a sa otoka Hvara, odakle je Plenković. Za demografiju je bitno da imamo kvadrat od 800 eura. Nemojte molim vas više evo, to vas molim u ime građana koji nas gledaju nemojte ljude stavljati u tome, da moraju pričati, da li je Milinović uspio ili nije. To je ono o čemu ovdje trebamo pričati. Ajmo pričati o tome da zaštitimo one ljude koji su na hladnoći i gdje, još jednom kažem, državni tajnik bez ikakvog suosjećanja je prošao pokraj tih ljudi, nije s njima progovorio ni riječ, o tome se treba pričati.

Prema tome, i prije a i sada, dakle, postoji pomučnost, da se te i takve mjere koriste i u tim županijama pa i ovdje, ali posebno u tim županijama, gdje je puno manje osoba i puno manje stanovništva. Kad ste govorili o kupovini poslovnih stanova, radi preprodaje, da prvi ugovori koji su rađeni su bili bez klauzula o rokovima za neotuđivanje tih i takvih stanova, tako da kasnije ugovori koji su se događali sa kupcima, su sadržavale upravo te klauzule gdje te osobe nisu mogle kupiti i odmah preprodati stanove, nego su morali i moraju zadržati te stanove, od 5 i više g. u vlasništvu, da bi tek nakon toga, eventualno mogli prodati te stanove. Dakle, bilo je u prvim slučajevima, zapravo mogućnosti i zlouporaba, ali kasnije se to nastojalo spriječiti. Nastojalo, ali se nije spriječilo, evo ja vas pozivam da pogledate slučaj u splitskom naselju Kila gdje ima više takvih slučajeva preprodaje stana i u biti izigravanje ove mjere, na način na koji to ne bi trebalo biti. A što se tiče mjera od prije, mjera je bilo ovakvih ili onakvih, neke manje, neke više uspješne, ali rezultati su porazni. Rezultati su porazni, nažalost, mi vidimo da su pojedine naše županije, regije, opustošene. Pa o tom je pričao i vaš kolega Strmota, čovjek to više nije mogao gledati. Ja to čak i razumijem. Nije više to mogao gledati, jer se i njega kao znanstvenika stavio u tu poziciju da se mora baviti trivijalnim stvarima, kao što je ovo, da li je iz ličkog ili hvarskog HDZ-a ili novo zagrebačkog, a ne oko toga, da li je nešto ispravno ili nije ispravno.

Hvala lijepo. Hvala lijepo. Hvala potpredsjedniče. Kolega Maras mene je jako dirnuo vaš emotivni nastup kada štitite zaštićene najmoprimce koji su tu na ledenom vjetru prosvjedovali, bučili malo, ali ja se pitam, gdje su vam bile emocije, kada ste bili direktor Bjelolasice, koju vam već treći puta spominjem, a koja se je 2 puta samozapalila, što je vama čudna riječ. Šta znači samozapaljenje? Pa to postoji samozapaljenje, jedna tvar koja se stavi, pa pod utjecajem sunca, ona se samo zapali. Mene to interesira. Koji je ministar bio u to vrijeme policije? Da li je nalaz inspektorata utvrdio razlog zapaljenja ili samozapaljenja. Ako je jedan ministar našao neki radnik bacio opuške u kantu za smeće i izborile su neke zgrade, objekti, skladišta. Šta je taj ministar vaš, u to vrijeme utvrdio? Koliko je ljudi moralo iseliti a koji su radili u Bjelolasici vani ili ne znam gdje. Da li vi osjećate emociju empatiju, osjećaj bilo kakav vezano za te ljude za koje se zalažete, brinete direktore Bjelolasice?

Ja sam rekao isto svoje. S obzirom da je točka dnevnog reda da li da vjeruje Culej gospodinu Marasu, ja ću sada odgovoriti na njegovu dilemu. Pa gledajte gospodine Culej, možete otići u Ogulin i razgovarati s ljudima koji su tamo radili pa će vam oni dati odgovor, a na zadnjim izborima u Ogulinu je pobijedio kandidat SDP-a za gradonačelnika. S druge strane samo zapaljenje to sam se zadnji put sam se čudio i još uvijek me niste uspjeli uvjeriti da se može objekt samo zapaliti, sam od sebe.

Izvolite. Nakon ove živopisne rasprave teško uopće nastaviti raspraviti o temi koja je bila maloprije, ali ajde prisjetit ćemo se da smo razgovarali o zakonu o POS-u. Puno je već toga rečeno o dosadašnjoj provedbi društveno poticajne stanogradnje imali smo znatno odstupanje u cijeni novih stanova u sustavu POS-a u odnosu na stanove izvan programa POS-a i to je bilo dobro, to je tako bilo do sada. U ovom je programu od 2001. do sada izgrađeno rekli smo negdje oko 8030 stanova u vrijednosti 4 milijarde i nešto kuna od čega je uložila država blizu milijardu i 100 milijuna. Naravno da su sve ove niske cijene proizlazile iz angažmana jedinica lokalne samouprave na način što je ona darovala zemljište pa je bila infrastruktura i drugi benefiti koji su se tu našli, a sve u cilju zbrinjavanja mladih obitelji na svom području što je također bilo dobro. Ja neću puno govoriti o ovom zakonu već je sve rečeno, ali ću reći moje neke opservacije pa molim gospodina Uhlira da tu malo sada sasluša. Dakle želim pozdraviti ovu odredbu gdje se u članku 31. uvodi mogućnost izgradnje stanova za najam u vlasništvu APN-a zbog rješavanja stambenih problema vojnih osoba, policije, javnih i društvenih službenika i namještenika, dakle najam na određeno vrijeme, to je dobro. Nadalje, predlažem na tragu već rasprava, mislim da je govorio gospodin Bačić o tome, ali ja bih tu bio malo decidiraniji i jasniji, mi predlažemo da se osim APN-a jedinice lokalne samouprave dakle gradovi i općine mogu također sudjelovati u izgradnji POS stanova pod istim uvjetima, dakle pod istim benefitima koje ima i APN i biti vlasnici dijela izgrađenih stanova, ne samo za ove kategorije koje smo sada govorili liječnike, profesore nego zašto ne za tete u privatnom vrtiću ili neke druge osobe koje nisu javni službenici i namještenici, a općini su od posebnog interesa i oni ih žele na taj način zadržati ili pak privući na svoje područje. Mislim da takvu odredbu nemamo decidirano, a niko mi ne može objasniti ako jedna mala općina ima potrebu i ima prijavu za šest ili sedam ili osam stanova, zašto ne bi kupila još dva investirala općina da se zaokruži cjelina, dakle govorim uz ove benefite koje bi imala u POS stanogradnji, dakle isto takve kao što ima APN. Važno je reći da razliku u cijeni POS-ovih stanova onih izvan POS-a u malim općinama vrlo mala, dakle nije tako velika razlika kao što je primjerice u urbanim sredinama u Zagrebu te bi trebalo za te male lokalne sredine ruralne imati posebnog sluha pogotovo voditi računa i o različitim kriterijima. Kada govorimo o kriterijima, ja sam tu još za proširenje određenih mogućnosti, dakle mogućnost uključivanja privatnog investitora koji želi uložiti u POS uz suglasnost JLS-a i APN-a da se on uključi u jedan manji postotak takvih stanova u zgradi jer konačan interes je izgraditi stanove, zadržati lokalno stanovništvo u jedinicama lokalne samouprave, oni će ovdje ostati, oni će tu osnovati obitelj i ovdje će raditi i živjeti. Dakle, govorio je već neko prije mene o tome da u onim prijašnjim ugovorima i onako nije bilo propisanog roka u kojima je korisnik POS-a morao živjeti u novom stanu već ga je mogao prodati nakon što je iskoristio ove benefite vezano uz kupnju POS-ovog stana. Dakle cilj je izgraditi nove stanove, useliti mlade ljude, dati im sigurnost za osnivanje obitelji i zaposliti lokalnu građevinsku operativu. Vi ste gospodine državni tajniče rekli da ovaj zakon nije socijalni. Pa ok ja bih upravo htio da on u ruralnim sredinama nek bude on i socijalni, ali i demografski i pronatalitetni i da ima svrhu upravo više pomoći tim ruralnim sredinama. I kad je rečeno bilo o kućama tema koju kolega Šuker temu obnove kupljenih obiteljskih kuća. To je izuzetno dobra priča za ruralne sredine, međutim treba reći da subvencioniranje stambenih kredita je dobra stvar za kupnju stanova. Međutim se pojavljuje problem visine subvencioniranja kredita za obiteljske kuće, za izgradnju obiteljskih kuća i tu treba povesti posebnog računa.

Pa evo ja ću se isto iako je već dosta toga rečeno, ali ću se osvrnuti na neke bitne značajke ove izmjene zakona. Naime, ono što svakako podržavam a to je da ovaj i ovakvi zakoni zaista su potrebni i kvalitetni, a prvenstveno iz razloga što zaista mogu pomoći i jako je bitno u koju svrhu su se pojedini zakoni donosili i zbog čega se ova izmjena sada događa upravo u skladu sa potrebama vremena koji je drugačije i bitno drugačiji u odnosu na ono 2000. i 2001. Ja uvijek s obzirom da sam radila u tom poslu uvijek to povezujem sa onim isto tako Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo iz kojega su jedinice lokalne samouprave, a naročito gradovi ostvaruju još uvijek sredstva kojim raspolažu za rješavanje kako socijalnih pitanja, tako i ulaganja u infrastrukturu. To nam je davalo zapravo mogućnost da se ta sredstva puno kvalitetnije utroše, a pogotovo što samim ulaganjem u socijalne stanove zapravo nismo mogli zadovoljiti i ove druge potrebe koje zapravo POS omogućuje. Tako da u svakom slučaju poticana stanogradnja je u tom smislu dobro došla. Ono što je važno istaknuti kod ovih odredaba zakona da kroz poticanu stanogradnju se dio sredstava ponovno vraća jedinicama lokalne samouprave. Dakle u prvom dijelu kako to stoji i u dosadašnjem zakonu se ugovaratelji plaćaju, dakle kredit banci, a u drugom dijelu nakon podmirenja duga banci otplaćuje javna i druga sredstva koji pripadaju RH i jedinicama lokalne samouprave. Dakle, time se ponovno akumuliraju dodatna sredstva kojima se može opet potaknuti neki novi projekti i program i na taj način zapravo imamo kontinuiranost određenog procesa. Ono što je bitno reći kod ovih izmjena 20, 25% etalonski itd. U tim uvjetima ne treba uopće dovoditi u sumnju zbog čega se to događa, pa znamo i sami da na ovaj način zapravo se omogućava širim, većem broju jedinica lokalne samouprave da u tako nešto ulaze s obzirom da su cijene zemljišta, usluga, komunalne opremljenosti i svega ostaloga različite pa time i usluga na kraju krajeva i projektiranja pa na dalje. Zato je važno da su ti omjeri povećani i onda svi mogu se naći u određenim parametrima. Sama cijena gornja vrijednost stana je do sada po mojim iskustvima bila kroz APN negdje oko 1100 eura, a evo iz primjera koje ja svjedočim zapravo imali smo primjer da su evo sada zadnji stanovi na primjer u gradu Zadru, a na isti način izgrađeni bili nekih 1026 eura što je znatno ispod tržišne cijene stana koja je ekonomska, koje su druge pravne osobe prodavale. Prema tome, evo vidimo da je i taj dio i ta cijena stana, dakle bila poticajna upravo za one osobe koje nisu mogle plaćati ovu vrijednost koja je daleko tržišno veća. Prema tome i tu možemo naći razloga zašto je to dobro, a kamatna stopa je tada bila nekih u 2012. kada je to bilo, ovo je neki 3,75. Znači tada je bilo puno povoljnija nego što su bile kamatne stope banaka. Ono na što bih se ja još osvrnula je ovaj članak, izmjena članka 10a. a to je zapravo on je postojao i u prethodnom zakonu. Međutim, 10a. odnosi se na formiranje i osnivanje neprofitnih pravnih osoba koje su po ugledu na APN bi se osnivale i u jedinicama lokalne samouprave. Ja osobno ne mislim da je to jako dobro iz razloga što su to stvaranje paralelnih sustava prvenstveno u stavku 4. gdje se kaže da neprofitna pravna osoba u izgradnji stanova posluje javnim sredstvima i sredstvima koja se pribavljaju na tržištu kapitala od poslovnih banaka i drugih financijskih institucija, od kupaca stanova do drugih osoba koje prema odredbama ovog zakona mogu sudjelovati u osiguranju sredstava za izgradnju stanova. Naime, same neprofitne pravne osobe, imala sam prilike iz prošlosti, kako su one kao fondovi i razne agencije funkcionirale, pa mislim da na ovaj način se kod proračuna, odnosa jedinica lokalne samouprave stvaraju paralelni sustavi, gdje bi ta i takva neprofitna pravna osoba trebala uzimati kredit, recimo od Poslovne banke. I što bi to značilo? S čime će ona garantirati, tko će joj davati suglasnost za zaduženje, u kojim omjerima, da li će one biti na određeni način oslobođene, što onda nije u skladu sa Zakonom o proračunu i Pravilnikom o zaduživanju. Dakle, tu postoji jedan vakuum gdje se to ovdje ne vidi što bi to u krajnjoj liniji bilo, ali s obzirom da sam financijer, onda znam da će to biti zaista onda u provedbi prilično veliki problem, s tim da i ovdje se kaže da bi oni morali imati 5% planiranih sredstva od investicije. Znači unaprijed. Evo, ja sam svjesna da postoje određeni problemi u financiranju, kada se ugovara sa jedinicama lokalne samouprave, pa se onda ta sredstva koja su planirana potroše na nešto drugo, pa se onda dogodi postoji problem u podmirivanju sredstava, odnosno prema APN-u ili prema izvođačima radova, ali mislim da u ovom dijelu moramo biti možda malo oprezniji kada se ova izmjena događa, ali u konačnici sve ono što može poboljšati i omogućiti mnogima da na taj način dođu do stana, prvenstveno ova mogućnost najma i u svakom slučaju, vrlo potrebna i u svakom slučaju podržavam izmjene. Jedna obavijest. Nastavljamo radom bez pauze, tako da oni koji žele ići ručati mogu ići ručati najviše u trojkama, ne drugačije i sada će gospodin državni tajnik Uhlir imati završnu riječ. Izvolite. Hvala lijepo. Neki puta se malo otišlo u krivom smjeru, ali vjerujem i stoga što je to usko specijalistički zakon, pa nisu baš svi u detaljima upoznati koje su sve mogućnosti tog zakona i kako su neke, nešto regulirano s njegovim odredbama mimo ovih sada izmjena i dopuna.

Međutim, daleko od toga. Upravo sve mjere koje se rade su samo dio kotačića koji pokreće cijelu paletu demografskih mjera i naravno da Ministarstvo graditeljstva samo iz svog segmenta može pomoći u tom dijelu. Ne možemo doprinositi na bilo koji drugi način. Što se tiče niza primjedbi koje su dolazile oko toga da program POS-a više nije aktuelan, da nije zanimljiv, da je pala proizvodnja u POS-u. S iste strane dolaze i demantiji jer se traži da grad Rijeka pod hitno se omogući da čekaju projekt i da žele nove projekte pokrenuti, a treba imati u vidu da postoji i cijela lepeza proizvoda za stambeno zbrinjavanje koji prolaze preko Ministarstva graditeljstva, preko APN-a. Znači, sam POS ima 4 oblika rješavanja stambenih problema. Između ostalog, ova primarna, to je kupovina stanova na kredit, drugi je POS plus, pa je onda POS najam, pa treći program je za obiteljske kuće i za građevinski materijal. Osim toga aktivno se uključio i drugi zakon koji govori na jednom drugom modalitetu rješavanja stambenog problema, odnosno pomaganja našim građanima kroz subvencioniranje stambenih kredita, koji ima veliki odaziv, pa naravno da onda je i smanjen utjecaj ovoga, ali sve zajedno čine cijelu paletu proizvoda koja pomaže našim građanima da svatko odabere ono što njemu najbolje odgovara. Javne službe, a gdje su gradski službenici? Dakle, gradske službenike i dan-danas može ta lokalna uprava rješavati kroz POS. Nema prepreke.

Nema potrebe da se za njih posebno otvara neka nova programska linija. Javne službe, da. One su bile zakinute do sada i njih je trebalo otvoriti kao posebnu nišu, poseban program za društveno poticanu stanogradnju. Spominjalo se da treba omogućiti zaduživanje gradova van limita. S druge strane, opaska oko zaduživanja gradova, dakle ta opcija postoji u Zakonu, ali do sada nikada nije korištena upravo zato što su svi odgovorni prema svom poslu i iz lokalne uprave i iz APN-a i nije se ulazilo u projekte zaduživanja lokalne uprave na posebnim kreditnim linijama. Problematika transfera sredstava. Nekoliko puta je danas uvažena zastupnica skretala meni osobno pažnju da taj problem treba riješiti i ja sam odgovorio da naravno, ako je nešto 17 godina išlo na jednom principu, ako se odjednom pojavio problem, onda ga treba riješiti. I mi radimo na tome. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Uhlir, problem s POS-om je postojao u prošlosti, a problem se zove postupanje banaka u takvim ugovorima, vi to možda ne znate ali ja ću vas sada informirati. Pojedine banke su ugovarale kredite i ugovorile bi kamatnu stopu nevjerojatno ali na pravilan način. jer banke znamo da do kraja 2012. nisu ugovarale kamatnu stopu na pravilan način. Međutim, u sustavu POS-a pojedine banke ugovarale su kamatnu stopu pravilno. I što se onda događalo? I onda kad je EURIBOR počeo padati, bankama to nije odgovaralo, pa bi one samovoljno mijenjale ovo 3 na 4 ili 5, samovoljno. I država o tome nije imala pojma. Onaj tko je to prekinuo, bila je udruga Franak, mi smo saznali za to i pozvali smo građane da se obrate bankama i da zahtijevaju od banaka da im vrate njihov novac i istina je da su banke uistinu počele vraćati taj novac. Ali ja ne znam koliko je ljudi je to shvatilo a koliko nije. HNB nedovoljno kontrolira i nadzire banke kad im se govori o takvim stvarima, HNB kaže a mi nismo nadležni za pojedinačne ugovore. Smatram da kad su ovakve sustave stvari u pitanju, da HNB provjeriti pojedinačne ugovore i mora provjeriti je li tu sve sa tim ugovorima štima.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Odbor za ratne veterane. Da, poštovani državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, gospodin Željko Uhlir, izvolite. Cijenjeni zastupnici i zastupnice koji su u ovom trenutku ovdje, zbog iznimnog interesa koji je povodom ovog zakonskog prijedloga izazvan te brojnim polu informacijama u medijima, u svojem izlaganju ću ukratko prikazati genezu zatečenog problema koji se ovim zakonskim prijedlogom nastoji konačno nakon 20 godina riješiti. Da je jednostavno neka druga Vlada a ne ova HNS-a i HDZ-a bi to već odavno riješila i nije bilo potrebe da se čeka tako dugo. U proceduri donošenja svakog propisa postoji opcija ne činiti ništa. To je očito do sada bila opcija korištena obilato, međutim nakon ulaska u EU ne mogu se temeljna ljudska prava ignorirati i čekati da vrijeme riješi problem. Ustavom RH koji je Sabor RH u prosincu 1990. godine donio, započela je između ostaloga i promjena društvenog uređenja u RH iz socijalističkog društveno-ekonomskog uređenja u suvremeno demokratsko i tržišno orijentirano društvo u kojem pravo vlasništva ima posebnu zaštitu. Posljedično redom su doneseni novi zakoni s kojima su se uvodile promjene u našem društvu. Vezano uz stambenu politiku, to su primarno zakoni, Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Zakon o naknadi za imovinu oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te Zakon o najmu stanova. Zakon o najmu stanova donesen je '96. godine i promijenjen je u dva navrata. Zakonom o najmu stanova uređuju se prava i obaveze u vezi sa najmom i korištenje stana ili djela stana te time da je tim donošenjem zakona započelo novo pravno uređenje stambenih odnosa u RH ukidanje stanarskog prava i uređenje pitanja korištena stana na ugovornoj osnovi. Prijelaznim odredbama zakona uređeno je pitanje prestanka stanarskog prava zatečenog na temelju ranije važećeg zakona i stjecanje po sili zakona prava i obveza najmoprimaca, sklapanje ugovora o najmu za zaštićenom najamninom, plaćanje zaštićene najamnine i drugih troškova, pravnog položaja članova, obitelji, domaćinstva i najmoprimaca, prijelaza prava i dužnosti zaštićenog najmoprimca, otkaza ugovora o najmu, prava prvokupa u korist najmoprimca, prava određenih kategorija osoba sustanara, zaštićenih podstanara i drugih osoba kojima zakon priznaje pravni položaj zaštićenog najmoprimca. Zakon je u djelu koji se odnosi na prava i obveze zaštićenog najmoprimca bio predmet ocjene suglasnosti sa Ustavom RH i Ustavni sud RH odlukom od 31. ožujka 1998. ukinuo je 4 odredbe ovog zakona. Te odredbe jesu članak 21. stavak 2. kojim je bila propisana obaveza najmodavca da u slučaju otkaza ugovora o najmu sklopljenog na neodređeno vrijeme osigura najmoprimcu drugi useljiv stan pod uvjetima koji nisu nepovoljniji za najmoprimca, to je ključan dio ovoga stavka. Nadalje iz članka 31. stavka 2. postavka 3. prema kojem pravo na zaštićenu najamninu nije imao zaštićeni najmoprimac koji sa članovima domaćinstva nije koristio stan dulje od 6 mjeseci prije stupanja na snagu zakona a bez suglasnosti vlasnika stana. Člankom 39. prema kojem najmodavac je mogao dati otkaz ugovora o najmu stana zaštićenom najmoprimcu koji prima stalnu socijalnu pomoć ili koji ima više od 60 godina, samo u slučaju ako bi tom najmoprimcu jedinica lokalne samouprave odnosno grad Zagreb osigurali drugi odgovarajući stan sa zaštićenom najamninom koji bi taj najmoprimac mogao plaćati. I konačno 4. članak 40.-ti, stavak 2. prema kojem najmodavac u slučaju kada daje zaštićenom najmoprimcu otkaz ugovora o najmu stana iz razloga ako taj stan namjerava useliti sam ili namjerava useliti svoje potomke, roditelje ili osobe koje je prema posebnim propisima dužan uzdržavati, dužan tom najmoprimcu osigurati drugi odgovarajući stan koji neće biti za najmoprimca nepovoljniji od stana koji je koristio. Ukidanje navedenih odredbi zakona nastala je pravna praznina koja je uzrokovala znatne probleme u primjeni Zakona o sudskim postupcima te s time u vezi dugotrajnu nemogućnost ostvarivanja prava najmodavaca, vlasnika stanova ali i zaštićenih najmoprimaca. Odredbe spomenutih članaka Ustavni sud RH je ukinu uz obrazloženje da su kriteriji za osiguranje drugog useljivog stana preteški za vlasnika, te da ih treba uskladiti sa kriterijima za osiguranje drugog stana kakvu je obavezu imala jedinica lokalne samouprave odnosno grad Zagreb. Naime, kada je jedinica lokalne samouprave dužna osigurati drugi stan onda je to prema odredbi članka 40. stavak 3. zakona drugi odgovarajući stan sa pravima i obvezama zaštićenog najmoprimca. A što se pak smatra odgovarajućim stanom propisano je odredbom članka 41. zakona koji ostaje i danas na snazi. Prema toj odredbi odgovarajućim stanom u smislu zakona smatra se stan u istoj općini ili gradu veličine jedna osoba, jedna soba s time da broj soba ne može biti veći od broja osoba, broja soba u stanu iz kojeg se iseljava. Dakle vidna razlika jest ove definicije odgovarajućeg stana da je to stan u istoj općini ili gradu veličine jedna osoba, jedna soba od one odredbe koju je ukinuo Ustavni sud koji kaže da taj drugi useljiv stan mora biti pod uvjetima koji nisu nepovoljniji za najmoprimca. Nepovoljnost se očituje u lokaciji, nepovoljnost se očituje u veličini, dakle de facto potpuno isti stan mu se treba naći zamjenski pa čak i na istoj lokaciji. I to je Ustavni sud ukinuo. To je bilo sve '98. godine. Međutim, nadalje, Europski sud za ljudska prava je u predmetu Statileo protiv Hrvatske detaljno analizirao domaće pravne propise koji se odnose na nekadašnja stanarska prava i iz njih proizlašle statuse zaštićenih najmoprimaca te je 2014. godine donio presudu u tom predmetu koja je postala konačna a tom presudom Europski sud za ljudska prava utvrdio je da postojeći zakonodavni okvir kojim se u RH uređuje pitanje zaštićenog najma stanova nije uspostavio primjerenu ravnotežu između suprotstavljenih interesa vlasnika stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci i interesa države da osigura provođenje stambene politike. Europski sud za ljudska prava je zaključio da važeće zakonodavstvo RH osobito Zakon o najmu stanova vlasnicima stanova nameće prekomjeran individualni teret jer su oni primorani snositi većinu socijalnih financijskih troškova stambenog zbrinjavanja. Sukladno tome u RH je naloženo plaćanje nasljedniku podnositelja tužbe materijalne štete, ne materijalne štete te troškova izdataka i to je bila prva presuda u nisu Europskog suda za ljudska prava. Osim toga uvažavajući činjenicu da je povreda konvencije u ovom predmetu uzrokovana sadržajem domaćeg zakonodavstva koje nije u skladu sa Konvencijom, RH mora u procesu izvršenja presude Statileo protiv Hrvatske sukladno odredbi članka 46. stavka 1. Konvencije poduzeti konkretne mjere zakonodavne kojima će riješiti probleme nastale nametanjem prekomjernog tereta vlasnicima stanova u kojima žive zaštićeni U tom smislu RH treba osigurati ravnotežu između interesa najmodavaca uključujući njihovo pravo na ostvarivanje dobiti od njihove imovine te općeg interesa zajednice uključujući dostupnost zadovoljavajućeg smještaja za osobe u lošijem položaju u skladu sa načelima zaštite vlasničkih prava prema konvenciji. S time u vezi Europski sud za ljudska prava je utvrdio tri glavna nedostatka postojećeg zakonodavstva. A to su 1. neodgovarajuća visina zaštićene visine najamnine u smislu zakonskih, financijskih tereta koji su nametnuti najmodavcima. 2. restriktivni uvjeti za otkaz zaštićenog najma i 3. nepostojanje bilo kakvog vremenskog ograničenja u odnosu na sustav zaštićenog najma. Konačno … [[Govornik se ne razumije.]] započeo je postupak njenog izvršenja koji nadzire Odbor ministara Vijeća Europe a koji je izvršenje predmetne presude stavio pod svoj pojačani nadzor. U svrhu obavještavanja odbora o izvršenju predmetne presude Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava stavio je odboru i dostavio akcijski plan prema kojem se do kraja 2015. trebala provesti javna rasprava i utvrditi Prijedlog zakona o Izmjeni i dopuni Zakona o najmu stanova radi rasprave i donošenja Hrvatskom saboru. Prema podacima dobivenim od Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava ne postojanje napretka u izvršenju predmetne presude odbor je razmatrao na sastanku održanom u rujnu 2016. godine te je donio odluku kojom poziva RH da dostavi posljednji tekst nacrta izmjena odgovarajućih propisa kako bi mogli procijeniti jesu li isti u skladu sa zaključcima Europskog suda za ljudska prava i kojom snažno potiču RH na intenziviranje napora u cilju pronalaženja sveobuhvatnog rješenja predmetnog problema. Na sastanku odbora u ožujku 2017. godine presuda Statileo razmatrana je bez rasprave te je donesena odluka kojom se uz naglašavanje urgentne potrebe pronalaženja brzog rješenja problema zaštićenog najma koje može biti od utjecaja na tisuće pojedinaca potiče hrvatske vlasti da bez ikakve odgode poduzmu potrebne zakonodavne mjere u skladu naznakama Europskog suda za ljudska prava, da odboru dostave informacije o zakonodavnom procesu kao i o trenutnoj vezi nacrta zakona te da odlučuju nastaviti razmatranje predmeta najkasnije u svom sastanku u rujnu 2017. godine. Na sastanku odbora održanom u rujnu 2017. godine razmotreno je postupanje RH o implementaciji mjera izvršenja Statileo grupe presuda te su primijetili da su hrvatske vlasti izradile Nacrt izmjena i dopuna zakona koji je usmjeren na rješavanje glavnih nedostataka, konkretno neprimjerenu visinu najamnine, restriktivne uvjete za raskid i ne postojanje vremenskog ograničenja te su imajući u vidu vrijeme koje je do sada proteklo od konačnosti vodeće presude Statileo naglasili da je od presudne važnosti da postupak donošenja zakona nužan za izvršenje ove presude privede kraju bez daljnjeg odugovlačenja te snažno potaknuli vlasti da pojačaju napore u cilju donošenja zakonskih izmjena kao pitanja od najveće važnosti te se u tom konkretnom kontekstu pozvali vlasti da odboru dostavi informacije o njihovom donošenju najkasnije do 31. prosinca 2017. Valja istaknuti da u slučaju da država odugovlači sa izvršenjem bilo koje presude ili iz njenog držanja odnosno ne poduzimanja konkretnih mjera za izvršenje presude proizlazi da država odbija izvršiti presudu. Odbor ima na raspolaganju niz političko-pravnih mehanizama kojima može izvršiti pritisak na državu da ispuni svoju međunarodnu obavezu. Nakon presude u slučaju STatileo Europski sud za ljudska prava je do danas donio iste presude u slučajevima Anzulović, Milošević, BEgo, Bulić, Doris, Knego, Ingrid Knego i Matas. Također nakon spomenute presude određeni broj vlasnika stanova u kojima su zaštićeni najmoprimci podnijeli su tužbe pred sudovima RH kojima traže naknadu pretrpljene materijalne štete nastale kao rezultat kršenja njihovog prava na mirno uživanje njihovog vlasništva. Slijedom navedenog, a radi ispunjavanja obaveza koje proizlaze iz naprijed navedene odluke Ustavnog suda RH, ispunjavanje međunarodnih obveza RH i drugim navedenim predmetima kao i radi sprečavanja daljnje štete koje trpe vlasnici stanova odnosno RH potrebno je donošenje predloženog zakona. Prijedlog Vlade, Vlada RH razumije i suosjeća sa obje strane zaštićenim najmoprimcima i najmodavcima odnosno vlasnicima stanova na koje se odnose predložene izmjene i dopune Zakona o najmu stanova jer je svjesna činjenice da se radi o ljudskim sudbinama i nečijim domovima kao i o problemima koji su nastali mimo volje osoba koje su bile zahvaćene odlukama bivše države. Osim toga protekom vremena, životne situacije zahvaćenih građana i kompleksno zatečenih problema postajala je sve veća, a svi dosadašnji pokušaji da se postojeća zatečena problematika riješi konsenzusom nisu urodili plodom iz razloga što postoje dvije potpuno suprotstavljene strane čiji su zahtjevi redovito iskazivani u maksimalnom obimu. Vlasnici žele konzumaciju punog prava vlasništva na stanovima sada i odmah, a najmoprimci žele povoljan otkup samo tih stanova u kojima stanuju. Nekoliko vlada je do sada pokušalo pronaći optimalno rješenje zatečenog problema, počevši od 2002. godine, međutim niti jedno predloženo rješenje nije zadobilo minimalno potrebnu suglasnost kako je bilo prihvaćeno. U svakom pokušaju sređivanja stanja od 2002. godine ponovno su se prikupljali i analizirali podaci te objavljivali razgovori sa svim zainteresiranim stranama. U toku rasprave na saborskim odborima na kojima su se razmatrala ova zakonska rješenja pojavili su se i prijedlozi od nekih članova odbora da bi država trebala omogućiti zaštićenim najmoprimcima otkup nekih drugih stanova na tržištu, ali uz maksimalnu subvenciju tako da se oni zapravo mogu otkupiti po cijenama i metodologiji otkupa društvenih stanova iz devedesetih godina i tako izjednače prava građana koji su otkupili društvene stanove. Takva rješenja sa ovog aspekta nisu prihvatljiva između ostalog što ne postoji razlog zašto bi bilo potrebno izjednačavati prava potpuna različitih skupina građana jer bi se tada postavilo logično pitanje, a gdje se staje sa tim pravima izjednačavanja iz devedesetih godina, prvenstveno kod onih građana koji su sami gradili kuće ili kupovali stanove putem kredita jer država kod prodaje društvenih stanova je samo jednom uskom broju građana omogućila povlastice bez da se napravi trošak za državni proračun, već naprotiv da država zaradi na prodaji mrtvog kapitala zarobljenog u stanovima i riješi se troška održavanja, dakle dupla korist. Iz tih je razloga logika prodaje tada bila racionalna sa stajališta države kao dobrog gospodara. Osim toga sami zaštićeni zajmoprimci prema svim svojim očitovanjima nisu spremni otkupljivati nikakve stanove osim onih u kojima trenutno stanuje, a svako takvo rješenje traži financijsko pokriće koje si niti mnoge razvijene države ne bi mogle dopustiti. Ova Vlada u suradnji HDZ-a i HNS-a izradila je zakonski prijedlog koji se danas nalazi u raspravi temeljem dosadašnjih iskustava i uz konzultacije koje su prevedene sa svim stranama, a sve sa ciljem da se postigne ravnoteža između suprotstavljenih interesa najmodavaca i najmoprimaca te da se završi sa atavizmima iz socijalističkog društvenog uređenja. Okvir za rješavanje zatečenog problema predstavlja Ustav RH te načela i presude Europskog suda za ljudska prava. Predmetni stanovi oduvijek su bili i jesu u privatnom vlasništvu, zaštita privatnog vlasništva temelj je zapadne kulture i štiti se svim međunarodnim poveljama kao i Ustavom RH. Iz tog razloga nije moguće propisati vlasnicima obavezu prodaje njihovih stanova, propis koji bi tako nešto propisao bio bi protivan Ustavu RH i našu državu vratio bi u neko društvo, drugo društveno uređenje. Na osnovi temeljnih ljudskih prava na vlasništvo donesene su i presude Europskog suda za ljudska prava koje RH kao članica EU ne može ignorirati. Upravo navedena ograničenja, ali i briga za naše građane, a sve u okvirima mogućnosti države rezultirala su prijedlogom zakona kojim se na zakonit, pravičan i održiv način rješava problematika dviju potpuno suprotstavljenih strana. Kratka kronologija donošenja predmetnog zakona. postupak donošenja zakona u RH izrazito je demokratski i uključuje široku javnu raspravu uz prikupljanje mišljenja svih nadležnih državnih tijela, savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u nacrtu prijedloga zakona i izmjenama i dopunama toga Zakona o najmu stanova, provedeno je u razdoblju od svibnja 2016. do lipnja 2016. godine. Pozitivna mišljenja na nacrt prijedloga Zakona o najmu stanova dali su Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo financija, Ministarstvo uprave, Ministarstvo branitelja, državne imovine, unutarnjih poslova, gospodarstva, rada i mirovinskog sustava, vanjskih i europskih poslova, zaštite okoliša i energetike, obrane, demografije, obitelji, mladih i socijalnu politiku, Državno odvjetništvo, Ured za zakonodavstvo Vlade, svi ministri i predsjednik Vlade glasanjem na sjednici Vlade Republike Hrvatske. Osnovna pitanja koja se uređuju predloženim zakonom, izjednačavaju se kriteriji veličine i lokacije drugog useljivog stana u slučaju otkaza ugovora o najmu stana na neodređeno vrijeme u kojem je slučaju stan dužan osigurati vlasnik stana s kriterijima u slučaju u kojem je drugi useljiv stan dužna osigurati jedinica lokalne samouprave odnosno grad Zagreb na način da je u oba slučaja potrebno osigurati odgovarajući stan pri čemu se odgovarajućim stanom smatra na istoj općini ili gradu veličine jedna osoba, jedna soba s time da broj soba ne može biti veći od broja soba u stanu iz kojeg se iseljava. Izjednačavaju se kriteriji za osiguranje drugog useljivog stana u slučaju otkaza ugovora o najmu stana zaštićenom najmoprimcu kada je taj stan dužan osigurati vlasnik stana i kada je isti dužna osigurati jedinica lokalne samouprave, odnosno grad Zagreb na način da je u oba slučaja potrebno osigurati odgovarajući stan s pravima i obvezama zaštićenog najmoprimca pri čemu se odgovarajućim stanom smatra ista ona definicija. Uređuje se pravna zaštita najmodavca i zaštićenog najmoprimca u slučaju otkaza ugovora o najmu stana i u slučaju u kojem jedinice lokalne samouprave, odnosno grad Zagreb dužan zaštićenom najmoprimcu osigurati drugi odgovarajući stan i to s pravima i obvezama zaštićenog najmoprimca. Uređuje se prestanak prava najmoprimca i zaštićenog podstanara na zaštićenu najamninu i druga prava zaštićenih najmoprimaca i zaštićenih podstanara na dan stupanja na snagu ovog zakona ako on, njegov bračni drug, životni partner, malodobni član obiteljskog domaćinstva kojeg je najmoprimac dužan uzdržavati na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu useljiv stan ili kuću. Uređuje se postepeno godišnje povećanje iznosa najamnine od 1,2 puta od zatečene najamnine kroz pet godina od donošenja ovoga zakona. Planski period je 1. srpanj 2018. do 30. lipanj 2023. godine. U stanovima koji nisu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedinice područne i regionalne ili Republike Hrvatske, te se uređuje mehanizam plaćanja razlike između povećane najamnine i zaštićene najamnine od strane Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne samouprave za socijalno osjetljive skupine najmoprimaca, tj. za korisnike stanova koji su članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata. Uređuje se prestanak prava najmoprimaca i zaštićenih podstanara na zaštićenu najamninu i druga prava zaštićenih najmoprimaca i zaštićenih podstanara koji stanuju u stanovima koji nisu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, Republike Hrvatske 1. srpnja 2023. godine. Uređuje se stambeni status osoba kojima je danom stupanja na snagu Zakona o najmu stanova ’96. godine prestalo stanarsko pravo i osoba kojima je prestao status zaštićenog podstanara na stanu koji nije u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, područne uprave i samouprave ili Republike Hrvatske a koje nisu sklopile ugovor o najmu stana na temelju Zakona o najmu stanova i nisu tražile od suda donošenje presude koja će zamijeniti taj ugovor. Propisuje se prednost zaštićenih najmoprimaca stanova koji nisu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, područne samouprave Republike Hrvatske pred drugim zainteresiranim osobama prilikom davanja u najam stana ili prodaje stanova koje se provode na temelju propisa kojima se uređuje društveno poticajna stanogradnja, te stanova koji su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, područne samouprave ili Republike Hrvatske koji se daju u najam ili se prodaju putem javnog natječaja, te se propisuje mogućnost najmodavca uključujući i Republiku Hrvatsku i jedinicu lokalne samouprave da u ime i za račun zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara odnosno najmoprimca iskoristiti ovo pravo u svrhu ispunjenja svoje obaveze osiguranja odgovarajućeg stana u slučaju otkaza ugovora o najmu. I konačna 9. točka propisuje se pravo na subvenciju slobodno ugovorene najamnine najmoprimcima i zaštićenim podstanarima kojima je prestalo pravo na zaštićenu najamninu i druga prava zaštićenih najmoprimaca i predmijevanim najmoprimcima uz imovinski i površinski cenzus, odnosno čiji je neto dohodak po članu domaćinstva manji ili jednak od polovice prosječne plaće u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu i to u razdoblju od 1. srpnja 2023. do 30. lipnja 2028. godine i čija stambena površina se nalazi u okvirima normativa za stanovanje koji iznosi 30 + 15 m2 obračunatih po broju korištenja stana. Ocjena i izvori sredstava. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku prikupljenim popisom stanovništva iz 2011. godine u Republici Hrvatskoj ima 3734 kućanstva najmoprimaca sa zaštićenom najamninom u privatnim stanovima, tj. u stanovima koji nisu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, područne samouprave, Republike Hrvatske. U ovim kućanstvima ima 8935 članova kućanstva što prosječno iznosi 2,4 člana po kućanstvu stana. Napominje se da su ovi podaci prema Državnom zavodu za statistiku iz 2011. godine na strani sigurnosti prema broju zaštićenih najmoprimaca iz razloga što su ranije prikupljeni podaci od strane udruga koje okupljaju najmodavce i najmoprimce znatno manji. Podaci su prikupljeni iz različitih izvora, ponovno iz jednog razloga što ne postoje provjereni državni podaci o privatnim stanovima u kojima su zaštićeni najmoprimci, jer takvo prikupljanje osobnih podataka nije zakonska obaveza prema niti jednom propisu. U prijedlogu zakona izmjena i dopunama zakona iz 2002. godine koristili su se službeni podaci prikupljeni iz popisa stanovništva 2001. godine i kao neslužbeni podaci koji je prikupila Udruga vlasnika nekretnina u kojoj je prikupljeno, anketom provedeno na 3009 stanova sa stanarima zaštićenim najmoprimcima. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je raspisalo 2005. godine javni poziv za prikupljanje službenih podataka o broju stanova u privatnom vlasništvu koji koriste zaštićeni najmoprimci, te su iz tog dobiveni sljedeći podaci. Ukupno se javilo 2542 zaštićena najmoprimca koji stanovi ukupno imaju 163237 metara kvadratnih, odnosno prosjek stana je 64,21 metar kvadratni. Broj stanova, po gradovima, po toj analizi je bio tada, Bjelovar 20 stanova, Dubrovnik 208 i Zadar 6, Cavtat 14, Karlovac 13 Opatija 13, Osijek 78, Rijeka 108, Split 619, Šibenik 83, Zagreb 1277 i svi ostali gradovi u manjem dijelu ukupno 103. Prema najnovijim saznanjima, procjenjuje se da u najviše 19 spomenutih privatnih stanova, ima zaštićenih najmoprimaca, koji stan koriste na temelju propisa o pravima hrvatskim branitelja i najviše 75 spomenuti privatnih stanova ima zaštićenih najmoprimaca, koji na temelju posebnog propisa primaju socijalnu pomoć. Polazeći od navedenih podataka, korištenje stanova prema posebnim propisima i povećanje zaštićene amine od 1,2 puta godišnje, kako je to propisano ovim predloženim zakonom, za provedbu tog zakona, tj. za plaćanje razlike, između povećanje najamnine i zaštićene najamnine u državnom proračunu RH potrebno je uložiti u 6 g. 600 tisuća 77 tisuća kuna. Nadalje, polazeći od navedenih podataka, i povećanje zaštićene najamnine 1,2 puta godišnje, za plaćanje razlike između povećanje najamnine i zaštićene najamnine u proračunima određenih jedinica lokalne samouprave na čijem području postoji stanovi u privatnom vlasništvu u kojima stanuju osobe, korisnici socijalne skrbi, potrebno je približno u 6 g. osigurati 2 milijuna i 700 tisuća kuna. Navedeni iznosi se nalaze u proračunima gradova, kao što smo to dobili podatke iz glavnih gradova, Zagreba, Splita, Šibenika Rijeke i Osijeka. Nadalje, prema podacima Državnog zavoda za statistiku prosječna mjesečna plaća u 2016. g. u RH iznosila je 5685 kn, dok je prosječna neto potrošnja po članu domaćinstva iznosila 2336 kn, a koji iznosi svako domaćinstvo osigurava iz svog dohotka, te se isto smatra prosječnim platežnim mogućnostima, po članu domaćinstva. RH subvencionira će u razdoblju 23-28 g. prema predloženom zakonu razliku između povećane najamnine i slobodno ugovorene najamnine, za one najmoprimce koji na temelju posebnog propisa ne primaju stalno socijalnu pomoć i koji stan ne koriste temeljem propisa o pravima hrvatskih branitelja, a za koje se procjenjuju u stanuju u 3640 stanova. Iznos tih subvencija, sublimiran, iznosi 47 milijuna i 500 tisuća kuna kroz 5 g. Na kraju, sukus predloženih zakonskih odredbi, svodi se na to, da pod prvo, vlasnici stanova, najmodavci, dobivaju točan datum, kada mogu u potpunosti, slobodno raspolagati svojom nekretninom, a do tada im se postupak povećava zaštićena najamnina, smanjujući jaz u odnosu na tržišno. Drugo, najmoprimci, pored 5 g. zadržavanja statusa zaštićenog najmoprimca, dobivaju i državnu subvenciju pri plaćanju tržišne najamnine, nakon isteka postojećeg statusa u trajanju dodatnih 5 g. te sigurnost da neće izgubiti pravo na dom, uz pomoć alternativnih načina rješavanja stambenog pitanja, ukoliko izostane dogovor sa vlasnikom stanom. Sve navedeno, s obzirom i naglaskom da predloženi zakon ex lege, nikome ne uskraćuje korištenje postojećeg stana. A što se postiže propisanom prednošću zaštićenih najmoprimaca stanova, pri otkupu, najmu, u programima stambenog zbrinjavanja, POS-a ili prilikom raspolaganja stanovima iz vlasništva lokalne uprave i gradove. Po posebno ugroženim skupinama građana, posebno vodi brigu RH i jedinice lokalne samouprave. Slijedom navedenog, radi ispunjavanja obaveza koje proizlaze i već ranije navedene odluke Ustavnog suda i ispunjavanje međunarodnih obaveza prema Europskom sudu za ljudskom prava.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, ova polusatna uspavanka koju smo ovdje slušali od državnog tajnika ne oslikava ono konkretno što će se desiti nakon šta potencijalno vladajuća većina u Hrvatskom saboru usvoji ovaj zakon. Nitko ne osporava prava vlasnika, ali nitko ne bi smio osporiti ni pravo na dom ni stanovanje naših 4000 obitelji, preko 10000 sugrađana koji danas sa zebnjom i strepnjom iščekuju šta će Hrvatski sabor odlučiti u prvom i u drugom čitanju.

Ono što će se desiti ovim zakonom, je činjenica da 2023. g. ti ljudi ostaju bez krova nad glavom. I to je činjenica. Nikakve subvencije, kriteriji, socijalni, pa će lokalna jedinica, država, voditi računa, a šta ako ne bude vodila računa. Šta ako se niti jedan najmodavac ne dogovori sa najmoprimcem? Imati ćete skoro 4000 hrvatskih obitelji na cesti. I to nije pravedno rješenje, i jedna nepravda se ne može zamijeniti novom nepravdom. Pravedno rješenje je da se obeštete i jedni i drugi i da zaštitimo pravo na dom ovih ljudi koji sada to pravo nemaju. A što se suosjećanja tiče, nemojte molim, vas o tome govoriti, jer vi ne suosjećate s tim ljudima, inače bi ih osobno otišli pozdraviti dole, na ovu zimu, -10 njih, 200, 300 koji su ovdje protestirali, toliko o suosjećanju vlade i vladajuće koalicije prema tim ljudima.

Dakle, ministar i potpredsjednik Vlade osobno u Vladi primio gospodu koja u prosvjedovala i nema potrebe da ih ja kao niži državni dužnosnik primam. Što se tiče toga da će ostati ti ljudi na ulici, ne stoji ta činjenica i naglašeno je bilo u mom izlaganju koji sve instrumenti postoje da se upravo to ne desi. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Željka Jovanovića. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolega. Prvo bih se pitao gdje je nestao gospodin Štromar? Dakle, vrlo zanimljivo, mi ga uopće ne viđamo. Da li on uopće radi? Bilo bi dobro da njega ponekad čujemo u ovoj sabornici temeljem svega onog što radi, obzirom da je vjerojatno on autor ovog Zakona. Čuli smo od gospodina Uhlira u nekoliko navrata da ovo rješenje je, kako je rekao, zakonito, pravično i održivo za dvije potpuno suprotstavljene strane. Pa ja smatram da je ovaj prijedlog duboko nemoralan, da nije zakonit, nije pravičan i nije održiv. On se ljudskim pravima bavi na jedan potpuno tehnički način i pri tome na vrlo loš način. Skandalozno je da ove jadne ljude kojima se prijeti izbacivanje na ulicu 2023. godine, od kojih će mnogi imati blizu 90 godina ako uspiju poživjeti nakon ovog stresa sve ovo što će im se događati, nazivaju komunističkim podobnicima i uzurpatorima privatne imovine. Dakle, nije njihova krivica što su u tim stanovima, nije njihova krivica što taj problem nije riješen. To je krivica države. I država treba preuzeti na sebe odgovornost da ponudi kvalitetno rješenje. Ovaj zakonski prijedlog nije kvalitetno rješenje. Njega bi zapravo trebalo povući iz procedure i ponuditi potpuno novi prijedlog, ali prijedlog koji i prije toga napravio kvalitetnu analizu situacije u svih 3700 stanova. Dakle, ne može biti jedno rješenje za sve probleme različitih situacija ljudi koji žive u tim stanovima. Vlasnika tih stanova, mešetara koji su kupovali te stanove, od kojih su mnogi u HNS-u, pa je ovo još jedan primjer trgovačko-ortačke koalicije na način kako to radi HNS.

Dakle, do sada od 2002. godine se pokušavalo na različite načine riješiti ovaj problem koji je nastao, i svaki puta jedan od argumenata da se odustane od rješavanje tog problema je analiza svakog pojedinačno. Dakle, to je argument kada se želi zaustaviti proces. Kad se ne želi rješavati problem. Onda ajmo svakog pojedinačno, a to su privatni stanovi, privatno vlasništvo, osobni podaci. Drugo, što se tiče moje osobne uključenosti u izradu ovog Zakona, naravno da se zna, i sad sam rekao nekoliko puta da od 2002. se radi na tom Zakonu i ne može jedna osoba u tolikoj mjeri kreirati zakon da bi svi drugi za to zaslijepili. Slijedeće, što se tiče mog sukoba interesa, vaš kolega Peđa Grbin je na odboru direktno pitao i ja sam izvadio originalne dokumente i pokazao mu da nikakve veze nemam sa tim sukobom interesa, koji se pokušava u javnosti prikazati. Čak niti ja osobno je preuzela jedan stan od grada Zagreba uz zapisnik i svjedoke po povratu imovine.

Dakle, ja ću otprilike ponoviti ono što sam rekao na Odboru za pravosuđe. Rimsko pravo je staro preko 2000 godina i to Rimsko pravo je udarilo temelje pravičnosti i našeg pravnog sustava.

Smatram da ovaj zakon nije u duhu te izreke. Smatram da ovaj zakon nije jednako izašao u susret i vlasnicima i najmoprimcima. Vlasnici svakako moraju doći do svojeg vlasništva, već su to morali ostvariti i prije. Međutim, najmoprimci koji su zaštićeni zahvaljujući nekakvom starom sustavu koji smo imali, nisu krivi što su došli u poziciju da su planirali svoj život na način da su smatrali kako će biti zaštićeni do kraja svog života. I zbog toga je država dužna u ovakvoj situaciji pronaći bolja rješenja i za te najmoprimce, a vlasnicima se svakako njihovo vlasništvo vratiti mora.

Sve drugo iskače iz tog okvira i zapravo, neki od postavljenih uvjeta ne zadovoljava. Ovaj prijedlog rješenja koji ste spomenuli i da je bio naveden na Odboru, ja sam ga komentirao u svom uvodnom govoru, dakle, otvara emocionalno rješavanje tog pitanja, a ne racionalno. Čim krenemo pisati zakone po emocijama, onda nemamo više ograda, onda ne postoje granice. I to sam spomenuo danas, ako krenemo izjednačavati neku drugu skupinu građana sa pravima iz devedesetih godina, a gdje su onda granice? Tko je sljedeći tko pita, a gdje sam ja? Gdje su oni koji su gradili kuće svojim sredstvima, zašto se njima nešto ne subvencionira? Gdje su oni koji su kupovali stanove na tržištu, uzimali kredite u to doba zašto njih ne bismo sada pomogli? Znači država je racionalno tada da smanji troškove i da napravi zaradu na prodaji društvenih stanova odlučila se na taj potez primarno, a sekundarno je pomogla tim ljudima da su mogli postati vlasnici stanova. Dakle to je bila jasna, logična ideja šta se tada tražilo. Sada tražiti neku drugu logiku, ali onda gdje su granice te logike? Evo tajniče dok vas slušam stalno onda mijenjam u glavni što ću vas pitati jel iz vi iz odgovora u odgovor jasno dajete do znanja na čijoj strani ste i kako ste i cijeli zakon prezentirali, prezentirali ste ga tendenciozno, prezentirali ste na način da ste sad sam uvjeren i sakrili podatke koliko je, a to sam vas pitao na odboru koliko je stvarnih vlasnika koji nasljeđuju imovinu, a koliko je prekupaca. Vi ste ga ignorirali namjerno, ali nebitno zato ima puno toga što trebam pobiti u svojoj raspravi, pitat ću vas sljedeće. Vi znate da svatko tko ima više od 50 godina ima problem dići stambeni kredit. Nakon pet godina zaštićenim najmoprimcima ističe njihov status i oni su bukvalno prepušteni ne ulici, reću jedinicama lokalne samouprave koje mogu im pomoći i ne moraju kapacitete imaju kakve imaju ili nemaju.

Pitali ste za vlasnike i neke druge vlasnike, znači imamo nekoliko vrsta vlasnika. Vlasničko pravo je samo jedno i ljudska prava i temeljno pravo vlasništva ste štiti u kakvom god oni obliku bili, kako god ono bilo stečeno ako nije kriminalnom radnjom. Što se tiče starosnih problema populacija i podizanja kredita, to je samo jedan od mogućih načina rješavanja problema koji bi mogli nastati.

Radi se prema vašim podacima o 3734 stana odnosno skoro 9000 zaštićenih najmoprimaca i stoji da je to negdje oko 2,4 stanara prosječno po stanu. Ono što meni ovdje nije jasno, vi ste nabrojali cijeli niz instrumenata kojima će se pomoći osigurati stan zaštićenim najmoprimcima nakon 2023. godine, međutim nisam vidio jamstvo. Ja iz ovih svih instrumenata koje ste vi nabrojali nisam vidio jamstvo da ti ljudi stvarno, kako su kolege rekli neće biti na ulici. Ali bih ovdje istaknuo još jednu stvar da postoji jako mnogi različitih primjera, ja ću istaknuti primjer jedan iz mog Šibenika. Radi se o gospodinu Ivici Bratiću koji u komunizmu nije mogao dobiti stan jer nije bio podoban, bio je mnogo puta privođen radi nacionalizma, '91. godine u košmaru rata dobija jedan stan koji je bio u to vrijeme pod Općinom Šibenik, kasnije denacionalizacijom taj stan više nije bio njegov nego je vraćen u vlasništvo stvarnog vlasnika. Taj stan je bio pogođen granatom kada je on ušao u njega, on ga obnavlja, u tom stanu odgojio je svoje četvero djece, hrvatski branitelj, dragovoljac.

Državni tajniče. Ovo je vrlo složen problem, ne možemo ga promatrati jednoznačno jer u tim stanovima ne žive samo ljudi iste dobne skupine. Ono što mogu reći sreo sam kada sam dolazio u Sabor skupinu građana iz Dalmacije koji su promrzli, oni su uznemireni i uplašeni i mole da im se pomogne. Upravo treba voditi računa o tome. Ja sam stekao dojam iz ovog prijedloga zakona da on ne štiti takve, ajmo tako reći slabe skupine jer to su uglavnom ljudi u starijoj životnoj dobi koji više nemaju takve prihode da mogu plaćati stanarine koje će sada drastično rasti u narednih pet godina. A što će biti nakon pet godina o tome ne znamo dovoljno. Mi vidimo iz ovog izlaganja državnog tajnika da nema poznatih i kvalitetnih rješenja. Premještati te stare ljude s jednog mjesta na drugo, mi možemo samo zamisliti što to za njih znači. Za njihovu djecu druga je situacija, s njima država ustvari oni će to pitanje morati riješiti. Ali se igrati u ovoj životnoj dobi sa ljudima, ne može ih se prebacivati kao vreće sa jedne na drugu stranu. Prema tome, privatno vlasništvo zaista treba zaštiti i to je potpuno jasno, ali ne na način da se na drugoj strani uznemirava i naprosto radi na štetu zaštićenih najmoprimaca. I zato u ime stranke Promijenimo Hrvatsku predlažem da povučete ovaj prijedlog zakona dok se ne osmisle kvalitetnija rješenja. Ponavljam, svi mi moramo posebno Vlada jer vi ste izvršna vlast biti socijalno osjetljiviji, tu su živi ljudi u različitim životnim situacijama, financijski ugroženi i ne smiju biti uznemiravani. Također ovaj smjer analize do zadnjeg člana od 3700 osoba i ovaj smjer povlačenja zakona dok se nešto drugo ne pronađe, zapravo se radi od 2002. do danas, to je rezultat, inzistiranju na analizama i traženju nekog drugog rješenja kojeg nema. Dakle, ako postoji neko bolje rješenje, kvalitetnije rješenje koje zadovoljava one rubne uvjete koji su postavljeni, dapače ugradit ćemo ga u ovaj zakon, imamo dva čitanja. Ali povuć samo zato što se sumnja da ovo rješenje nije dobro, a ne imati drugo rješenje, mislim da ne bilo dobro. Između ostalog što u ovom trenutku zaštićeni najmoprimci su izrazito nesigurnoj situaciji. Europski sud za ljudska prava pritišće rješenje s jedne strane, a njima nedostaje ključni članak u postojećem zakonu, nemaju zaštitu osiguranja drugog zamjenskog stana, to je izbrisan članak. Znači ako naši sudovi krenu sada izvršavat presude i iseljavat bit će puno gora situacija nego da se donese ovakav zakon. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Država je ta koja mora urediti odnose u društvu pa tako i odnose između dviju potpuno suprotstavljenih skupina koje se nisu same od sebe suprotstavile nego ih je opet u tu situaciju dovela država svojim odlukama iz četrdesetih, pedesetih i tko zna kojih godina prošlog stoljeća. I najgore što država može napraviti je da međusobno suprotstavlja te dvije skupine ljudi koje u ničemu nisu bile suprotstavljene nego ih je sudbina i odluke države dovela u tu situaciju. Pogrešno je govoriti da ovo ima neku ideološku neki ideološki prizvuk da su ovi koji su u stanovima podobni jednih, a da ovi koji su vlasnici su nepodobni tih jednih jer onog trena kada je prvi hrvatski predsjednik otkupio takav stana dan prije donošenja zakona, ako je i postojala ta priča je završena. Jedan također poznati političar ako se ja dobro sjećam se razveo fiktivno da bi kupio dva stana iz tog sustava po povlaštenoj cijeni. Možete provjeriti. Prema tome, u ovom trenutku država mora pronaći bez ideoloških primjesa mehanizme kako da te dvije skupine ljudi da im zadovolji njihova prava. Prva je pravo vlasnika na uživanje vlasništva i drugo je pravo onih ljudi koji su se pravno uselili u te stanove jer država je i onima koji su se bespravno useljavali u stanove omogućila otkup po povlaštenoj cijeni nakon devedesetih. Jel to isto ostatak socijalizma? Nije.

Mislim da iz mog uvodnog govora niste mogli čuti nikakvo opredjeljivanje za nikakvu stranu, posebno ne za etiketiranje po pripadnosti političkoj ili nekakvom drugom smjeru. Dapače, iskoristio bih i odgovorio još kratko na gospodina Jovanovića koji je prozvao cijelu stranku da ima interese u ovom zakonu što mogu kategorički odbiti. Ne vidim niti jednoga koji bi imao direktan i ikakav interes u donošenju ovog zakona osim da napravi nešto korisno za našu državu i za naše građane. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče Uhlir. I mi smo gotovo svi zastupnici zatrpani bili u našim in box-ima od zaštićenih najmoprimaca i njihovih sudbina kao i samih vlasnika i dobro je da ste u svom uvodnom izlaganju govorili o tome da država, Vlada suosjeća i sa suprotstavljenim stranama i da se pokušalo naći najbolje rješenje. Žao mi je što naše kolege iz drugih klubova neće prihvatiti činjenicu presude Europskog suda za ljudska prava gdje moramo ići sa donošenjem ovakvoga zakona odnosno da će sam taj zakon o kojem mi sada pričamo nadzirati Odbor ministara Vijeća Europe.

To što nije dobro jest da se vlasnici tih stanova, govori o vlasnicima, nekim prekupcima ja to ne razumijem vlasnik je vlasnik se govori kao o nekakvim babarogama, a o zaštićenim najmoprimcima se govori sa puno više suosjećajnosti i emotivnoj povezanosti sa takvim stanovima, što nije dobro. I iz onoga što ste vi govorili reći ću vam jedan podatak koji ne mora biti točan, ali zaštićeni najmoprimci imaju u vlasništvu stan ili kuću, dakle njih 1083 ima jedan vlastiti stan ili kuću, njih 316 ima dva vlastita stana ili kuću, njih 105 ima tri vlastita stana ili kuću. Dakle bilo bi dobro da baratamo sa još točnijim podacima koliko znam mi u ovom trenutku ne znamo koliko je zaštićenih najmoprimaca. Dakle vlasnik je vlasnik, ne može on biti nominalan i špekulativan vlasnik sviđalo se to nekome ili ne.

Riječ je o jednoj vrlo složenoj problematici i ja ću to kada ću raspravljati u ime kluba i reći. No međutim, tamo 2000. odnosno 2001. kada se je iza toga probalo ići s jednim zakonom govorilo se o brojci od 13000 stanova u kojima imamo zaštićene najmoprimce. Iza toga mi smo došli do podatka iz 2011. o 3831 to je statistički, ministarstvo je 2005. nakon upita javnog poziva došlo do 2542 stana, 2014. kada je išao javni poziv se svega odazvalo 948 stanova. Kao prvo me zanima, što se je kada se radio zakon što se procjenjivalo koliko realno ima stanova u kojem su zaštićeni najmoprimci jel ovdje baratamo sa 3000, 4000 pa bi bilo loše da baratamo krivom brojkom. Ali ono što moramo jasno reći, vlasnici će do svojih stanova doći prije ili kasnije. Oni će u te stanove ući. Najmoprimci su otkupili od svojih najmodavaca, a dio problema je rješavala priroda na način da je riječ bilo o starijem pučanstvu i oni nakon što su otišli sa ovog svijeta, vlasnici su došli do stana. Prema tome, zakon je u principu zakon koji bi trebao riješiti glavninu status najmoprimaca. Najmodavci odnosno vlasnici imaju svoje vlasništvo, nitko im nikada nije oduzeo.

Radi se o privatnom vlasništvu o privatnim stanovima i ne postoji način niti prisila da se nekoga provjerava koga on ima i u kojem statusu. Dakle to su podaci na dobrovoljnoj bazi prikupljeni i zato jesu sa tri strane prikupljani. I na strani sigurnosti je ovaj podatak iz Državnog zavoda za statistiku iz 2011. godine 3700 i nešto stanova prema podacima jednih i drugih udruga koji su znatno manji. Tako da smo na strani sigurnosti što se tiče opterećenja državnog proračuna i jedinica lokalne samouprave. Onaj drugi dio koji ste problematizirali vezano uz to da treba više voditi brigu o zaštićenim najmoprimcima, a manje vlasnicima i to sam uvodno govorio. Dakle imamo okvir unutar kojega moramo tražiti rješenje. Tražiti rješenje van okvira nije rješenje. Ako je nama okvir da je vrlo restriktivno postavljanje mogućnosti za raskid ugovora o najmu, da je neograničeno trajanje ugovora o najmu, presuda Europskog suda za ljudska prava, dakle to je ona varijanta ne činiti ništa.

Predstavnici Vlade. Rekli ste da se radi o atavizmu iz socijalističkog društvenog poretka i da to trebamo napustiti. Meni se čini da vi s tim atavizmom jako dobro sada baratate da bi proveli jedan novi oblik nacionalizacije i da je to nacionalizacija privatnosti i nacionalizacija prava zaštićenih najmoprimaca. Na koji način? Mi te ljude ne smijemo promatrati kao one koji su ostali u tom socijalističkom društvenom poretku i sada nam služe za jeftine političke kao jeftina politička strašila. To su ljudi koji su žrtve povijesnih okolnosti i to su ljudi koji su diskriminirani od politika i ljudi koji su diskriminirani i na temelju ovih naših zakona. Postavili ste jedno pitanje, a to je pitanje gdje i do kada se može ići s logičkim principima. Budući da je to područje moje struke, ja ću vam reći da se s logičkim principima treba ići sve dok se ne ostvari socijalna pravda. Socijalna pravda se treba ostvariti zakonima koji neće diskriminirati, koji će rješavati određene probleme. Vi ste se odlučivali u svojim zakonskim rješenjima da nositelji stanarskog prava postanu zaštićeni najmoprimci, zaštićeni najmoprimci da postanu podstanari, a podstanari da postanu beskućnici. Ukoliko je to socijalna pravda i ukoliko je to zakonitost koju vi sada promovirate, to je zakonitost koja je i protiv temeljne logike, to je zakonitost koja je protiv građana i to je zakonitost koja diskriminira i koja nacionalizira upravo ljudsku privatnost i pravo na dom. Osim toga niste uspjeli izaći ni na kraj ni sa dvije ustavne kategorije, jedna je pravo na dom, a druga je pravo na vlasništvo. Pa nije dobro da govorimo tko je diskriminiran, tko nije kada upravo trudimo se riješiti na obostrano zadovoljstvo. Svi se moraju malo povuć nazad od maksimalnih rješenja koja traže. Ne može se zaključiti, ne znam gdje ste prepoznali tu diskriminiranost prema zaštićenim zajmoprimcima s obzirom da ponovo ponavljam po treći, četvrti puta, imamo zadan okvir unutar kojeg možemo raditi rješenja. Sva rješenja van okvira Ustava RH, načela i presuda Europskog suda za ljudska prava nije prihvatljivo. Ne možemo raditi nešto kontra ta dva postojana okvira.

Državni tajniče, ja ću ponoviti jednu tezu koju sam iznio jučer na Odboru za prostorno uređenje i graditeljstvo. Inače, mi inženjeri građevine znamo reći kakav temelj, takva zgrada, pa isto ovo bi mogli reći kakav temelj ovog zakona, takav i zakon.

Osobno mi nije jasno da raspravljamo o zakonu 2018. godine, uzimamo meritum informacije iz 2011. a da nismo ovih 7 godina bili sposobni ni provjeriti sve te stanove odnosno pojedinačna prava. Rekli ste mi jučer da bi trebali napraviti ponovno jedan popis stanovništva, bar ste mogli provesti jedan novi javni poziv da se svi mogu prijaviti, imamo trenutno činjenično stanje.

Uvaženi državni tajniče, vi u biti ste sami sebi kontradiktorni cijelo vrijeme, jedan čas pričate jedno, drugi čas pričate drugo. Očito niste spremni za ovu raspravu. Prvo govorite da ovom problema ne treba pristupati sa emocijama, nakon toga nudite oštećenicima suosjećajnost, zatim govorite da su oni tijekom pregovora postavili maksimalističke zahtjeve a vi ih uopće niste saslušali. Znači vi niste saslušali ni jednu ni drugu stranu za razliku od saborskih zastupnika kojih zadnjih 10 dana danonoćno ovdje primamo ljude, njihove mailove i poruke i koji su postavili potpuno suprotne zahtjeve od onih koje ste vi nazvali maksimalističkima. Znači nije istina da zaštićeni najmoprimci samo i jedino žele ostati u stanu u kojem jesu. Oni su spremni prihvatiti zamjenske stanove, jedan dio njih, dobar dio njih, jedan dio njih je spreman prihvatiti i nekakvu drugu vrstu odštete, a isti takav slučaj je i prema nominalnim vlasnicima, onima koji žele njih iseliti. Prema tome, vaša tvrdnja da su oni došli k vama sa maksimalističkim zahtjevima jednostavno nije točna. To je vaša konstrukcija. Vi ni u jednom jedinom trenutku niste te ljude stavili za isti stol i s njima razgovarali. Ni u jednom. Vi ste slušali po kuloarima, glasine, čitali eventualno po portalima neke pojedinačne priče, ali niste obavili sustavne pregovore za što bi bilo dužno jedno ministarstvo. Vi ljudima nudite suosjećanje kao daste nekakva karitativna ustanova a vaš je posao kao ministarstva da nudite rješenja.

Mogu to ponoviti 10 puta za redom. Dakle primani su ljudi, predstavnici, ne svatko pojedinačno niti 1 700 ljudi, njihovi predstavnici su primani u različitim mandatima. Gospođa Mrak-Taritaš, ministrica tada, u prošlom mandatu organizirala je zajednički sastanak sa svima. Svi su mogli reći šta su htjeli. U ovom mandatu posebno su ih primali pomoćnici ministara i razgovarali sa svakim posebno. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Mire Bulja. Pred nama je jedan vrlo kompleksan problem koji je nastao još u komunizmu gdje privatno vlasništvo je oduzeto međutim poslije je sustav stvorio i druge žrtve, jednu nepravdu smo napravili, sad imamo i drugu nepravdu prema ljudima koji su koristiti te stanove, nekretnine, po tada važećim zakonima, imali su stanarsko pravo kao i brojni drugi građani i ja u ovom vašem prijedlogu ne vidim ono što bi trebao vidjeti. Kolega Pranjić je to djelom kazao. Prije svega ne vidim najodgovorniju osobu u ministarstvu, potpredsjednika Vlade gospodina Štromara, da nam ovdje da jasan stav jer je činjenica da nakon 5 godina, o privatnom vlasništvu ne treba uopće sporiti, međutim, možete li mi kazati koliki je izračun, tj. koliko je Vlada, koliko ste vi osigurali sredstava i jeste li procijenili vrijednost ovih nekretnina jer jednostavno bez novca vi ovaj problem neće moći riješiti jer radite nepravdu na nepravdom. Ono što je nastalo u komunističkom vremenu, sad prenosimo i na ovo vrijeme. znači stvaramo žrtve kako se sustav mijenjao kao pravni slijednici, mi stvaramo problem a vi ne dajete rješenja osim što ste pola sata ovdje čitali brojne direktive. Koliko je država osigurala novaca ili potrebno osigurati novac i dok se god ne osigura novac, ja ne znam kako vi uopće vodite pregovore.

Dakle vaša primjedba ide u smjeru bez predlaganja rješenja, ali i samo izlaganje nezadovoljstva. Ja ponavljam, imamo jasne okvire, unutar tih okvira vidite i sami kako je teško, ne možete naći rješenje, ali ste nezadovoljni s onim što je predloženo. Dakle, ponudili smo s naše strane što mi mislimo najbolje što se moglo iz postojećeg okvira. Niko nikoga neće izbaciti na cestu. Novac, fiskalni učinak je projektiran i on je sadržan u onih 47 milijuna subvencija, država preko toga neće ići, a i to sam rekao u uvodnom dijelu zašto.

Kako ćete onda obraniti stav države prema svima drugima koji nisu uspjeli riješiti stambeno pitanje? Ja vam mogu iznijeti podatak od milijun 875 tisuća 444 stana iz '91. godine, 393 tisuće 242 su bila pod zaštićenim najmoprimcima 25% od toga 75 tisuća 400 nisu otkupili kao zaštićeni, mogli su odnosno bili su društveni stanovi u pretvorbi i mogli su se otkupiti. 20% njih 75 tisuća i dan danas su u društvenim stanovima koje nisu htjeli otkupiti. Znači svega od 25% ukupnog fonda 20 ih još nije otkupilo 20%. govorimo o užoj populaciji koja je imala to pravo, koja je imala te benefite, a sada bi to proširili na kompletnu populaciju Hrvatske.

Gospodine državni tajniče. Nije lako riješiti problem kada je jedan u pravu, a drugi nije vidjelo se to često ne možemo napraviti, međutim ovdje se u ovom slučaju radi o sukobu dva prava. I vi ste upravu dobili ste direktive Europskog suda za ljudska prava i taj problem trebate riješiti. To nismo isto uspjeli napraviti 20 godina, vi ste komentirali HDZ nije to uspio riješiti, HNS nije uspio riješiti, ali evo sada u ovoj ubojitoj kombinaciji kada ste jedni s drugima sada bi to trebali riješiti. Poštivati da odluke Europskog suda, međutim 2023. će brzo doći. Teret je stavljen na državu, lokalnu samoupravu, gradove da oni to riješe do 2023. godine. Mi znamo da i ovako imamo milijun zahtjeva za stanove i ja sam siguran, nažalost sam siguran da niti države, niti lokalna samouprava, niti gradovi za pet godina neće imati 4 tisuće stambenih jedinica da riješi sve te ljudi. Dakle, pokušaj pohvaljujem da se nešto riješi, međutim mislim da ovaj način na koji ste vi predvidjeli gdje će na koncu jedni ipak biti privilegirani nije pošten. Negdje oko 350 milijuna eura je trošak cijele ove priče, a ako Hrvatska ima za kupovinu primjerice polovnih aviona koji koštaju čak i znatno više od toga, po meni i meni osobno bitniji su naši građani nego polovne kante iz Izraela.

Hvala lijepa na pitanju odnosno na komentaru, ali ne možemo se složiti oko toga da nisu predviđena rješenja. Rješenja su ugrađena, rješenja su ugrađena u okvirima mogućnosti i prijelazni period od dva puta po pet godina je upravo napravljen da bi se postepeno rješavao problem koji će nastajati, a ne raz u jednom danu u jednoj godini. Što se tiče prioriteta, naravno da uvijek ima nekih prioriteta u državnom proračunu jel u tome jest nauka ekonomije jer se traže resursi, a oni su ograničeni i zbog toga imamo cijelu nauku.

Kao predstavnika Vlade Andreja Plenkovića od vas zapravo nisam ništa drugo nisam niti očekivao odnosno evo da vas podsjetim, rekao je gospodin Andrej Plenković da će njegova Vlada HDZ-ova kada bude izabran zaustavit deložacije. Na tragu njegove izjave vi ste stvorili zakon koji zapravo predviđa postupno deložaciju 10 tisuća građana bez da im se da trajno rješenje. Vi ćete reći da je to adekvatno, da je to ispravno i ja osobno smatram da nije, klub Živog zida smatra da nije i borit ćemo se protiv vaših rješenja te vas pozivamo da povučete iz procedure ovaj prijedlog zakona. Razlog za to je u tome što vi ovim zakonom ne rješavate niti probleme stanara, niti vlasnika odnosno vi vlasnike i dalje gurate u vlasničke sporove, stanari će i dalje biti deložirani. Jedino pravedno rješenje da država onim stvarnim vlasnicima odnosno izvornim vlasnicima i njihovim nasljednicima omogući povrat u stanove gdje sada žive stanari, a da država stanarima da zamjenske stanove. I s druge strane, da se prekupce koji nisu originalni vlasnici da ih se ekonomski obešteti odnosno da im se da isto zamjenska nekretnina, ako stanari žele ostati živjeti u stanovima u kojima žive i više od 50 godina. Stanarsko pravo nije neka novotarija, ona nije uvedena '45., postojala je i ranije. Nažalost, vidim da ova Vlada nema sluha i socijalnosti od HDZ-a, od Bandić Milana 365 i od vas nema niti malo. I molim vas samo usput da odgovorite da li ovaj prijedlog zakona gurate isključivo zato jer ste i sami odnosno jeste li sami vlasnici odnosno vlasnici par stanova u kojima žive stanari? Ma nisam, nemam zaštićene najmoprimce, danas drugi puta od kad je počelo se u medijima govoriti možda deseti puta. Na Odboru za zakonodavstvo sam izvadio originalne dokumente Peđi Grbinu i pokazao mu, dakle, nisam, nemam zaštićene najmoprimce. Što se tiče novih zamjenskih stanova, to je opet teza ajmo svima dati sve. Ali kako, otkuda? Znači nije to samo toj grupaciji dati nešto, nego tada automatski otvaramo davanje svima jer ovo je mala skupina ljudi prema onima koji su rješavali stambena pitanja na sasvim drugačije načine. I onu su zakinuti, gdje su oni? Oni odmah dolaze na naplatu ako otvorimo ovima. Prekupci, vlasništvo je nepovredivo, vlasništvo je samo jedno. To se naprosto ne može raditi. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Pa da nekako nazovem ovaj dio rješavanje određenih stambenih pitanja u Hrvatskoj, iako ovo dosta dugo kao što smo ovdje svi uvodno rekli, rješavanje stambenih pitanja je jedna trilogija. Vidjeli ste prvo rješavanje stambenih pitanja kod švicarskog franka i tu mi je bilo drago da smo u ovome Saboru svi bili jedinstveni i donijeli jedinstveni zakon u tom kontekstu da se spasi te koji su živjeli u tim stanovima. Druga trilogija je bila sa RBA zadrugama i tada je išao prijedlog od kolege Škibole, Vlada se tu uključila, SDP također podržao, mislim da je to bilo dobro rješenje, dasmo donosili takve zakone jedinstveni. Ovo što sada danas vidimo od svih klubova zastupnika, strah se uvukao u ljude i mislim da bi bilo mudro i pametno da ovaj zakon ne donosite sa 78 ruku, da tražite i do drugog čitanja hoćete li povući ili neće povući, da probaju klubovi dati svoje prijedloge, usuglasiti se s njima, jer ovo je vrlo važno pitanje i volio bi da kako smo bili jedinstveni u rješavanju uvrlo važnih stambenih pitanja kod ova dva prethodna zakona gdje smo rekli dasmo bili jedinstveni, da riješimo takva pitanja i sutra kada dođu pitanja blokiranih da budemo jedinstveni, isto tako i kod ovoga zakona. Probajte ne forsirati ovako nešto preko da lomite, a znam da imate pritiske i s druge strane da to donesete, ali ajmo još jednom vidjeti ovdje kao što sami vidite, podaci su od 2011. godine, sad je 2018. godina, želimo barem u tim obrazloženjima da budu kvalitetniji podaci, jači podaci i da probate ovo danas što će se još vidjeti, što će pojedini klubovi iznijeti a svakako pozivam i vladajuće da još jednom sjednu i da probaju tražiti konsenzus na ovom pitanju jer mislim da je izuzetno važno da kad već rješavamo ta stambena pitanja, da u ovom Saboru onda nema određenih pojedinaca nego da donesemo ovakve zakoni su bitni i jedinstveni. Hvala lijepa na pokušaju konsenzusa i pronalaženju rješenja u svakom slučaju, idemo u dva čitanja, ajmo sa prijedlozima, konstruktivnim prijedlozima, u okvirima zadanih mogućnosti i dapače, može se usvojiti sve ono što je u okvirima mogućega. Nitko ne bježi od toga, nitko ne inzistira na samo jednom rješenju ako postoji još koje. Precizni podaci, rekao sam danas, rekao sam nekoliko puta već i na odborima, vrlo teško precizni podaci, novi popis stanovništva, 120 milijuna kuna. Gospodine potpredsjedniče.

Naravno, ja sa nisam liberal, ja sam kršćanski demokrat, želim da se poštuje privatno vlasništvo, ali želim isto tako država bude socijalna, ali tu je zapravo ključ po meni problema u ovoj raspravi i gdje eventualno moramo više raditi do drugog čitanja. Dakle, mi nemamo u ovom trenutku precizne podatke. I na tome bi trebali poraditi. Govorimo o onima koji su zaštićeni najmoprimci ali da li mi znamo koja su njihova primanja, koliko od njih su doista u upotrebi, a koji su možda oni koji da nam sutra ne ispadne da smo zaštitili nekoga tko možda i ne treba takvu zaštitu jer je i to kolegice i kolege, društvena nepravda. Dakle, a mi bez tih podataka teško možemo.

Zahvaljujem na pitanju i komentarima. Dakle, postupak rješavanja slijedi i donose se pojedinačna rješenja o svakoj osobi. U postupku rješavanja i donošena pojedinačnog rješenja, morat će se izvaditi sva dokumentacija i prikazati stvarno stanje svakog pojedinačno. Unaprijed prikupljati njihove podatke mislim da bi bilo teško i s obzirom na zaštitu osobnih podataka.

I s time iscrpili replike na uvodno izlaganje. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prije početka rasprave želim Vam reći da su se javili praktički svi klubovi. I da imamo prijavljenih 14 pojedinačnih rasprava. Prema tome procjena je moja da će točka trajati negdje do 9 sati navečer ako ne bude replika, ako bude onda i dulje. Evo ga, samo da svi znamo se ravnati u odnosu na sljedeće točke jer još su tri točke iza njih. Prvi će u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e govoriti poštovani zastupnik Branimir Bunjac.

Evo vidimo da se potpredsjednik Sabora žali na jako puno posla pa je onda i logično da je bila jedna stanka naime jer treba sve u jednom danu riješiti. Da se vratim na temu, tema nam je Zakon o najmu stanova i u uvodu bih htio reći sljedeće. Hrvatska je 1990.-te godine imala oko 350 tisuća stanara u tzv. društvenim stanovima i velikoj većini njih je dopušteno da otkupe stan prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i oni su u pravilu otkupljivali te stanove otprilike za 10% njegove vrijednosti. To možda izgleda vrlo malo ali treba reći istinu da su svi ti stanari cijeli svoj život uplaćivali tzv. stambeni doprinos koji je trebao biti utrošen za izgradnju tih istih društvenih stanova. Međutim, Zakonom o najmu stanova ovima o kojima danas raspravljamo u prvoj verziji 1996. godine otkup nije dozvoljen osobama koje su živjele u stanovima sa tzv. nominalnim vlasnicima nego je njim dan status zaštićenih najmoprimaca. I oni su dobili pravo da u tim stanovima stanuju po vrlo niskim stanarinama, znači otprilike cijena se kreće od 2 kune po kvadratnom metru na više ali su doživjeli jednu neizvjesnost da se sada nominalni vlasnici ili oni sami kažu vlasnici moraju s njima sukobljavati od toga, u smislu da bi ih oni vrlo rado čim prije iselili a ovi se ne daju s obzirom da su zaštićeni najmoprimci žele ostati do kraja života u svome stanu. Vremenom je taj sukob između dvije suprotstavljene strane postajao sve veći, jednostavno zato što su se dešavale promjene u vlasničkim odnosima i između ostaloga zato što su ljudi bili pod sve većim stresom pa je na kraju između 2 strane izbila, gotovo bismo mogli reći mržnja jer nitko nije rješavao njihov problem. Tako da danas između njih nema praktički nema dijaloga nego se oni nalaze ukopani svaki na svojoj strani i onu drugu stranu optužuju različitim diskvalifikacijama i uvredama na osobnoj razini. Tako u pravilu nominalni vlasnici ili vlasnici nazivaju zaštićene najmoprimce komunističkim podobnicima i privilegiranim građanima dok zaštićeni najmoprimci nazivaju one koje žele izbaciti van prekupcima i špekulantima. Postupno se taj problem nekako rješavao u smislu da je iz godine u godinu ipak bilo sve manje i manje zaštićenih najmoprimaca pa se neki početni broj od jedno 12, 13 tisuća njih sada smanjio na 3 tisuće 700 stanova prema evidenciji iz 2011. godine, to je vrlo važno naglasiti. I tu je u pravu gospodi Stier i još neki zastupnici. Mi baratamo podacima iz 2011. godine, sada je 2018. godina i mi ustvari ne znamo o kakvim se podacima točno radi ali je vjerojatno da su brojke niže od ovih koje su iznesene u obrazloženju zakona. Država nije činila ama baš ništa da riješi ovaj problem i to je velika sramota svih Vlada koje su bile od 1996. do danas. To je sramota Vlade Zlatka Mateše, sramota Vlade Ivice Račana, sramota Vlade Ive Sanadera, Jadranke Kosor, Zorana Milanovića i Tima Oreškovića. Ali ova Vlada isto tako ne čini ništa iskreno da bi riješila ovaj problem. Ova Vlada je primijetila da su na europskom sudu za ljudska prava donesene presude u korist vlasnika, počevši od presude Statileo pa na dalje i sada ta Vlada pod tim pritiskom i pod tim uputama želi riješiti ovaj problem. Ali opet ne na način da bi ona sama snosila odgovornost za to. Jer naime, oni rješenje ovoga problema odgađaju dva ciklusa po 5 godina, što znači do 2023. i do 2028. kada gospodin Uhlir sigurno više neće biti državni tajnik, Andrej Plenković sigurno neće biti premijer hrvatske Vlade, niti će gospodin Bačić i gospodin Štromar biti predsjednici klubova, odnosno ministri. Ponovno, brigo moja pređi na drugoga. Neka taj problem rješava 2028. sada ću banalizirati Marin Škibola. To je dakle potez koji nam nudi naša Vlada. Najlakše je tako reći, Europa je naredila, izgovor za sve, rekla je Europa ja radim i gotovo, klimam nosom kada se malo podvikne, odmah sve radim i s time sam oprao svaku svaku svoju savjest i svaku odgovornost. To je vrlo loše jer ovdje se ne radi o birokratskom zakonu niti o tehničkom zakonu, ovdje se radi o ljudima, o ljudima. Ovdje se ne radi o ciglama, niti se ne radi o zidovima, ovdje se radi o čitavim životima, doslovno. I što sada Vlada nudi? Ona nudi rješenje koje ne zadovoljava niti vlasnike, niti najmoprimce. Vlasnici kažu zašto bi mi sada čekali pet godina da imamo pravo na nekakvu tržišnu najamninu odnosno deset godina da uđemo u potpunu posjed ovih nekretnina nakon što smo čekali već desetljećima. Oni smatraju da se sve treba provesti u roku najviše godine dana, pozivaju se na primjer Slovenije. Njihovi zahtjevi za čim prije, čim bržim povratom imovine potpuno su opravdani. Njih ljuti između ostaloga kao što je ovdje spomenuto da jedan dio tih najmoprimaca ima nekretninu u svom vlasništvu, ne samo jednu nego dvije ili tri nekretnine, a predstavljaju se kao budući beskućnici. Imate jedan konkretan primjer, evo gospođa Kate Handabak iz Dubrovačke županije kaže da njih četvoro živi u jednoj sobi, a dok zaštićeni najmoprimci žive u njihovom stanu i istovremeno imaju dva stana, jedan u Zagrebu, drugi u Dubrovniku. Govore da su bili teško proganjani u komunističkom režimu i da su za vrijeme Domovinskog rata izgubili sve što su posjedovali. Osim toga tvrde da im je stan kulturno dobro u području Dubrovnika, da je stan potpuno devastiran. Gospođa piše da se osjeća potpuno poniženo i smatra da u Hrvatskoj imaju veća prava psi nego njezina obitelj. To je jedna priča, priča vlasnika. Zaštićeni najmoprimci nezadovoljni su zbog toga što u svojim stanovima žive od rođenja, neki i duže od 70 godina i nadali su se da će moći otkupiti svoje stanove jednako kao i vlasnici društvenih stanova devedesetih godina. Naime, do devedesete godine oni su bili u potpuno istom pravnom statusu kao i vlasnici društvenih stanova, potpuno isti pravni status. Hrvatska je Ugovorom o sukcesiji kao nasljednica Socijalističke Republike Hrvatske rekla da priznaje zatečeno stanje iz 1990. godine i da neće raditi razliku u stečenim pravima, a ona je to pravo ipak sada učinila. Jednima je dala pravo, drugima nije dala pravo, kako kome, kako kome. Crkveni stanovi koji su oduzeti crkvi država im je dala obeštećenje, dala im je druge stanove. Ako idemo po principu „pars pro toto“, ako smo dopustili jednima, ako smo obeštetili jedne zašto sada ne obeštetimo druge? Zaštićeni najmoprimci između ostaloga govore da su oni ulagali veliki novac u stanove u kojima su živjeli i ja vjerujem da jesu jer nitko ne može živjet 70 godina u stanu bez ulaganja i neki čak tvrde da su utrošili više novca nego na obnovu stana nego što danas stan uopće vrijedi. Zaštićeni najmoprimci također se pozivaju na primjer Slovenije gdje jasno kaže da jesu stanovi vraćeni vlasnicima u roku manji od godina dana, ali je odgovarajući drugi zamjenski stan njima bio osiguran, morao osigurati onaj tko mu je taj stan i uzeo. Znači onaj tko mu je stan uzeo taj mu je morao stan vratiti odnosno tko ga je proglasio zaštićenim najmoprimcem, taj ga je morao i zbrinutu. A tko ga je proglasio zaštićenim najmoprimcem? Pa država, općina i oni su morali preuzeti zadatak da te zaštićene najmoprimce zbrinu o svom trošku, a ne kao što ovdje nudi gospodin Uhlir koji je pobjegao normalno čim je vidio da ide neko iz Živoga zida, kaže dignite se kredite.

Evo idemo gospodine Uhlir vratite vi vaše stanove pa se natječite za POS, pa ću ja sa vama osjećati sa osjećanjem kao što vi osjećate sa zaštićenim najmoprimcem. Prema tome, dolazimo do poante, a poanta je u tome da se u ovaj problem mora uključiti država, država se mora uključiti u problem, a država se ko što vidimo ne uključuje osim na način da je dala pet godina rok da se ovi isele, pa ko živ, ko mrtav za pet godina i što daje nekakvu mršavu subvenciju od osam milijuna kuna godišnje za ugroženu skupinu stanovništva odnosno socijalne slučajeve. Sasvim sigurno kada ovaj zakon stupi na snagu za pet godina imat ćemo cijeli niz deložacija, imat ćemo ljude koji neće imati gdje otići koji će postajati beskućnici. Koliko je ova situacija komplicirana i koliko ju je loše prelamat preko koljena htio bih vam pročitati u jednom primjeru, Damir Rujić zaštićeni najmoprimac iz Splita. U stanu u Ulici sv. Klare uselio je 1959. godine jer je njegovoj obitelj oduzeta zemlja i kuća i dodijeljen mu je stan odnosno zaštićeno to najmoprimstvo kao odšteta. On je imao tada godinu dana. Njegov stan kupio je povratnik iz Amerike kao neuseljiv koji je istovremeno kupio tri stana i još je taj koji je otkupio njegov stan dobio od države društveni stan. Njegov otac nikad nije dobio društveni stan zato što se smatralo da on ima riješeno stambeno pitanje. U vrijeme Domovinskog rata gospodin je bio na južnom bojištu, cijeli život je proživio u trenutnom stanu i sada je u mirovini i kaže sa se ovakvim prijedlogom zakona osjeća kao beskućnik kojemu je nanesena velika nepravda i uskraćeno osnovno pravo, pravo na krov nad glavom. Gospodin Stipe Jureta iz Zagreba do 1985. živio je u svojoj kući, vlastitu kuću je imao sa 500m dvorišta i vrta i onda mu je njegova kuća i dvorište su mu eksproprirani jer su trebali državi i šta mu je država dala u zamjenu? Država mu je u zamjenu dala stan u kojem je on kasnije proglašen uzurpatorom i da ga treba izbaciti van na ulicu. Kako vam se čine ti primjeri? Znači čine se primjeri ovo što je spomenuto više puta u raspravi da ovakav zakon želi jednu nepravdu zamijeniti drugom nepravdom. I tu je ključni razlog zašto Živi zid ovakav zakon neće podržati, neće ga podržati. Ako gospodine Bačiću, vama govorim jer nema vašeg državnog tajnika, ste vi u stanju dovesti u Agrokor sve zainteresirane strane i staviti ih za stol uz državnoga medijatora pa neka raspravljaju godinu dana i neka se dogovore. Onda izvolite, dovedite i ovdje zainteresirane strane sve za jedan stol i neka kažu što žele i kako da se dogovore. Bez toga a to sam govorio gospodinu Uhliru a on je izokrenuo moje riječi, bez toga ovakav zakon izgleda poput običnoga nasilja, poput prelamanja preko koljena, poput prebacivanja odgovornosti. Sjedite i razgovarajte. Nije istina da zaštićeni najmoprimci ultimativno žele ostati u stanovima u kojima sada jesu niti je istina da vlasnici žele pod silu da ona iziđe van. Ako biste vi vlasnicima dali tržišnu nadoknadu oni bi i odustali od stana. Isto kao što bi se zaštićeni najmoprimci rado iselili ako bi im država dala stan a čuli smo da kod gospodina Marića postoje desetine tisuća stanova. I ako biste im dali mogućnost da taj stan otkupi pod istim onim uvjetima koji su vrijedili 1991. godine, oni bi se radi iselili. Između ostaloga priča se o tim tužbama koje su, presudama koje su donesene na sudu za ljudska prava, znate li da se donose presude u korist zaštićenih najmoprimaca. Ovo je presuda Ustavnoga suda u korist zaštićenih najmoprimaca. Znači vi ste danas riješili problem jednih tužbi a za 5 godina ćete morati rješavati problem drugih tužbi. Upoznajte se sa dakle presudama, svim presudama a ne sa jednom presudom. Spoznajte ovaj problem cjelovito. Ja ću o ovim presudama i još nekim primjerima i načinu na koji bi trebalo riješiti ovaj problem nastaviti govoriti u pojedinačnoj raspravi.

E sad, ja vas pitam, u cilju iznalaženja rješenja da se pomogne i zaštićenim najmoprimcima a i ljudima da se privatno vlasništvo zaštiti zašto grad Zagreb, vidite li vi u tome jedan način rješenja jer ste rekli a i državni tajnik da su ovi podaci od 2011. zastarjeli i po tim podacima u Zagrebu oko 1200 stanova je dakle u tom statusu. I slažete li se s time da država nije, nama je poslala jedan prijedlog zakona a da ovdje u gradu nije ništa pripremila ili da da kvalitetna rješenja, konkretno govorimo o gradu Zagrebu? I drugo pitanje, drugo pitanje, također vam je poznato da država svake godine na kunski dio javnog duga plaća oko 11 milijardi kuna, ustvari na ukupan … [[Govornik se ne razumije.]] E sada, ja sam o tome često govorio o tom refinanciranju kada bi se snizila drastično kamatna stopa mi bi imali milijarde kuna slobodnih i taj problem se već mogao davno riješiti, ova država je dopustila da se iskamatare njeni građani između 50 i 70 milijardi kuna po nekim mojim gro procjenama. Vidite li vi u ova dva segmenta znači drastično snižavanje kamata na javni dug kako bi država pomogla i problem stanova u gradu Zagrebu koji se nikome ne iznajmljuju? Uvaženi zastupniče Lovrinović, pa nevjerojatno je da Hrvatska ima desetine i desetine tisuća praznih nekretnina a da mi danonoćno stvaramo nove beskućnike. Znači to očito pokazuje da je došlo do poremećaja u društvu i to velikog. Ja ne znam niti jednu vrstu živih bića na kugli zemaljskoj koja nema svoj dom osim ljudi. A imamo prostora itekoliko, ne da bi zbrinuli 10 tisuća ljudi nego da bi zbrinuli 100 tisuća. Što je najbitnije od svega, država ima novce da sagradi 4 tisuće stanova novih da želi, ne samo da da zamjenske nekretnine, jer oni, ljudi koji su otkupili društvene stanove još ih dan danas otkupljuju, još dan danas plaćaju rate kredita. I svaki mjesec u proračun se slije 3 milijuna eura od novca toga kojim je zakonom propisano da mora biti namjenski, da mora rješavati pitanje kako vlasnika tako zaštićenih najmoprimaca i drugih ljudi koje treba obeštetiti. U sljedećih 5 godina za 60 mjeseci kako Vlada planira prema svom ciklusu od tih sredstava u proračun će doći 180 milijuna eura. Da Vlada želi, znači ponavljam još jednom, Vlada bi sagradila 4 tisuće novih stanova, a da nas je državni tajnik Uhlir informirao o stvarnom broju zaštićenih najmoprimaca vidjeli bismo da je taj broj vjerojatno manji od 3 tisuće i da ustvari nema nikakvih prepreka da se u sljedećih 5 godina to pitanje riješi na obostrano zadovoljstvo svih, da budu zadovoljni i vlasnici i da budu zadovoljni i zaštićeni najmoprimci a da mi svi ostali građani konačno počnemo stjecati povjerenje u institucije i svoju državu općenito koja je po prvoj točki Ustava socijalna država.

Time je napravljena prva diskriminacija među građanima RH jer su oni u dobroj mjeri ulazili i u jedne i u druge stanove jer naprosto nije bilo bitno da li imate stanarsko pravo u zgradu, u stanu koje je društveno vlasništvo ili u stanu koje je nekada bio privatno vlasništvo. To je vrijedilo za sve osim za jednog čovjeka, za onoga koji je znao kakav će zakon biti donesen, za Franju Tuđmana koji je dan prije nego što je zakon stupio na snagu otkupio takav stan u privatnom vlasništvu a kasnije i sve druge stanove u toj zgradi pa mu je ostala cijela zgrada. Sada nasljednici politički Franje Tuđmana predlažu zakon sa drugom diskriminacijom. Pitanje koje ja vama kolega Bunjac postavljam, da Franjo Tuđman nije otkupio stan dan prije nego što je zakon stupio na snagu šta vi mislite da li bi HDZ danas predlagao zakon po kojem bi obitelj Franje Tuđmana nakon 5 godina 23 godine morala na polje iz tog stana? Zastupniče Stazić, kada govorimo o prošlim vremenima ima jedna stvar koja je veliki promašaj prije svega gospodina Šeksa jer on ovo pitanje denacionalizacije nije spomenuo u Ustavu. Da samo jedna rečenica postoji u Ustavu koja se bavi nacionalizacijom, denacionalizacijom danas bi imali puno manje muke, a to je promašaj Ustava. Ali kada ste spomenuli bivšega predsjednika Tuđmana, otvorili ste jednu vrlo dobru temu jer je on imao pravo koje malo koji građanin u Hrvatskoj ima 99% hrvatskih građana nije imalo i on je tim činom, kupnjom vile na takav način stvorio ono što danas nazivamo hrvatsku hobotnicu, on je otac hrvatske korupcije kojom je unazadio Hrvatsku za nekoliko desetljeća unazad i kojom je nakon samo godine i pol vlasti iznevjerio sve one ideale na kojima je počivala Hrvatska država. Tog časa počeo je stampedo grabeži u redovima HDZ-a koji se nije zaustavio sve do dana današnjega. I to je vaš najveći krimen gospodo iz HDZ-a, vaši dugi prsti. Vi niste možda loši ljudi pojedinačno, ne velim niti da ste neobrazovani, ali generalno gledajući po ovome smjeru koji vam je dao vaš prvi predsjednik na potpuno ste krivom putu. I neće ta grabež prestati i ta korupcija tako dugo dok ste vi na vlasti, nikad i dok budete u mogućnosti participirati u vlasti.

Zahvaljujem iako smo sad sa ovim, ovom zadnjom replikom i zadnjim odgovorom došli do problema prvobitne akumulacije kapitala i taj kapital je moguć ukoliko se ravnomjerno i pravedno rasporedi sva ona društvena vrijednost koja je stvorena u prethodnom razdoblju. Ta društvena vrijednost je i stvarana, ono od čega smo odustali, odustali smo od negiranja ljudskih sloboda i negiranja političkih sloboda ali nismo odustali od pravedne razdiobe tog društvenog kapitala i društvenih vrijednosti koji se u kontinuitetu razvijaju. Ovo govorim upravo zbog toga da ne bude povijesna rasprava nego da shvatimo kako se sva prava razvijaju i u povijesnom i socijalnom kontekstu a da taj povijesni kontekst nije uvijek isti. Povijesni kontekst tadašnjih, zaštićenih najmoprimaca je nekada bio povijesni kontekst nositelja stanarskih prava i to pravo je bilo nasljedno pravo i nije bilo vezano uz nekretninu. Mi danas imamo i presudu koju ste spominjali, to je presuda Statileo i mi tu možemo iščitavati sadašnji socijalni kontekst a to je kontekst u kojem trebamo skrbiti i o pravima zaštićenih najmoprimaca a ne samo o pravima vlasnika. I mislim da bi početna točka pravednosti trebala biti da zaštićeni najmoprimci ostanu u svojim stanovima a završna točka ili krajnja točka a to je da se temeljem ovog instituta nekadašnjeg stanarskog prava da se zaštićenim najmoprimcima omogući kupovina zamjenskog stana. Jedino tad ostvarujemo ideal pravednosti, jedino tada poštujemo i pravo vlasništva ali i pravo na dom. Zastupniče Vučetić, moram reći da se slažem sa vašim komentarom, postoje uvjeti da se provede rješenje kojim će biti zadovoljene obje strane, doista postoje. Tvrditi da su zaštićeni najmoprimci krivi zbog toga što se nalaze u stanovima u kojima se nalaze, nije točno.

I što je ona mogla birati? Kako je ona mogla znati? Prihvatila je bilo što samo da ne završi na ulici. I danas što se priča? Priča se o tome da je ona nekakav podobnik a ustvari je bila žrtva isto tako kao što su bili žrtve oni kojima su stanovi konfiscirani, nacionalizirani u poslijeratno razdoblje itd. Znači idemo donijeti rješenje koje neće imati repova, a posebno koje neće uzrokovati nove tužbe.

Zašto mi potičemo sukob između dvije društvene skupine? Ja sam siguran da bi se ti ljudi uz medijaciju države, da sjednu za isti stol, dogovorili puno bolje nego ovdje u Saboru političke stranke. Ali to se ne želi.

Uvaženi zastupniče Bunjac, rekao je državni tajnik Uhlir, nažalost sad ga nema, da se ne može zakon različito primjenjivati odnosno da svim vlasnicima na isti način treba biti vraćena imovina i da ne treba raditi razliku između onih prekupaca stanova i izvornih vlasnika i njegovih nasljednika. Međutim, zaboravlja tajnik Uhlir da je prije '90. postojalo samo jedno stanarsko pravo, da nije bilo razlike između onih koji su stanovali u društvenim stanovima i onima koji su stanovali u privatnim stanovima. Međutim, upravo je zakonom ove države su ti ljudi stavljeni u neravnopravan položaj, pred zakonom i na kraju će ih ta neravnopravnost i diskriminacija dovesti do deložacije. Žao mi je što vladajuća većina ne vidi ono što im vi uporno pokušavate ukazati, što su slijepi na vaše argumente i najparadoksalnije od svega je pozivanje na to da se vlasništvo treba vratiti vlasnicima, da se tuđe ne može uzeti sebi. Međutim, upravo su gospoda iz HDZ-a koji stvaraju ovu Vladu, koji stvaraju ove zakone, ti koji su '90-te učinili to, tuđe su uzeli sebi i ono što je bilo naše je postalo njihovo a narodu su ostavili kontejnere, ostavili su im ovrhe i sad ih guraju van na ulicu.

Zastupniče Pernar, da, mi imamo u Hrvatskoj jednu bolest koja se velikom brzinom širi a ona se zove sinkopa. Naime ugovor o pitanjima sukcesije zemalja slijednica u bivšoj socijalističkoj federativnoj Jugoslaviji, usvojen je u Hrvatskom saboru 2004. godine. Znači upravo na ovome mjestu gdje mi sada raspravljamo, usvojen je ugovor o sukcesiji. U tom ugovoru o sukcesiji Aneks g, jasno piše da se moraju priznati, vratiti i zaštititi sva prava koja su građani imali na pokretnoj i nepokretnoj imovini na dan 31.12.1990. godine te da bilokakav prijenos prava na pokretnu i nepokretnu imovinu učinjen nakon toga datuma i zaključen po prisilom je ništavan. To nije izmislio Živi zid niti je izmislio MOST jer nas tada nije niti bilo, nego su donijele stranke koje su imale Vlade i koje dandanas u ovom Parlamentu čine većinu. Pa dajte čitajte ono za što ste digli ruku, ne tako davno prije 14 godina, ja vjerujem da ste i onda vi gospodine Reiner bili u Saboru i da ste za to glasali. Nema promjene zatečenog stanja nakon 31.12.1990. godine. Ako ste dali prava vlasnicima društvenih stanova koji su bili u istom pravnom statusu kao zaštićeni najmoprimci, onda je to to, kraj priče, gotovo. To biste trebali ispoštovati.

Poštovani kolega Bunjac, mislim da ste imali vrlo kvalitetnu raspravu i vrlo detaljno ste obrazložili jednu i drugu stranu i koliko je ovaj problem kompliciran. Moram priznati da odgovor što smo rekli svi zapravo čak i iz kluba HDZ-a da imamo vrlo malo podataka odnosno da su podaci iz 2011. godine i na naš upit zašto nema svježih podataka kaže pa treba raditi popis stanovništva i 120 milijuna kuna trena za to.

Šta smo s druge strane svjesni? Dogodi se problem u privatnoj kompaniji, Vlada imenuje povjerenika i u roku nekoliko mjeseci taj povjerenik pozove do 6, 7 000 dobavljača jel 'tako, dođe svako sa svojim popisom koliko je šta dužan itd., u roku 6 mjeseci sve se zna do zadnje lipe koliko je tko kome dužan. A ovdje se poziva 120 milijuna je popis stanovništva da bi utvrdili, a vi ste ovdje vrlo dobro rekli, od 13 000, pa 3 000, 2 000 da ne može država sad pozvati te ljude i reći vrlo jasno koliko i da na obostrano rješenje, na obostrano zadovoljstvo jednih i drugih se iznađe više od ovih 47 milijuna kuna koliko se predviđa do 2000. ne znam, tamo za desetak godina. Vidite koliko neozbiljno se pristupa ovome jednom problemu i mislim da u vašoj raspravi koja je bila vrlo kvalitetna i jednu i drugu stranu smo ovdje čuli, znači nije se favoriziralo nikoga, ali na taj način … popis stanovništava treba riješiti ovih 2000, a jedan povjerenik u roku 6 mjeseci popise, sve tražbine utvrditi i kaže kako će se rješavati ta nagodba. Jel gledajte, tu država kada se miješa u privatnu imovinu može u roku 6 mjeseci to napraviti, a ovdje država koja je prouzrokovala ovaj problem vidite da ne može nekoliko tisuća ljudi dovesti, popisati, ali jednostavno sam ovaj dio se pokazuje da nije dobro napravljena analiza. Problem je u tome što ovdje nama interes Knighthead, problem je u tome što za ovo pitanje nije interveniralo Američko veleposlanstvo, jel da su oni intervenirali onda bi se zbrajalo ako treba danonoćno. Ja se pitam čemu služi Državni zavod za statistiku ako on nije u stanju 3000 stanova prebrojati za ne znam nekoliko mjeseci i popisati te stanare? Kako može DZS svaki mjesec objavljivati broj novorođenih, broj umrlih, broj zaposlenih, nezaposlenih, umirovljenika, kako može izračunavati rast BDP-a, a nije u stanju uzeti popis iz 2011. godine i prebrojati 3000 stanova jer broj zaštićenih najmoprimaca se sigurno nije povećao, znači samo je bio manji i to je to. Evo gospodine Uhlir, drago mi je da ste došli, nadam se da ste se odmorili od rasprave, ja ću vam napraviti osobno procjenu ovih podataka za 120000 kuna, evo umjesto 120 milijuna, ja vam obećavam da ću vam u roku 60 dana za 120000 tisuća kuna napraviti da se vi jadni ne bi patili i vaše državne agencije uhljeba koji primaju godišnje stotine milijuna kuna iz proračuna, a nisu u stanju prebrojati 3000 stanova. Znači ti vaši argumenti su vrlo nehumani. Oni pokazuju jednu krajnju nekompetentnost. Vi ste u biti zadovoljni s time što tu sjedite, to je svrha vašega posla. Bitno je da sam ja tu, da plaća ide, a kako će se rješavati problemi to ćemo vidjeti 2023., 2028. kad treba Pa došao je gospodin, drago mi je. Pa to nema nikakve veze. Ja vas molim da se držimo Poslovnika. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Steve Culeja. Kolega Bunjac, u pravu ste kada kažete i najmoprimci i najmodavci su oštećeni u ovome slučaju. I jedni i drugi proživljavaju muke Tantalove, ne svojom krivnjom nego krivnjom jednoga sustava pogrešnih loših zakona, prilagođenih samo jednome vremenu i jednoj populaciji gdje je neko u svojemu vremenu kada je mislio da je u pravu da je jači i da su njegovi zakoni pravedniji oduzeo nešto što nije njegovo oduzeo pravnome vlasniku nekretnina i ostalih sredstava. Znači on je samo jednim pravom, pravom zakona, pravo jačega oduzeo nešto što je tuđe, oteto, prokleto. Većina stvari koja je oduzimana, oduzimana je ne na lijep i pristojan način nego na nasilan način. 90% svih slučajeva koji su izgubili tko zna gdje su završili i kako su skončali od Sljemena, Brezovice, Bleiburga, tko zna gdje su pravi vlasnici završili da bi neko uživao ono što nije njegovo. I taj neko je namjerio da svojim potomcima ostavi ono što nije on zaradio, stvorio, steko, a oduzeo potomcima onih koji su lili znoj za ono što su stekli. Ja razumijem i jedne i druge sa vremenskim odmakom i gledanja iz današnjega da, kada smo svi uljuđeni, kulturni, fini i empatični, ali zamislite uzročno posljedična veza šta je, jedan sustav, totalitarizam, jedno vrijeme bez vlasti, bezvlašća i tiranina. Uvaženi zastupniče Culej. Drago mi je da se slažete u tome da su obadvije strane oštećene. Oduzimanje tuđega vlasništva, pa to je kršenje najelementarnijih ljudskih prava, pa to je još u 18. stoljeću utvrđeno da je privatno vlasništvo neotuđivo, a mi sada u 21. stoljeću moramo se baviti tim pitanjem sa takvim ogromnim zaostatkom. Ali kada govorimo o onima koji su uzeli nešto što su drugi stvorili, pa bilo je devedesetih godina ljudi koji su sa nula kuna u džepu uzimali tvornice, uzimali tvrtke koje su drugi stvarali, koji su ne znam postajali milijarderi dok su stotine tisuća radnika koji su stvarali tvrtke ostajali na ulici.

I sada ti isti koji su ili postali nezakoniti vlasnici ili koji su omogućili tim ljudima da postanu nezakoniti vlasnici, dakle tajkuni, sada oni moraliziraju i kažu, e vidite kako su ti komunisti nekome dopuštali da uzmu nešto tuđe.

Čiji su opni podobnici bili?

Dakle, zaista oštećeni su i najmodavci i najmoprimci, samo je bitna i velika razlika. Najmodavci su oštećeni prije, a ovim zakonom će primarno biti oštećeni najmoprimci i to treba jasno reći. Dakle, jedna nepravda koja je učinjena ranije, sada se pokušava ispraviti jednim novim zakonom kojim se čini druga nepravda, koja će rezultirati gomilom sporova. Zato to ste vi u pravu kad kažete da ovaj problem nije tako trivijalan i jednostavan da ga je ovako u zakonu moguće i lako riješiti jednostavno jer ovo je jednostavno rješenje, ne postoji za složene probleme jednostavno rješenje. Žao mi je, ne postoji. Treba priču analizirati do kraja, detaljno, 3 000 i nešto slučajeva i osigurati više varijanti i više mogućnosti da se to rješava a na jednostavan način. Nema jednostavnog rješenja za tako složene probleme, da ga ima vjerujte, i ova prethodna Vlada i one Vlade prije nje bi to riješile, to je ključna poruka. I još nešto, bez uplitanja države ovaj problem neće biti na pravedan način riješen. Znači više varijanti uz potporu države koja će obeštetiti ili najmoprimca ili najmodavca. U ovom slučaju, ovaj zakon štiti zapravo samo najmodavca i najmoprimca u srednjem roku ostavlja na ulici. Tu je kao što ovdje u uvodu zakona piše, 9 000 naših hrvatskih građana. Ostavlja za 5 ili 10 godina na ulici.

Gospodine Grčić, vi ste potpuno u pravu, dakle da se jedna nepravda ispravlja drugom, to nema smisla. Znači nema smisla da jednoga čovjeka oživite a drugoga ubijete, jednostavno ova dva čovjeka bi trebala ostati živa, to bi bilo najpravednije rješenje. A zaštićeni najmoprimci su apsolutno nezadovoljni sa ovim prijedlogom zakona. Znači apsolutno. Pa to bi vam već trebao biti neki alarm nama ovdje saborskim zastupnicima, da velimo čekaj malo, ako su ljudi potpuno nezadovoljni, u 100%-tnom iznosu, onda nešto sa zakonom nije dobro, onda je taj zakon nepravedan. I doista bi trebali sve te 3 strane sjesti, imamo brojne primjere, ja sam naveo Agrokor, ima nekih drugih povjerenstava itd., pa ajmo iznaći rješenje. Država ima itekako na raspolaganju, evo gospodin Uhlir je rekao sad prije jedan dan na sjednici odbora šta je državi sagraditi stanove za hrvatske branitelje, to ćemo sagraditi bez problema. Znači sve se može kad se hoće.

Molim vas gospodine Uhlir, znam da ste vi HNS, uzmite program Vjerodostojno protiv kojega ste glasali prošle godine, pa ste mu se iznenada preokrenuli, tamo vam jasno piše da će Vlada boriti protiv deložacija a vi ste ih upravo s ovim zakonom koji ste sada donijeli u Sabor, normirali. Ljude će izbacivati na ulice. Hvala lijepa.